Prva će govoriti poštovana zastupnica Marijana Petir. Molim vas možemo malo se utišati i sjesti na mjesta. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, zastupnice i zastupnici, kaže se da pametni ljudi uče na tuđim greškama pa mi se čini da je ova Vlada dobro izanalizirala propuste koji su se događali u prošlosti kada je krenula u izradu ove nacionalne razvojne strategije kako se povijest ne bi ponavljala. Normalno je da država ima svoju razvojnu strategiju jer ako ne znamo kuda idemo onda ćemo završiti tamo gdje nismo željeli. Osim što ova strategija postavlja jasan okvir za razvoj za razdoblje od slijedećih 10 godina ona prepoznaje i naše strateške resurse, usmjerava nas da ih na najbolji mogući način održivo koristimo. I da, strategija je ujedno i dokument koji je važan za učinkovito korištenje sredstava iz europskih fondova. 24,5 milijardi EUR-a koji su osigurani u proračunu EU za Hrvatsku bit će veliki vjetar u leđa ukoliko i mi odradimo svoj dio posla kod kuće, a to je ciljano i strateški postavljeno programiranje. Od toga je 5 milijardi EUR-a namijenjeno upravo za poljoprivredu, a program ruralnog razvoja koji je prolazio teške porođajne muke prije 6 godina pokazatelj je kako to izgleda kada ne znaš što trebaš raditi u jednom od svojih strateških resora. Taj je program 5 puta vraćan na doradu, a kada je konačno sa debelim kašnjenjem usvojen dogodilo se da je tadašnji ministar ozbiljno shvatio onu narodnu da se prvi mačići bacaju u vodu te zbog namještanja natječaja i OLAF imao posla. Hrvatska se kao nova država članica našla na rubu srama i možemo zahvaliti dragom Bogu da smo prošli bez kazne. Ono što je tada isprogramirano moralo se provoditi slijedećih 6 godina, a svjedoci smo da mjere koje su bile odabrane nisu bile najsretnije rješenje za hrvatsku poljoprivredu. Zato je važno da ova strategija koju danas ovdje razmatramo da je dovoljno širok, ali i dovoljno precizan okvir za sektorske strategije koje iz nje trebaju proizaći. Produktivnost rada u poljoprivredi nalazi se danas na oko 20% od EU 15 prosjeka, dok je produktivnost poljoprivrednog zemljišta na razini od oko 50% u usporedbi sa EU 27. Hrvatska bilježi vanjskotrgovinski deficit u gotovo svim poljoprivrednim proizvodima osim žitarica i uljarica dok u trgovini ribom bilježi suficit. Premda su pomaci napravljeni prostora za poboljšanje itekako ima. U osmišljavanju mjera moramo uzeti u obzir sve aspekte životnog ciklusa proizvoda od održive proizvodnje do održive potrošnje čemu bi velik doprinos dalo jasnije propisivanje i označavanje sljedivosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Naši građani žele znati što jedu, tko je taj poljoprivredni proizvod proizveo, na koji način i u kojim uvjetima. Njih zanima kako je hrana stigla od polja do stola i zato poticanje kratkih lanaca opskrbe hranom, prodaja poljoprivrednih proizvoda na kućnom pragu, zelena javna nabava koja pozitivno utječu na okoliš i čiji CO2 otisak nije velik mogu pripomoći uspješnijem plasmanu domaće lokalno proizvedene hrane, ali i jačanju otpornosti sela u kojima moramo stvoriti uvjete da postojeći stanovnici ostanu živjeti, ali i da privučemo nove stanovnike. Posebno moramo voditi računa o ravnomjernom razvoju i solidarno podupirati ona područja koja bilježe loše razvojne i populacijske trendove. Tu prije svega mislim na područje Sisačko-moslavačke županije koje je stradalo u Domovinskom ratu, nažalost stradalo je i nedavno u razornom potresu. Među stradalima nalaze se i mnogobrojni poljoprivrednici zbog toga sam tražila od EU da u okviru pregovora o budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici se kroz krizni fond za poljoprivredu osiguraju i financijska sredstva za hrvatske poljoprivrednike stradale u potresu i tu očekujem naravno da zajednički sa Vladom pokušamo maksimalno utjecati da ta sredstva i stignu. Također, pozdravljam naravno odluku Vlade da kroz projekt Banovina, ali i kroz podupiranje drugih slabije razvijenih područja kao što su Lika, Gorski kotar i Dalmatinska zagora se da snažnije vjetar u leđa razvoju tih područja. No, smatram da zbog ovih novonastalih okolnosti u kojima se sada nalazimo bi projekt Banovina trebalo izdvojiti u poseban projekt kako bi se mogla cjelovito osmisliti i provesti revitalizacija cijelog tog kraja i za to osigurati dovoljno snažna financijska snažna podrška.

Imamo prvu repliku poštovane zastupnice Katarine Peović. Dobar dan, stvarno svašta se može reći o ovoj strategiji, ali stvarno ste me iznenadili sa izjavom da se u toj strategiji vidi da je ona učila na prethodnim greškama. Pa me zbilja zanima na čemu temeljite taj dojam pogotovo ako uzmete u obzir područje poljoprivrede gdje sami kažete da se proizvodi i da postoji ogroman trgovinski deficit, dakle do toga je došlo, inače u odnosu na Jugoslaviju gotovo u svim prehrambenim proizvodima proizvodimo duplo manje, do toga je došlo upravo onim mjerama i strategijama koje se ovdje ponavljaju, a to je znači povećanje udjela privatnog sektora, smanjenje upliva države i državnih subvencija, fleksibilizacija tržišta rada itd., znači set neoliberalnih mjera koje se navlas ponavljaju u ovoj strategiji, a provodili smo ih zadnjih 30.g., pa me zanima na kojim to analizama smo mi došli do toga da ovu strategiju možemo nazvati strategijom koja je učila na greškama? Rađene su detaljne analize, dubinske analize sektora, one su dostupne za svaki sektor, pa tako i za poljoprivredu, možete to pronać na posebnim stranicama, a na temelju tih dubinskih analiza je izrađen Nacrt strategije poljoprivrede koja je u javnoj raspravi i nadam se da će po usvajanju ove nacionalne strategije i ona doći na red za usvajanje. Problema doista ima puno, ali je važno da se greške koje su uočene, a posebice u onom dijelu programiranja, na što sam se posebno osvrnula što se događalo prije 6.g., više nikada ne ponove, kako se ne bi događalo da imamo promašene investicije, a da s druge strane se ne ulaže u ono što je potrebno. Kad govorimo o ovoj strategiji imate posebno poglavlje tj. razvojni smjer 3, zelena i digitalna tranzicija u okviru koje je posebno poglavlje samodostatnost u hranu i razvoj bio gospodarstva gdje su obuhvaćene ove teme o kojima sam govorila. Evo ako mogu postaviti pitanje slično koje sam postavio premijeru, a nisam dobio odgovor. Vi ste u svom izlaganju rekli da će zapravo na temelju strategije koja je trenutno nama tu predstavljena i dana nam na čitanje, da će se na temelju toga moći donijeti strategije za svaki pojedini sektor. Reko sam i premijeru i opet vama ponavljam, znači kad se govori o ulaganju u IT, govori se u jednoj jedinoj rečenici, ulagat će se u informatičke komunikacije tehnologije. Kako je moguće da na temelju te jedne rečenice donijeti Strategiju za razvoj IT-a ili za IT sektor? S druge strane, IT se spominje zapravo u svim područjima.

Hvala vam lijepo kolega Paviću na ovom svom promišljanju koje ste izrekli i točno je da će se na bazi ove strategije donijeti 16 sektorskih strategija, dapače donijet će se 79 različitih strategija, osim sektorskih i one na lokalnoj razini koje su u stvari preduvjet za razvoj svakog pojedinog kraja, svakog pojedinog sektora, one su i preddispozicija da uspješnije i snažnije koristimo financijska sredstava iz europskih fondova. Dobro ste detektirali to da se digitalna tranzicija spominje u posebnom poglavlju, ali da se ona provlači kroz cijeli dokument i to je ispravno i to je važno, a to je i na tragu ciljeva koje je zadala Europska komisija za buduće višegodišnje razdoblje. Dakle, kad se donosi višegodišnji financijski okvir tada se zadaju ciljevi kako će se i na koji način novac koristiti i u što će se utrošiti. Zelena transformacija i digitalizacija [[Upadica: Hvala]] su osovina u stvari tog novog višegodišnjeg [[Upadica: Hvala]] financijskog okvira.

Godine zanemarivanja Like i cijele županije, nedovoljno ulaganje u razvoj gospodarstva, poljoprivrede, propuštanje revitalizacije gospodarskih subjekata u sklopu poslijeratne obnove, slabo korištenje prilika stvorenih izgradnjom autoceste doveli su do toga da je danas, da su danas sve teže dostupne osnovne stvari kao što su školstvo, zdravstvo, prijevoz, ali i osiguranje potreba za radnom snagom. Ukoliko propustimo aktivno sudjelovati i zaustaviti ove negativne trendove kroz prilike koje nudi ova strategija, tu prije svega mislim na brži razvoj Dalmatinske zagore, Like, Banovine i Gorskog kotara, ne vjerujem da će nam se uskoro pružiti druga prilika [[Upadica: Hvala]] čega institucije na području Ličko-senjske županije [[Upadica: Hvala]] moraju biti toga svjesne. Kolegice Pocrnić Radošević, vi ste potpuno u pravu da se trebamo zabrinuti nad lošim demografskim trendovima, posebno u regijama poput Like, Gorskog kotara, Dalmatinske zagore i Banovine i zato je dobro da je Vlada RH prepoznala te trendove i želi ih promijeniti, te je kroz program vlade upravo te regije stavila kao regije na koje će obratiti posebnu pažnju i posebno ulagati u njihov snažniji i ravnomjerniji razvoj. Kako vi dolazite iz Gospića vjeruje da, da bi puno značilo da se i grad Gospić, ali i sve općine, gradovi i županija također snažnije uključe u komuniciranje oko ove nacionalne strategije u predlaganje projekata koji mogu donijeti prosperitet Lici, ali i u njihovu zajedničku realizaciju kako bi stanovnike Like, ali i svih ovih područja koja su nabrojana zadržali u stvari u njihovim domovima. Uvažena kolegice, vi ste u svojoj raspravi dotakla se EU fondova, održivog rasta i ravnomjernog razvoja, međutim ključ svakog uspjeha je obrazovan, osposobljen i motiviran čovjek. Sad bih ja malo lokal patriotski, znači mi imamo ovdje jedan strateški cilj, 11 digitalna tranzicija društva i gospodarstva. U Varaždinu postoji jedan od, ja smatram najprestižnijih fakulteta, Fakultet organizacije informatike koji se bavi upravo time. Naravno da u jednoj ovakvoj krovnoj strategiji nije moguće nabrojiti što će se sve i gdje graditi. Međutim, gore već jedno 5-6.g. postoje projekti za izgradnju kampusa FOI 2, a to nam je bitno da postignemo ovaj cilj da možemo što više studenata prihvatiti i osposobiti ih a između ostalog studenti koji završe FOI zapošljavaju se u prosjeku tri mjeseca, to su visoko plaćena radna mjesta, obrazovani ljudi i ono što nam danas je potrebno u svim segmentima društva. Vi ste ustvari dobro spomenuli važnost obrazovanja jer onaj koji ima znanje, ima moć i cilj nam je da što više mladih ljudi zadržimo u Hrvatskoj i da se oni obrazuju za one djelatnosti, stječu znanja koja su nam potrebna na tržištu rada. FOI sasvim sigurno je jedan od takvih fakulteta i pratila sam vaše zalaganje vezano uz izgradnju kampusa. Mislim da ova strategija pruža dovoljno dobar okvir da se ta realizacija izgradnje kampusa konačno i dogodi, mislim da je to izuzetno važno za Varaždin, ali to je važna poruka da više ciljamo prema možda manjim gradovima, pa čak i prema ruralnim sredinama kad govorimo o diversifikaciji obrazovanja izmještanju visokoškolskih ustanova i kampusa jer to daje jednu novu dodanu vrijednost cijelom sustavu obrazovanja i voljela bih da to uspijemo realizirati uz pomoć ove strategije i financijskih sredstava koja su osigurana. Ja ću se referirati na onaj dio vaše rasprave u kome ste govorili o tome da ova strategija zapravo predstavlja jasan okvir za sljedeće desetogodišnje razdoblje i zapravo dokument koji je od velike važnosti za korištenje sredstava iz europskih fondova. Znademo da na raspolaganju imamo preko 24 milijarde eura, plus ona sredstva koja će biti odvojena za potresom pogođena područja. I u tom smislu ja dijelim vaše mišljenje da ova strategija doista predstavlja okvir koji treba biti na jednoj strani dovoljno širok i to jest i na drugoj strani dovoljno precizan i jasan da bude podloga na temelju koje će se definirati sektorski dokumenti, bit će na temelju njega načinjeno 16 sektorskih dokumenata i doista u tom smislu ovaj dokument predstavlja podlogu za sektorske dokumente i planove na temelju kojih će se povlačiti sredstva iz EU u pojedinim sektorima kako nam se ne bi dogodili problemi i da ne kažem blamaža u sektoru poljoprivrede koji ste objasnili i dali U pravu ste, ovaj dokument je rađen doista uz široku javnu raspravu kako bi ustvari prepoznao najvažnije probleme, kako bi se suočio s onim što imamo kao resurse i predložio na koji najbolji mogući održivi način možemo te resurse koristiti. Važno je da to isto tako slijede i sektorske strategije koje su u fazi izrade, ali je isto tako važno da to prepozna lokalna i regionalna zajednica koja se sa svojim komentarima može uključiti, koja može možda na najbolji način prepoznati potrebe svoje sredine i predložiti te projekte za koje ćemo onda tražiti financiranje iz europskih fondova. Moj je dojam sa nekako najviše dominira potreba za boljom prometnom povezanošću i možda bi u tom smislu trebali promišljati da se i u tom okviru utvrde prioriteti prema kojima bi se onda novac kanalizirao. Zašto se u strategiji koja govori da ćemo biti predvodnici u zelenoj transformaciji gospodarstva ne spominje organska poljoprivreda i zašto cilj da 25% površina koje se obrađuju poljoprivredno, a koji je zacrtan na razini Europskog zelenog plana da budu 25% tih površina pod organskom poljoprivredom nije uvršten u našu razvojnu strategiju ili mislite da organska poljoprivreda nije važna za zelenu transformaciju. Kao što sam rekla bit će donešene sektorske strategije, Strategija poljoprivrede je gotova, prošla je javnu raspravu mi smo je na Odboru za poljoprivredu raspravili i dali kao zastupnici neke svoje prethodne primjedbe i prijedloge. Tu je sadržana naravno i ekološka poljoprivreda kao važan segment poljoprivrede za koju Hrvatska ima itekako super prirodne predispozicije i neke županije su tu otišle i korak dalje pa su tako već donijele svoje razvojne strategije ekološke poljoprivrede kao što je primjerice Zagrebačka županija koja si je zacrtala do 2030.g. staviti velik dio poljoprivrednih površina pod ekološku poljoprivredu, ali je i sjajan projekt primjerice Vukovarsko-srijemske županije koja je napisala projekt i dobila odobrenje za europska sredstva za uspostavu GMO free centra za soju i za druge proizvode gdje će se jačati to opredjeljenje prema ekološkoj proizvodnji i prema onom što je ekološki čisto.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana ministrice. Ja ću se ovdje fokusirati prvenstveno na područje zdravstva. U ovom dugo očekivanom dokumentu nabrojani su prioriteti politike na području zdravstva i zdravstvene skrbi. Svatko bi se s time složio, čitajući onako na prvu, međutim kada idete još jednom čitati i malo zagrebete onda vidite da postoje brojni problemi i nedorečenosti. Recimo, nije navedena dinamika provedbe ciljeva, mjera odnosno provedbenih programa. Kada se pogleda dokumentacija s javnog savjetovanja većina konkretnih prijedloga zainteresiranih sudionika nije prihvaćena uz obrazloženje navedeno će biti obrađeno u okviru Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.g. znači moramo čekati taj dokument tako da sada nemamo jasnih uvida kako će se što provoditi. Primjerice govori se o transformaciji bolničkog sustava putem spajanja funkcionalne integracije i specijalizacije ustanova čuvajući pri tom primjerenu dostupnost zdravstvene zaštite i medicinskih specijalizacija na cijelom hrvatskom teritoriju. E sad budući da su spajanja i integracije ustanova te možebitno ukidanje pojedinih odjela logično obrnuto proporcionalne široj dostupnosti zdravstvene zaštite, trebalo je u ovoj Strategiji dati bar osnovne okvire što i kako se planira provesti navedena transformacija. Isto vrijedi i za poticanje ravnomjernog rasporeda zdravstvenih radnika na teritoriju Hrvatske i njihovo zadržavanje u manjim i ruralnim sredinama. Činjenica je da zdravstvenog osoblja nedostaje, međutim, nejasno je kako će država stimulirati ostanak zdravstvenih djelatnika u RH, odnosno kako će se uopće provoditi ova raspodjela po svim krajevima RH. Dostupnost zdravstvene zaštite i provoditi zdravstvene zaštite osnova su zdravstvenog sustava. To se slažemo, međutim, to sve skupa je samo spomenuto, nije razrađeno u Nacionalnoj strategiji. Isto se odnosi i na spomenuta načela održivosti zdravstvenog sustava, pravednosti u osiguranju skrbi, ali i financiranju zdravstvenih ustanova te postizanju optimalnih ishoda liječenja. Nema jasnog programa sanacije i reforme zdravstva, plana rješavanja nagomilanih dugova u zdravstvu, po kojim kriterijima će se dijeliti limiti zdravstvenim ustanovama. Glede financiranja zdravstva, Hrvatska izdvaja 861 euro po stanovniku, odnosno 7,4% BDP-a. U Europi izdvajaju preko 3 tisuće, znači 9,2% u prosjeku, za održivost sustava treba minimalno 9% U Strategiji se navodi da će trebati ostvariti ravnotežu između financijskih mogućnosti i rastućih troškova, povezanih s novim i naprednijim metodama liječenja zbog tehnološkog i znanstvenog napretka, ali i povećanje potražnje za zdravstvenom zaštitom zbog starenja stanovništva. To se sve slažemo, međutim, pitanje je kako. Vrlo kratko spomenuta je revitalizacija funkcija Imunološkog zavoda o čijem se ponovnom pokretanju govori godinama, no nema jasnog plana revitalizacije, što je trebalo razraditi u Strategiji, ako ništa drugo, onda barem sad s obzirom na ovu aktualnu pandemiju i potrebu za proizvodnjom vlastitih cjepiva i krvnih pripravaka. Nekoliko riječi i o zdravstvenom turizmu, to naravno, nije pitanje samo medicine i struke nego ima i široki okvir. U dokumentu Strategije vrlo je malo detalja vezanih uz zdravstveni turizam. Samo je kratko navedeno da će se poticati razvoj zdravstvenog turizma, zdravstvene industrije, izgradnje regionalnih kongresnih centara, izgradnja i obnova lječilišnih centara. Koncept odgoja i obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala, kako bi se i razvoj zdravstvenog turizma pojačao, kao ni godinama spominjana profesionalna orijentacija učenika viših razreda osnovnih škola te upisna politika visokog obrazovanja, osobito vezano uz zdravstvene djelatnike, također je nejasna. Hrvatska obiluje prirodnim resursima koji predstavljaju veliki potencijal za daljnji razvitak turizma i na moru i u kontinentalnom dijelu i to tijekom cijele godine. Međutim, Strategija razvoja zdravstvenog turizma nije pobliže navedena u Strategiji, kad gledate na tražilicu, svega 5 puta se vrlo kratko spominje sam pojam. Već sam govorila i u replici 2017. su prihodi od zdravstvenog turizma bili svega 300 milijuna eura. 2 godine prije je rečeno da imamo kapacitete za milijardu eura, na globalnoj razini prihodi od zdravstvenog turizma iznose 15 do 20% ukupnih prihoda od turizma. Mi i dalje zaostajemo u tome, zaostajemo i u povlačenju sredstava iz EU fondova, a to sve skupa također, nije razrađeno. U Strategiji razvoja turizma do 2020. navedeno da ćemo mi biti perjanica zdravstvenog turizma RH, međutim, budući da još i dalje ne znamo kako će se ostvariti ta vizija zdravstvenog turizma, [[Upadica: Hvala.]] postavljamo si i dalje pitanja.

Poštovana kolegice, evo vidimo iz nacrta Razvojne strategije da će se ulagati u izgradnju i opremanje bolničkih kapaciteta koji nedostaju te da će se poduprijeti program unaprjeđenja sigurnosti pacijenata i kvalitetne skrbi. Ali, jednako tako navodi se i kako će eventualni nedostatak resursa u javnom bolničkom sektoru biti moguće nadomjestiti uključenjem privatnih pružatelja zdravstvene zaštite.

Puno toga bi trebalo zapravo postaviti pitanja Vladi odnosno našem premijeru, upravo ovo što vi pitate to sve skupa i nas brine i pitamo se kako će se sve skupa ostvariti. Znači znamo s jedne strane, ulaže se u kapacitete, s druge strane, negdje vam fale kapaciteti, pričamo o Nacionalnoj sveučilišnoj bolnici, izgrađuju se bolnice u drugim krajevima, opet, nemate dovoljno zdravstvenog kadra. Ovo što govorite o privatnim ustanovama, tu će trebati nekakvi pametni plan i program napraviti. S jedne strane, privatnici naravno ulažu određena sredstva u kupnju određenih aparata, koliko će sad tu država omogućiti, ne znam. Pitat ćemo vladajuće kad dođe ovaj nacionalni program za zdravstvo, evo, živo me zanima. Poštovana kolegice, problem je što ova Strategija pisana za vrijeme prije korone, a sada vrijede neka druga pravila. Spomenuli ste da nedostaje radne snage.

Evo, ovdje moram prvo reći da sam postavila nekoliko pisanih zastupničkih pitanja našem resornom ministru, između ostaloga i oko broja zdravstvenih djelatnika koji se mogu boriti sa onim najtežim oblicima Covida, a to su intenzivisti. Nisam dobila, naravno odgovor niti na jedno pitanje. Slažem se s ovim što kažete da je pisano prije nego se dogodila pandemija, ali upravo u takvim strategijama treba predvidjeti takve situacije. Činjenica je da zdravstvenog kadra nedostaje, liječnika, sestara, kako će to država uspjeti zauzdati daljnji odljev, kako će odraditi na kvalitetnoj politici zapošljavanja upisnih kvota na fakultetima, stimulirati ljude da ostanu, to evo, živi bili pa vidjeli, ali problemi postoje, a sad pogotovo, slažemo se da za vrijeme pandemije to također, dolazi do izražaja. Uvažena zastupnice raspravljamo o nacionalnoj razvojnoj strategiji u jednom takvom krovnom dokumentu je nemoguće pobrojati sve investicije, programe, planove koji se planiraju u kojem području lijepe naše izvoditi i graditi. Pa između ostalog u strategiji se i navodi da će se još donijeti 79 strategija niže razine programa i planova. Temeljem toga će i županije i županijske skupštine donijeti neke svoje programe strategije i planove razvoja. Vi ste veći dio rasprave posvetila zdravstvu, konkretno primjer iz prakse iz Varaždinske županije. Nikad toliko ulaganja u zdravstvo 620 miliona kuna je u ovom mandatu uloženo u nove zgrade, opremu i naravno na specijalizacije i ljude.

Ja sam se u samom uvodu sam rekla da kad gledate onu dokumentaciju s javnog savjetovanja gdje su zaista niz pametnih pitanja i iz područja iz županijskih općih bolnica su postavljali pitanja, iz jedinica lokalne samouprave i odgovor je bio čekajte nacionalnu strategiju. Znači, ovaj moj komentar u mom izlaganju je bio da je trebalo dati bar nekakve konkretne naznake kako ćete transformirati bolnički sustav, kako ćete pravednije raspodijeliti limite. Znači ovo je sve lijepo napisano, možemo se svi lijepo složiti sa tim nizom rečenica, ali nekakvih konkretnih strukturnih pojašnjenja barem nekakvog kostura nažalost nisam uspjela vidjeti.

Evo poštovana kolegice vi ste spominjali zdravstveni turizam, imao sam prilike znači u proteklim vremenima sresti investitore za veće projekte u zdravstvenom turizmu no međutim onaj problem s kojim su se oni susreli svakako se ne navodi u ovoj strategiji, a neće niti u jednoj su mito, korupcija, reketarenje, ako ne pristanete na to onda su administrativne prepreke i svi ti uglavnom investitori, a znamo da investitori dođu investirati bilo da su domaći ili strani da bi nešto zaradili na tome jednostavno taj svoj kapital odnesu negdje drugdje. Pa vidimo da nas mnoge zemlje koje su bile daleko iza nas prestižu pogotovo u tom segmentu zdravstvenog turizma. U strategiji se spominje pravosuđe i to, ali vidimo kakva je situacija i u 10 godina se sigurno neće razriješiti problem našeg pravosuđa. Vidimo da je svugdje na terenu koruptivne radnje su te koje jednostavno rastjeruju naše investitore i bojim se da ništa od tih kapaciteta koje možemo napraviti i prednosti koje imamo za zdravstveni turizam u Hrvatskoj neće se iskoristi evo zbog ovoga što sam naveo.

Sve ovo što vi govorite i problem zakonske regulative, pa privlačenja novaca, pa okvira kako će se zapravo stimulirati zdravstveni turizam o kojem govorimo godinama. Mislim ja jesam medicinar, ali me ta tema zanima pa stvarno pratim već godinama. Dakle, to sve skupa nije dorečeno. Tako da se potpuno slažem s ovim što ste rekli kako motivirati i zdravstvene i domaće investitore to je otvoreno pitanje, a tu stvarno nije navedeno. Izvolite.

Dobar dan, evo premijer se jutros čudio čuđenju zastupnika oko visine sredstava koja su uložena u ovu strategiju 32 milijuna kuna, no vjerujem da mnogi dijele dojam da je ovu strategiju napisao student treće godine ekonomije kojem su rekli da mora koristiti neke pomodne pojmove očišćene svakog značenja poput onih u globaliziranom svijetu koji se sve brže mijenja, važno je u središte staviti čovjeka, vau, sve je puno izvrsnosti i pameti, pametne specijalizacije, pametni gradovi, znači pravi orleanski govor koji izvrće pravo značenje riječi u njegovu suprotnost. No, osim dojma riječ je o tome da uistinu ova strategija ne može biti razvojna jer ona nije temeljena na analizama prethodnih metoda ekonomskih poteza, strategija i onoga što se zbivalo da bi nas dovelo na začelje Europe, da bismo došli do ogromnog deficita u robnoj razmjeni od 60 milijardi kuna koji se svake godine povećava i ova strategija to rješava oblikom rekla bih autosugestije. Ponavljat ćemo više puta da trebamo biti produktivniji, konkurentniji da trebamo dostići ove razvijene zemlje pa će se to valjda i desiti, a ponavljat ćemo jednake setove mjera koje smo do sada provodili u svim mogućim segmentima društva. A to je smanjiti upliv države u ekonomiju, povećati udjel privatnog sektora, dodatno fleksibilizirati tržište rada. Dakle, da bi se napravila stvarno neka strategija trebalo je napraviti neku analizu koju je mogao napraviti i Državni zavod za statistiku pogotovo bi recimo bile korisne međusektorske analize koje bi nam pokazale koliki je udio domaće komponente u pojedinom proizvodu, koliko postoji finalne potražnje za određenim proizvodom, koliko bi takav proizvod i takva proizvodnja generirala zaposlenosti, dodane vrijednosti te koji recimo sektor imaju potencijala za povećanje dodane vrijednosti i te multiplikativne učinke. Takva analiza ne postoji i ovdje se ponavlja sve što se dešavalo prije. Znači, danas smo čuli da ova vizija stane od premijera u jednu rečenicu pa ću je citirati. Hrvatsku 2030. vidimo kao konkurentnu, inovativnu i sigurnu zemlju prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlje očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. No kako ćemo to biti konkurentna država pod uvjetima te slobodne tržišne utakmice ako konkurentnost ne postižemo razvojem sofisticiranih tehnoloških proizvoda već tzv. unutarnjom devalvacijom, snižavanjem cijena radne snage, snižavanjem zaposlenosti, otpuštanje, prekarizacijom i svođenjem ekonomije na uslužne i manje zahtjevne djelatnosti? Kako ćemo to biti inovativni ako je ulaganje u tehnološki razvoj nedostatno što priznaje i ova strategija? Kako će to ova država biti sigurna dok premijer na svako otpuštanje radnika u rafineriji Sisku, u Brodotrogiru, sliježe ramenima i tumači da je to odluka jedne privatne firme i uprave koja je tako procijenila te su to poslovne politike iako je riječ o tvrtkama koje su privatizirane u koruptivnim skandalima i koje ako ništa drugo, vlasnici krše redom ugovorne obveze? Dakle, kako ćemo mi to imati pa čak bi rekla i prepoznatljiv identitet i kulturu ako se naša kultura svodi na autokolonijalnu slugansko suženu perspektivu koja odbacuje upravo one periode u kojima smo stvarno dosezali i tehnološki i ekonomski vodeće zemlje svijeta? Napravit ću malu digresiju, neko je danas rekao da se ova strategija vraća u prošlost, bilo bi sjajno da se vraća u prošlost, onda bismo došli do nekih usporedbi kao npr. da je naša kupovna moć danas negdje 27% niža nego '78. g. itd., itd. ili recimo kako ćemo postići kvalitetne životne uvjete u zemlji u kojoj je 14% radno sposobnog stanovništva iselilo, kako ćemo ostvariti jednake prilike za sve u zemlji klasno duboko podijeljenoj u kojoj 1,7% najbogatijih drži 40% štednje u svojim rukama a 1/3 živi u siromaštvu? Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Peović, dakle vi ste uvodno govorili o ovoj strategiji otprilike stvari koje smo i mi ponavljali. Ja ovu strategiju čitam na način da je bolje biti mlad i bogat nego star i siromašan, da je to zaključeno ili bolje biti 100 g. bogat nego 7 dana siromašan. Čim se mi 2030. g. bavimo? Da li smo zemlja koja će razvijati turizam i biti prihvatljiva umirovljenicima cijele Europe? I to je jedna odluka i ta odluka se može braniti i reći zašto. Da li ćemo biti zemlja koja će razvijati određenu vrstu proizvodnje, određenu vrstu industrije, određenu vrstu, u koje obrazovanje mi to ulažemo? Možda ste vi iz strategije to pročitali.

Pa upravo tako, dakle mi ovdje stalno govorimo i ponavljamo te popularne termine i popularne teze o tome kako bismo trebali razviti stem područjem nitko vam neće priznati ovo što ste vi sugerirali pa recimo da ćemo biti zemlja koja će se oslanjati na uslužne djelatnosti i djelatnosti s niskom stopom dodane vrijednosti, to nikad neće sigurno pisati u strategiji ali će pisati da ćemo razvijati inovativne digitalne tehnologije itd., pogotovo poticati popularno stem područje ali u brodogradnji koja je jedna od najsofisticiranijih proizvodnji danas, ekonomski može biti jaka, mi smo upravo ukidali i ograničavali, limitirali našu proizvodnju a gotovo je sada i gasimo. Prema tome, da, i ovo što ste rekli, bolje biti mlad nego star, pa u strategiji piše, dakle umirovljenicima se nudi mogućnost da se izlože do smrti tržištu rada.

Da, da bismo odgovorili dakle na to pitanje, morali bismo napraviti nekakve i analize koje smo mi prestali raditi, znači ovdje smo imali izvješće Državnog zavoda za statistiku kada sam postavila pitanje zašto Državni zavod za statistiku ne radi analize te međusektorske koje bi nam dale odgovor na pitanje koji su to gospodarski subjekti koji imaju mogućnosti multiplicirajućih učinaka itd., nego se isključivo temeljimo i ograničavamo na EUROSTAT-ovu komparativnu statistiku koju da stvar bude još gora, onda uopće ne koristimo kada govorimo recimo o stopi nezaposlenosti. To je jako zanimljivo, znači koristimo jako selektivnu tu statistiku. Danas stalno ćete slušati, evo nema kolege Pavića, ovdje on to voli govoriti, da se povećala zaposlenost ali ne govori da smo mi dakle u Europi, imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti i to piše u strategiji, to je zanimljivo, znači pošteno da tako kažem stoji, da su ispod nas samo Rumunjska i

Među indikatorima navodi se značajno zaostajanje naših učenika u PISA istraživanju u kategoriji čitalačke pismenosti, o tome je danas i premijer govorio i kao cilj se postavilo hvatanje priključka sa zemljama OECD-a. Istovremeno prešućen je rang naših učenika u prirodoslovnoj i matematičkoj pismenosti a u te dvije kategorije naši su rezultati dramatično lošiji od rezultata u čitalačkoj pismenosti. Nažalost vlada je odlučila ovu neugodnu činjenicu pomesti pod tepih. Ovaj porazni skor u prirodoslovlju i matematici dokument niti ne spominje, pa onda shodno tome valjda diže i ruke od konsolidacije obrazovanja u prirodoslovlju i matematici pri čemu je, treba i to reći, jedan od 4 smjera, od 4 strateška smjera, pazite sad, zelena i digitalna transformacija, zelena i digitalna transformacija bez matematike i prirodoslovlja u dokumentu. Pri tome ne mogu ne spomenuti da je Slovenija odnosno slovenski učenici u sve te 3 kategorije su ne ispod nego značajno iznad prosjeka zemalja SAD-a, a do prije 3 desetljeća bili smo dio istog obrazovnog prostora. Mislim da to dovoljno govori o tome kako smo se prema obrazovanju odnosili svih ovih godina, a nažalost strategija ne prepoznaje potrebu energičnog prioritiziranja obrazovanja kao nacionalnog strateškog interesa. Što se smjera broj 4 tiče imenovanog kao ravnomjerni regionalni razvoj kad je riječ o lokalnoj i regionalnoj samoupravi apsolutno je nužno da bismo demokratizirali odnose na lokalnim razinama demontirati zakonske odredbe iz 2017., ono što se popularno kolokvijalno zove lex šerif. U tom smislu potrebno je zacrtati unaprjeđenje zakonodavnog okvira.

O javnozdravstvenom sustavu u cijelom dokumentu nalazimo tek jednu frazu na strani 79. Neprihvatljivim smatramo da se više u dokumentu kaže, doduše ne mnogo više, ali više se u dokumentu kaže o tržišnim zdravstvenim klasterima i o zdravstvenom turizmu nego o javnom zdravstvu. Primarna zdravstvena zaštita samo se deklarativno promovira, a stvar je u tome da joj je nakon godina zanemarivanja nužan strateški plan oporavka. Strategija nadalje također previđa da se, da se zdravstvene standarde na otocima i udaljenim područjima ne može riješiti samo telemedicinom, telemedicina je alat, problem će riješiti ljudi, a o ljudima u zdravstvu, općenito o medicinskom osoblju premalo se strateški promišlja. I konačno kad govorimo o zdravstvu u strategiji nema ni spomena o mentalnom zdravlju. Možda je to na neki način i simbolično da govorim o mentalnom zdravlju kad govorim o strategiji, a dakle o njemu, o mentalnom zdravlju već za početak o promjeni percepcije mentalnog zdravlja zaista je nužno povesti organiziranu i, i planiranu brigu. I na kraju, u ovom nizu nevezanih, međusobno nepovezanih opaski rekao bih i ovo, šteta je što strategija gotovo, sport gotovo isključivo gleda kroz prizmu vrhunskog sporta, te se ne jednom u tekstu govori o potrebi otkrivanja sportskih talenata, o njegovanju sportskih talenata, oslobađanju sportskih talenata. Sport je međutim mnogo više i mnogo veće, sport za sve, posebno rekreativni, osobito za mlade, osobito u školi, sport u školi je istinski strateški prioritet, mnogo više od brige o vrhunskom sportu. Nažalost očito ni ova strategija ne prepoznaje, barem ne u dovoljnoj mjeri. Poštovani kolega, ako sam dobro shvatila rekli ste izraz „telemedicina je out“, pa bi vas čisto molila da nam tu malo pojasnite. Odmah se referiram na ovo što je kolegica mene pitala u replici, nije uopće predviđeno odnosno obuhvaćeno u ovo vrijeme pandemije i situacije kad zapravo nemate drugih izbora nego se služiti tim pomagalima tipa telemedicine, pa obzirom da je strategija narednih 10.g., pitanje što nas još čeka, evo čisto nekakav vaš komentar glede telemedicine jer mislim da na područjima gdje nema dovoljno stručnjaka, a i pitanje što nam vladajući spremaju s obzirom na ova sva moguća ukidanja bojim se da ćemo se morati služiti telemedicinom za neka područja zdravstva.

Ja sam rekao da telemedicina sama po sebi neće riješiti problem medicine na otocima i medicine u izoliranim područjima, problem će riješiti ljudi, naravno uz pomoć telemedicine. Odlučila sam se za repliku već pri kraju vašeg izlaganja gdje ste spomenuli sport, dakle važnost sporta u postupku odgoja djece ili teme od najranije životne dobi. Pogledajte sad što se dešava, dakle sad imamo slijedeće, djeca idu glavninom u školu od 1. do 4. razreda i oni završni razredi, od 5. do 8. ne idu, ne samo da ne idu u školu nego imaju nastavu online, oni nemaju mogućnosti ni bavit se sportom jer je odluka koju su stožeri donijeli vezanu uz koronu da nema sporta ni na otvorenom, da nema ni bavljenja ni pojedinačnim sportom, mi ćemo to vidjeti zaista ko problem, sigurna sam to će bit problem generacija koje ćemo vidjeti dalje. Dakle, da bi mogli imati vrhunski sport vi morate imat bazu, a baza se dešava odnosno odvija u školama i umjesto da to potičemo i da ovo, dakle ja nisam ništa, nemam apsolutno ništa protiv vrhunskog sporta, šta čak štoviše, ali je važnost baze zapravo zanemarena Ja također smatram da i pitanje sportskih aktivnosti nedovoljno bilo promišljano i promišljeno u mjerama i preporukama koje je stožer sve ovo vrijeme davao. Ja mislim da je bilo prostora da se neke sportske aktivnosti na otvorenom održavaju ili nastave održavati i u tome se naravno slažemo. Međutim još jedanput bih ovdje istaknuo sada koristeći priliku sad kad već ovo vam odgovaram, dakle još jedanput bih istaknuo, za moj pojam ključnu krucijalnu važnost sporta školi. I ja smatram da je zapravo istinski, istinski strateški prioritet da rehabilitiramo, da reafirmiramo sustav školskih sportskih natjecanja, da istinski uvedemo sport u škole kojem ćemo se svi zajedno radovati.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege evo ja ću istaknuti nekoliko činjenica vezano za ovu nacionalnu razvojnu strategiju.

Ona je i nastajanje ove strategije je od 2017. godine i ono što je jako važno da je prvi puta u ovom obliku i napravljena i ona predstavlja vrlo kvalitetan dokumenat između ostalog i da bi ova sredstva koja imamo na raspolaganju kao članica EU od 2021. do 2027., a i one, ona sredstva iz nove generacije što kvalitetnije iskoristile. Kada gledamo metodologiju kojom se služilo da bi se stvorila, stvorila ovakav dokument onda moramo reći da je Vlada RH formirala upravljački odbor koji su, u koji su čine predstavnici kako Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Vlade, Ureda predsjednika republike, zatim ureda iz udruge gradova, zajednice županija, udruge općina, HUP-a, gospodarske komore, obrtničke komore, HNB-a i sindikata te Akademije znanosti i umjetnosti. Što to znači? Da se pokušalo stvoriti i dobiti što kvalitetnije predloške kojim će se zapravo usmjeriti budući razvoj naše države. Kada govorimo o tome što se ovim stvorilo ona kao takva daje temeljne odrednice i razvojne smjerove u kojim želimo da se Hrvatska razvija i to u 13 strateških ciljeva. Ako ste malo provrtili u samim, u samoj strategiji koje su analitičke podloge, što je radila to Svjetska banka onda ćete imati jako puno dokumenata, tih 16 dokumenata koje su rađene i možete ih pronaći na stranici upravo razvojne nacionalne strategije i ti dokumenti u počevši od poljoprivredne, ribarstva i proizvodnje, obrazovanja, energetskog sektora, okoliša, zdravstva, pravosuđa, tržišta rada itd., dakle svi, sva područja koja nas zanimanju i o kojima evo svako od nas ima potrebe nešto reći. Ono bi ja, a istaknula sam to i u samoj replici jako je važno upravo verificirati i pratiti pokazatelje uspješnosti koji su postavljeni u ovoj nacionalnoj razvojnoj strategiji. Pa kao kažemo da želimo da Hrvatska na indeksu, po indeksu globalne konkurentnosti umjesto sada 63 mjesta zauzme 45 mjesto ili bolje znači da u svim onim sektorskim strategijama koje budemo radili da moramo činiti da to zaista i postignemo. Isto tako ukoliko želimo da čitalačku pismenost podignemo, onda to znači da moramo napraviti napore, iskorake u znanosti i obrazovanju. Isto tako npr. produktivnost rada u poljoprivredni, ako početna vrijednost je 6.707 EUR-a, a ciljana vrijednost je 10.000 EUR-a odnosno ako je prosjek EU 20.120 onda znači da moramo itekako dobro promišljati kroz sve sektorske politike kako to postići.

Evo rekli ste da smo to platili sredstvima iz EU, ali treba podsjetiti da to nije besplatno jel, od 2013. do 2019. Hrvatska je u europski proračun uplatila gotovo 20 milijardi kuna. Drugo, kažete analitičke podloge 16 dokumenata od poljoprivrede do obrazovanja, tržišta rada itd., pa ne moramo mi Svjetskoj banci platiti da bi znali što oni misle o poljoprivredi, ukidanje svih subvencija države reći ću vam ukratko ili što misle o tržištu rada fleksibilizacija i prekarizacija rada.

Tako da to nisu pokazatelji koji nam mogu reći kako će se živjeti u Hrvatskoj 2030.

Ako je RH po zadnjim podacima imala je 37 milijardi kuna, 37,6 milijardi kuna je u plusu, dakle u odnosu na ono što smo uplatili, to znači da smo povukli itekako puno više sredstava nego što smo uložili. Ako uz to kažemo da imamo na raspolaganju 24 milijarde eura u ovom razdoblju koje je pred nama, onda je to itekako velika prednost u odnosu na one koji to nemaju. A kada govorimo o tome da li je kvalitetna podloga, pa Svjetska banka i ono što je radila i stručnjaci koji su unutra, su, između ostaloga i hrvatski stručnjaci i [[Upadica: Hvala.]] znanstvenici. Kolegice Perić, dakle čuli smo danas da je Nacionalna razvojna strategija krovni dokument, hijerarhijski najviši koji u sebi ima viziju i razvoj RH u sljedećih 10 godina. On sadrži razvojne prioritete, međutim, operativne politike se provode kroz akte sektorskih politika, odnosno njih 79 i ono što smo danas mogli čuti kada neki pitaju vezano za potpomognuta područja ili brigu, onda i vi jako dobro znate da i u vašoj izbornoj jedinici, recimo kroz Zakon o potpomognutim područjima i stambenom zbrinjavanju, samo u proteklom mandatu Vlade smo zbrinuli na tisuće obitelji koje su dobile i građevinski materijal i stanove i zgrade i u Kninu, Drnišu, Obrovcu, Gračacu, a 2016. je bilo da nijedna obitelj nije bila stambeno zbrinuta u prijašnjim vladama. Dakle, imamo to primjer i u mome Zadru, odnosno okolici, odnosno u 9. izbornoj jedinici, pa to možemo pratiti i u Ličko-senjskoj županiji gdje itekako takvim mjerama, gdje se omogućilo mladim obiteljima da se uz stimulaciju, bilo novčanu, ako su imali projekt i ako su imali u vlasništvu zemljište, mogli su i mnogi mladi ljudi su napravili tamo kuće, zasnovali obitelji i ostali upravo na svom teritoriju, na svom području. A da ne kažemo koliko je tako obnovljeno kuća i stanova i na taj način zapravo smo pomogli indirektno upravo ono što stalno pričamo, a to je da se razvijaju svi dijelovi ravnomjerno Hrvatske i da demografska obnova bude bolja. Kolegice, prije ulaska u politiku, dok sam bio u diplomatskoj službi, jedno vrijeme radio sam na našoj misiji pri NATO-u i ako išta ta organizacija zna, je strateško planiranje i oni su radili uvijek prije strategijski pregled obrane, onda operativne podatke stavljali u dugoročni plan razvoja oružanih snaga, tako sada i naš obrambeni sektor radi. Zašto ovo spominjem? Zato što uporno čujem kritike kako ovoj Strategiji nedostaju operativni podaci, neki točni termini, rokovi, nositelji toga posla, a znamo da to bi trebalo biti ne u dokumentu strateške prirode nego u operativnim planovima.

Dakle ja mislim da mnogi od naših kolega ne razumiju metodologiju zapravo izgrade dokumenata. Jer kada se donosi jedan strateški dokument, on mora imati određene smjernice, a sve ostalo se razrađuje u operativnim i onda sve oni podaci i potrebe koje dolaze odozdo, dakle od jedinica lokalne samouprave, gradova, općina, tada to može ili od privrede ili bilo ili poljoprivrede, onda se ugrađuje zapravo u te operativne programe koji onda mogu točno detektirati, kao što smo imali evo, slučaj sa vrtićima, sa vatrogasnim zajednicama, itd., dakle onda oni kreiraju ono što je ljudima zaista potrebno i ono što je nama svima potrebno. Kolegice Perić, vi ste govorili o sveobuhvatnosti ove Strategije, koja je doista široko postavljena i prepoznala je sve one važne segmente u koje je potrebno ulagati. Mene posebno veseli što se ova Strategija dotiče u jednom svom velikom dijelu i iseljenih Hrvata kojih ima preko 3 milijuna prema nekim procjenama. Znamo da su oni gradili i svoje živote i poslovno i društveno okruženje u nekim drugim državama. Koliko vidim, ovdje se kroz Strategiju ozbiljno promišlja kako njih, ali i njihove potomke ponovo približiti Hrvatskoj, kako ih pozvati i uključiti da se vrate ovdje i da svoje poslovne aktivnosti kroz, naravno, poticanje države, ovdje pokrenu. Pa me zanima evo, kakvo je vaše stajalište vezano uz takav jedan pristup, smatrate li da to može pripomoći, ne samo boljem poslovnom okruženju i otvaranju radnih mjesta već i boljoj demografskoj slici Hrvatske? Da, to je jedan od zapravo segmenata same Strategije. Kako dolazim iz kraja gdje je tamo 50-ih i 60-ih godina bilo isto tako jako puno iseljavanja iz moje obitelji, polovica recimo, mojih najbližih teta i ujaka je otišlo vani, a polovica je ostala u Hrvatskoj, dakle tada je bilo, tada su to bile velike obitelji sa 6, 7, 8-ero djece. Prema tome, međutim i dalje je ostala ta povezanost obitelji sa evo sad već drugom i trećom generacijom u toj iseljenoj Hrvatskoj. I evo nedavno je npr. moja rođakinja koja je rođena u Venezueli je tražila papire odnosno državljanstvo RH.

Mene zanima da nam kažete tko je sve imao mogućnost ili tko je sve sudjelovao u kreiranju ovoga nacrta Nacionalne strategije razvoja i da li je postojala mogućnost da se javnost uključi u izradu ovog nacrta? Evo ja sam na početku rekla najprije što je mogućnost bila odmah čim je bila u objavi kada se izrađivala mogao se bilo tko od nas javiti i dati svoje prijedloge i komentare. Vrlo široka u startu je javnost bila uključena, a to je upravo kroz ovaj upravljački odbor gdje se onda kroz njega uključilo sve relevantne institucije koje mogu doprinijeti na bilo koji način iz pojedinog segmenta društva i mogli su i davali su svoje prijedloge i na taj način je sve to implementirano u ovaj dokument. Prema tome, nije to radio nitko kao nekakav seminarski rad nego vidi se da je svaka rečenica i svaki ovaj program zapravo vrlo promišljen. Poštovana kolegice, vi ste u svom izlaganju nabrojili sve dionike koji su sudjelovali u izradi strategije. Jednako tako ste spomenuli sve dokumente koji su napravljeni kao analitičke podloge i jednako tako ste spomenuli vremensko trajanje izrade ovog jako važnog dokumenta, dakle od 2017. i to su sve argumenti koji govore o tome da se radi o jednom kvalitetnom strateškom krovnom dokumentu, a ne o jednom osrednjem seminarskom radu. Između ostaloga, cilj ovoga dokumenta nije voluminoznost i širina nego jasan i sveobuhvatan dokument koji će biti podloga za izradu sektorskih dokumenata na nižoj hijerarhijskoj razini. Ja bih to usporedila sa dvije riječi „strategijom“ i „taktikom“

Hvala lijepo. Da, upravo tako kako ste rekli, to je, ne čini dokument i kvalitetu dokumenta broj stranica nego ono što se s njim htjelo postići, da li su se pravi smjerovi i prepoznali pravi problemi odnosno postavili pravi kriteriji i ciljevi kojim će se moći sve to činiti. Isto tako jako je važno na temelju čega, temeljem kojih podloga su, sve, sve to je ovaj doneseno i napisano i onda je to ono, tada možemo mjeriti sve ovo što smo rekli i kontrolirati zapravo sve ono što budemo dalje činili i rezultate koje budemo ostvarivali ili ne ostvarivali i onda možemo zapravo temeljem toga izvlačiti prave zaključke. Kolegice Perić, evo vi ste nama docirali ovdje oporbenim zastupnicima da mantramo, da ne razumijemo temu o kojoj pričamo, pogotovo što je ovdje napisano u ovoj strategiji, al ja mislim da ste vi prvakinja mantranja i nerazumijevanja ovoga o čem ste pričali jer ste čitali ono što vam je netko napisao.

To kada sam govorila o nekim pokazateljima produktivnosti rada u poljoprivredi onda je to EUR-a na godišnjoj jedinici rada. Prema tome, mi možemo sad čitati što je to značilo, ali postoje ciljane vrijednosti, postoje polazne vrijednosti i one što želimo ostvariti. Isto tako ako želimo promijeniti udio npr. ili stopu recikliranja komunalnog otpada onda je sada to na 25,3%, ciljna vrijednost 2030. je 55, a prosjek ovaj EU-a je 47,4. O tome možemo itekako razgovarati i mantrati i možemo govoriti o tome ko bolje razumije ili ne razumije, ko je što radio i ko je što postigao. Poštovana kolegice Perić, vrlo dobro postignuće koje je Hrvatska postigla u prosječnom životnom standardu sada u EU je na 66% Kazali ste upravo da dokument Nacionalno razvojne strategije govori da smo postavili za cilj dosegnuti 75% europskog prosjeka što se tiče životnog standarda i gospodarskog rasta. Mene zanima što vi mislite, kako politike u dokumentu mogu promicati upravo taj proces da bi dosegli tih 75% kroz 10 godina?

Prema tome, sve su to mjerljive veličine i sve te podatke možemo provjeravati i godišnje u našem Državnom zavodu za statistiku, tako da ono kad kažu da samo se referiramo na Eurostat, nije točno. Hvala lijepa, nemate više replika, hvala.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege.

Dakle riječ je o dokumentima koji reguliraju neko područje, neki sektor, no međutim, ovo je zapravo, pritisnuti možda i nekim vanjskim razlozima, prvi puta da donosimo jednu ovakvu Nacionalnu razvojnu strategiju i ja bih ju nažalost morao odmah okvalificirati kao strategiju propuštene prilike. Ja ne mislim i ne spadam među one koji misle da je ovo dokument koji ima, koji je mogao našarati srednjoškolac, ja ne mislim da unutra ima stvari koje ništa ne valjaju. Ne mislim da su ciljevi koji su postavljeni, da nisu dobro postavljeni. Dapače, što u cijelo priči zapravo nije dobro? U cijeloj priči nije dobro to što ono što bi zapravo temeljni razvojni cilj ove zemlje treba biti, ni na koji način nije akceptirano, osim možda, kad se govori o misiji o onom zadnjem dijelu te rečenice koja govori zemlja jednakih šansi. Socijalni kapital Hrvatske je na najnižoj mogućnoj razini gledajući Europu. U ovoj zemlji nitko nikome ništa ne vjeruje. Godinama se ovaj Sabor ocjenjuje ocjenom 2, Vlada ocjenom 2,5, predsjednik države, itd. Razina povjerenja među ljudima je na najnižoj mogućem nivou, dakle ako ne bismo uspostavili sustav koji bi podigao to povjerenje, koje je temelj da se sve ono o čemu se u Strategiji govori i realizira, mi ne bismo donijeli dobru strategiju. Način na koji se ona donosi unatoč ovoga o čemu su s pravom neki upozorili da se na početku doista krenulo ambiciozno u smislu konzultacije što većeg broja ljudi, institucije, itd., itd., i onda je naglo puklo i stalo. 17 su takvi sastanci održani i onda se prekinulo i ne za se dalje što se događalo i onda se čak interesiralo. Naime, ja valjda s ove govornice jedini koliko sam primijetio, ozbiljno pozivan na nacionalni konsenzus, suglasje po stvari oko kojih je suglasje i nužno i moguće i potrebno. Ako smo, velim, 2 puta u povijesti moderne Hrvatske konsenzualno nešto odlučili i polučili uspjeh, mislim na stvaranje države, obranu države, mislim na ovo integriranje, onda je zadnji trenutak da se dogovorimo u kakvoj to zemlji želimo živjeti. 2030. g. možemo mi doseći ne znam koliku razinu BDP-a, možemo imati 100 tisuća dolara kao što ima Singapur, ja nikad u Singapuru ne bih želio živjeti. Ako nemamo zemlju i nemamo društvo u kojem će elementarna pravda, osjećaj da mogu ostvariti i realizirati sve ono svoje potencijale, da mogu osigurati budućnost za svoju obitelj i da budem sretan u toj zemlji. Ja kad bi pisao misiju, ja bi ju vrlo pojednostavljeno i vulgarno napisao, Hrvatska jednako Danska. Najsretniji ljudi žive u Danskoj, ne zato što su najbogatiji, oni imaju pola BDP-a Luksemburga ili Singapura o kojem o kojem sam govorio, nego zato što žive u uređenim društvima, a mi ne, način na koji vodimo ovu raspravu pokazuje da mi imamo vlast, vladajuću ekipu koja misli da je konsenzus pozvati i tražiti da se uključe ovi i oni, ali ne i politički partneri ili ljudi koji se nalaze na političkoj sceni. Bez političkog konsenzusa se ništa ne može napraviti. Dobivamo ovo što sada imamo. Imamo opravdani otpor. Da je samo zlato u ovoj Strategiji, to bi se desilo. Način nije dobar. To da je Vlada pozvala, ne bi značilo da je ona slaba, da ona ne zna šta pa eto pita oporba, ne, to bi bio znak njezine zrelosti, njene snage i dokaz da ona razumije zapravo značenje jednog ovakvog dokumenta koji vezuje nju i sve vlade koje će se pojaviti godinama iza toga, možda neće biti ni Plenkovića ni HDZ-a ni SDP-a ni ne znam koga. Imate dvije replike, gospođa Udović. Evo zahvaljujem.

Propuštena je prilika da se donese konsenzus. Prilika je postojala, moglo se je uključiti i oporbu, pa ne živimo više u jednopartijskom sistemu. '86., '87. godine partija je ona vodila raspravu o tome da li, kako demokratizirati društvo, pa je neko onda rekao slušajte prvi, prvi korak da se to napravi uvedite višestranački pluralni politički sistem pa ćemo napraviti demokraciju. Dakle ovdje se nikakva osionost, nikakvo da tako kažem korištenje pozicije, sad si ti pozicija, idući mandat može biti u opoziciji. Ja ne očekujem konsenzus pa danas je ova strana bila potpuno jasna da konsenzusa neće biti da će ovaj dokument biti odbijen. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Vidoviću slažem se u potpunosti s vama da oko važnih stvari za hrvatski narod i državu treba postići konsenzus i pretpostavljam da postoje te točke oko kojih se možemo dogovoriti i ne bi trebali imati prijepora. Istine radi treba reći da je vezano uz ovu strategiju organizirano 186 javnih događanja i sudjelovalo je više od 2300 sudionika i primjedbe je iznijelo 181 organizacija, pojedinac, udruge i svi oni koji su se uključili kroz javno savjetovanje tako da ne bih mogla se složiti u tom dijelu da nije bila široka javna rasprava i da nije širok spektar ljudi bio uključen. No vratila bih se na to kad govorite o jedinstvu jer nam je jedinstvo potrebo i oko stvari koje se događaju nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i tu bih voljela da ako ikako možete utjecati na svoje mlađe kolege koji lijepe plakate o trošku poreznih obaveznika i pripisuju si zasluge s kojima veze nemaju [[Upadica: Hvala.]] da ipak okrenu svoje oči prema stradalima i da zajednički kao što smo evo tu u saboru [[Upadica: Hvala.]] pokušali imati dijalog pokušamo i na terenu pomoći ljudima bez politiziranja. Evo mi zbog ovog zadnjeg dijela kolegice što ste rekli jer time demantirate ono naprijed što ste rekli. Opet kažem jeftino, jeftino ubirati političke poene na nekim stvarima je nepristojno. Mi nemamo elementarno razinu političke kulture i elementarne odgovornosti, to je veliki problem. Način na koji mi razgovaramo u društvu, pa i u ovom parlamentu to pokazuje. Meni je potpuno svejedno da li to radi oporba ili radi vladajuća stranka. Ja želim reći da bez međusobnog uvažavanja, slušanja, argumentiranoga raspravljanja, a priorno sotoniziranje bilo koga, omalovažavanje, podcjenjivanje koje gledam od strane vladajuće ovaj pozicije, mediji izvještavaju Milanović je pomeo pod sa zastupnikom, Plenković je pomeo pod sa zastupnikom. Umjesto da se zgražamo nad takvim ponašanjem ljudi koji se očigledno se na taj način u politici koriste [[Upadica: Hvala.]] mi to dižemo na neki piedestal. Hvala lijepa. Nema više replika.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, nacionalna razvojna strategija treba nam govoriti o onome kakvo bi Hrvatska trebala biti, ali i o rješenjima kako da to Hrvatska postane. Ova strategija na 150 stranica je doista apstraktno, rekli bi lista lijepih želja s malo konkretnih prijedloga. Zasigurno jedno od najvažnijih pitanja koje smatram da nije dovoljno razloženo je pitanje poreza i ostalih davanja državi. Porezi i nameti opterećuju gospodarstvo, ne samo financijski već stvaraju obvezu s vremenskog aspekta. Što je više parafiskalnih nameta to znači da se i oni temelje na velikom broju propisa koje valja proučiti pri tom moramo navesti da parafiskalni nameti iznose u Hrvatskoj više od 9 milijardi kuna. 5,5 milijardi kuna kojim opterećuju poslovne subjekte i 3,5 milijarde kuna kojim se opterećuju hrvatski građani. Stoga kada govorimo o poreznom rasterećenju ne mislimo samo na reforme koje bi građanima i tvrtkama ostavile više novca, već govorimo i o vremenskom rasterećenju da se građani i tvrtke oslobode brige što su sve njihove obaveze koje moraju platiti. Prioritet bi doista trebao biti da se u budućnosti rasterete građani i tvrtke ako želimo uspješnije gospodarstvo. Zaposlenost je jedna od glavnih tema u svakome društvu. Što je veći radnih mjesta to je situacija u društvu stabilnija. U slučaju visoke nezaposlenosti to sa sobom nosi i posljedice štetne za gospodarstvo, štete za život građana i obitelji. Građani su svjesni da ako ostanu bez posla, a nezaposlenost je visoka da će vrlo teško naći novo radno mjesto, oni tada štede. Na taj način razmišlja i dobar dio građana u zemlji. Gospodarstvo funkcionira sve lošije, nezaposlenost se dalje povećava i ekonomija trpi daljnju štetu. Postavlja se pitanje kako država može pomoći? Kako osigurati punu zaposlenost? Kod nas u Hrvatskoj nezaposlenost je visoka već desetljećima još od '90.-tih godina pa sve do nedavno. Nezaposlenost se u Hrvatskoj istina smanjila zadnjih godina no na najgori mogući način. Iseljavanjem stotina tisuća naših sugrađana iz zemlje. Nacionalna strategija spominje prekvalifikaciju no dosadašnje vlasti u Hrvatskoj nisu iskorištavale koliko su mogle prekvalifikaciju kao način smanjenja nezaposlenosti i povećanja broja zaposlenosti u deficitarnim zanimanjima. Pogotovo ako znamo kako na tržištu rada manjka radnika u zanimanjima, dakle imamo deficit radne snage u određenim zanimanjima, a to opterećuje hrvatsko gospodarstvo. Dakle osim poreznog rasterećenja prekvalifikacija za deficitarna zanimanja je način da ojačamo hrvatsko gospodarstvo. Prekvalifikaciji moramo posvetiti i posebnu pozornost. U Nacionalnoj razvojnoj strategiji na žalost ne govori se o fleksibilizaciji radnoga vremena. Kako tehnologija napreduje proizvodi se sve više dobara te se smanjuje broj zaposlenika. Nekada su primjerice ljudi proizvodili daleko manje u poljoprivredi. No ipak je u tom sektoru bila velika većina zaposlenih. Danas mali broj zaposlenih uz modernu tehnologiju stvara više dobara nego ikada prije. Opasnost je da će u cijelom gospodarstvu doći do smanjenja broja radnih mjesta kao posljedica razvoja tehnologije i rasta produktivnosti. Moram naglasiti da je i sam razvoj tehnologije i rast produktivnosti sam po sebi pozitivna stvar. No, ostaje nam pitanje kako onda riješiti potencijalnu nezaposlenost. Valjalo bi razmisliti o alternativama i mislim da se i tome trebala posvetiti Nacionalna razvojna strategija, dakle alternativama kao što su sedmosatno radno vrijeme ili ostalim oblicima redukcija radnoga vremena. Naravno, to se ne odnosi na one sektore u kojima fali zaposlenika. No u sektorima gospodarstva gdje je nezaposlenost viša ili u onim regijama države u kojima je nezaposlenost viša trebali bismo razmišljati i o mogućnosti redukcije radnih sata po zaposlenom no uz smanjenje poreza. Na taj način plaće bi ostale iste. Građani, zaposlenici bi radili nešto kraće, ali bi broj zaposlenih bio veći. Na taj način kada bismo osigurali punu zaposlenost to bi dovelo i do očuvanja standarda građana kao i stabilnosti za društvo. Dakle, razmislimo o redukcijama radnog vremena kao načinu dostizanja pune zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti u budućnosti. Da smo o tome razmišljali već prije nekoliko desetljeća, mogli smo na taj način tada reducirati nezaposlenost, smanjiti nezaposlenost i spriječiti iseljavanje tolikog velikog broja ljudi iz naše zemlje. Poštovani kolega Prica da li smatrate da Nacionalna strategija, Razvojna strategija je dobar temelj za široke inovacije, modernizaciju u hrvatskom društvu? Nije dovoljno konkretnih stvari, već sam to danas spominjao. Dao sam mu svoje mišljenje. Svaka stranica Strategije koštala je više od 200 tisuća kuna i bilo bi logično barem po toj stranici koja košta više od 200 tisuća kuna da imamo bar jednu konkretnu stvar. Ali ne. Smatram da lijepo je navedeno sve u toj kako bi trebalo biti, ali to su lijepe želje. Trebalo je biti po meni više konkretnih rješenja. Zanima me vaše mišljenje kako skraćivanje radnog vremena može utjecati i utječe na gospodarstvo. Pa mislim da je to dobro rješenje. Na žalost znamo u Hrvatskoj se nezaposlenost smanjila na način da su na žalost veliki broj naših sugrađana napustio zemlju. Dakle trebalo bi razmisliti. Svaka zemlja u kojoj je visoka nezaposlenost, pa i ako će i u budućnosti u Hrvatskoj iz nekog razloga doći do drastičnog povećanja broja nezaposlenih trebamo razmisliti o redukcijama. Na taj način možemo ljudima omogućiti da rade. To mora pratiti porezno rasterećenje kako bi plaće ostale iste i na taj način možemo otvarajući radna mjesta zadržati ljude u Hrvatskoj i dati ljudima sigurnost. Kolega Prica evo moram vas ispraviti u jednom dijelu gdje ste rekli da manji broj zaposlenih u poljoprivredi sa novom tehnologijom stvara više dobara nego ikada. Mi smo u svim proizvodnjama propali. Jedino nam funkcionira donekle ratarstva, ali ne zbog naših strategija, politika, Vlade ili ministarstva, nego zato što Talijani kupuju ratarske kulture i pristojno plaćaju pa ratarstvo funkcionira. Na žalost nove tehnologije su samo za neke koji su bliži vlasti, pa mogu doći do ili boljih kredita, ili bespovratnih sredstava ili fondova. Na žalost do fondova ne mogu doći svi.

To ružno zvuči, a iznosi … [[ne razumije se]] prije, a ne evo ministrica klima glavom.

To je pozitivno jer za društvo se stvara nevjerojatna novo bogatstvo se stvara koje društvo koristi koje koristi ljudima. No, moramo uvijek paziti na taj dio da ne dođemo do rasta nezaposlenosti, to naravno šteti pojedincu. To može dovesti kao što smo vidjeli u Hrvatskoj do iseljavanja. Ali i takvo zaoštravanje socijalnih odnosa može biti politički štetno i dovesti do rasta političkih ekstrema što također nije dobro.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena ministrice sa suradnikom. Dakle, mi imamo pred sobom Strategiju toliko željni dokument željeli smo, govorili smo o tome, u nekoliko navrata upozoravali i ne treba ni u jednom trenutku se čuditi da sada imamo i određena nekako ja bih rekla malodušnost kada vidim ove dokumente. Nema nikakve dileme. Iza toga će ići niz drugih strategija, ali je vrlo zanimljivo način na koji je definiran. Jer iz ovog dokumenta mi čitamo nekakve uvodne stvari za to. Ja se ovdje neću baviti više Strategijom, bavit ću se s 3 teme i te 3 teme ću nešto reći. Prva je pravosuđe, javna uprava i upravljanje imovinom. Mi uopće ne vidimo što i kako se namjerava sa reformom pravosuđa i javne uprave, iako je pojam reforma tako postala ofucana i o njoj vrlo teško govorimo. Do sad, ajmo biti pošteni, nije se nešto krucijalno u ta dva sektora desilo, a i bojim se da se u ovih 10 godina neće biti i neće se desiti čuda na način na koji su predviđeni ovom Strategijom. Naravno, ova Strategija navodi i aktivaciju državne imovine uz istovremeno smanjenje portfelja. E, i sad u državnom vlasništvu se nalazi 1100 poduzeća koji su 2018. generirala 11% dodane vrijednosti i zapošljavala 7% ukupno zaposlenih i imamo otprilike milijun nekretninskih jedinica, uključujući stanove, zgrade, poslovne prostore, napuštene vojne objekte i zemljišta. Naravno, stavljanje u funkciju takove imovine, prilika je za brži rast u budućnosti, ali nekako mi se čini da bi to mogli napraviti i prvi uvjet bi trebao biti da imamo konačno i da konačno uspostavimo točnu evidenciju državne imovine. Ja sam kao zastupnica odnosno opće kao građanin RH kojoj je stalo da RH ima strategiju koja će odgovoriti na to gdje idemo i gdje ćemo biti 2030. dala primjedbe. Dobila sam odgovor da se djelomično prihvaćaju, a onda odgovor, recimo kad je riječ o vašoj evidenciji državne imovine, samo što nije i to smo već nekoliko puta, kad bih to pitala, bilo je, samo što nije, pa tamo negdje 2030. možda će isto biti samo što nije. Druga tema i ta lista lijepih želja je demografska revitalizacija i boljeg položaja obitelji s tim da ovdje imamo jedan dodatak, ja vrlo teško koristim teške riječi, ali ovo mi je stvarno van pameti. Društvene i gospodarske posljedice smanjivanja i starenja stanovništva Strategija kani riješiti povećanjem fertiliteta u 10 godina. Taman da se sutra rode sva djeca koju su autori zamišljali da bi trebala 2030. g. imat će 9 godina. Ono što bi trebali izbjegavati u ovoj strategiji je zaista da budemo nerealni, da nemamo neke promašene ciljeve, ali bi bilo jako dobro da imamo imigracijsku politiku. Ima jedan zakon koji se nedavno donio u kojem je rečeno da će biti imigracijska politika. Bilo bi dobro da ova Strategija kaže da imamo i da konačno nešto kažemo o tome. I sad ono na čemu bi se trebalo ova Strategija bazirati. To su mladi ljudi, to su nekakve nove ideje, to su nekakve nove snage, to su oni koji u ovom trenutku rade i da moraju biti spremni za nekakva nova zanimanja. Dakle, do današnjeg dana tehnologija je zamijenila radnike u brdo poslova. Smatra se da je automatizacija dovela do stvaranje više od 23 milijuna novih radnih mjesta u EU od 1996. do 2016. Može se i procijeniti da će i u budućnosti doći do nestanka radnih mjesta zbog napretka tehnologije, ako i stvaranja sasvim novih zanimanja. Nove tehnologije omogućuju brži i pouzdaniji proces zapošljavanja, ali koji vam je uvjet? Uvjet je cjeloživotnog obrazovanja. Koji vam je uvjet? Uvjet je da se ljudi prekvalificiraju, da se tokom svog životnog puta odnosno radnog puta, da se educiraju za neka nova zanimanja. Od 27 zemalja EU, Hrvatska je, vidi čuda, ponovno na posljednjem mjestu. To je bilo nešto što bi u Strategiji bilo za očekivati da bude i se temeljem toga radi neka nova strategija, ali to nažalost ni u ovoj Strategiji [[Upadica: Vrijeme.]] ovaj put nema. Dobro.

Hvala poštovani predsjedavajući, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici, dobar dan, lijep pozdrav svima. I meni osobno i nama ovdje su puno puta puna usta konsenzusa i danas je nekoliko puta provučeno da bi bilo sjajno da donesemo ovu Nacionalnu razvojnu strategiju konsenzusom, no, isto tako smo raspravili kad je bio na temi Zakon o obnovi grada Zagreba i ostalih potresom pogođenih područja, našli smo konsenzus, čak je i rečeno na one stvari na koje se kao prigovaralo u raspravama će se pripaziti u samoj provedbi zakona. Skoro godina dana je prošla od potresa i trebali bi sad biti sretni jer je netko rekao da će bit jako tužan ako za 3 mjeseca nakon tih godinu dana ne bude pokrenuta obnova Zagreba i potresom pogođenih područja. Kad to zbrojimo i oduzmemo, bez obzira što je Nacionalna razvojna strategija jako važan dokument, možda i bolje da taj konsenzus ni ne tražimo jer svejedno neće donijeti nikakvo ubrzanje i nikakvu provedbu svega onoga što bismo željeli da Hrvatska postane do 2030. g. Kad je prvi put došla pred nas, rekao sam u jednoj emisiji da mi djeluje kao skup lijepih želja i da se nadam zbog svih nas, jer svi jednako volimo ovu zemlju, da ćemo sve te lijepe želje uspjeti ostvariti. Tada nam je rečeno da ćemo dobiti jasne podloge, jasne analize, jasne dokumente koji će nam biti potrebi za raspravu, da bismo svi zajedno pokušali tu Nacionalnu razvojnu strategiju napraviti još boljom. Do danas nismo dobili ništa. Nekoliko umirujućih opaski u samoj Strategiji da se radi o benchmarking da su se radile određene usporedbe, da su se radile određene analize, da je održano hrpe sastanaka sa hrpom ljudi, no na kraju od točnih brojaka od kud se krenulo i zašto se krenulo iz neke polazišne točke, jedino što mi znamo je neka naklapanja koji su ljudi u tome sudjelovali i da je to koštalo 32 milijuna kuna. Ostalo je visiti u zraku nešto doista lijepo, da su naši mališani crtalo ponešto o toj Strategiji, lijepo je to za stvaranje društvenog optimizma, spominju se institucije koje su navodno radile na samoj Strategiji poput HGK-a koja je doista jedna reprezentativna i moralna institucija, koja vrluda od diploma iz Banja Luke do prekrasnih slika iz Pariza i Londona sakrivenih u nekom podrumu, pa do HUP-a koji je ovih dana na žalost postao tema gdje se možemo zapitati, nadam se da toga neće doći da li oni više i jesu reprezentativno tijelo i koga sve prezentiraju i predstavljaju i do puno drugih institucija koje mi ne možemo transparentno vidjeti da su sudjelovali u izradi Nacionalne razvojne strategije. E sada, ako znamo koliko imamo loše brojke ne u nazad 5 godina, da ne bi ispalo da se sada s nekim obračunavam, da nam gospodarstvo realno stagnira već 30 do 40 godina, da imamo demografske probleme za koje demografi vele da počinju od 70-tih godina prošlog stoljeća, da imamo prebirokratiziranu javnu upravu onda bi očekivali od te Strategije koja će nas kao voditi do 2030. da će dati odgovore na ta pitanja, da ćemo konačno dati odgovore kada ćemo uvesti progresivnu poreznu politiku, prestati toliko jašiti svojim oporezivanjem rad i početi oporezivati kapital i bogatstvo pogotovo kada znamo koliko ima tog sumnjivog kapitala koji dalje kola ovom zemljom. Svaki dan imamo neku novu korupcijsku aferu. Dali bi si odgovor kada ćemo reformirati javnu, lokalnu i regionalnu samoupravu i koliko želimo općina, gradova i županija. Dali bi si odgovore na pitanje što ćemo sa tom državom imovinom, a ne da isto je provučeno u Nacionalnoj razvojnoj strategiji prodat će se toliko i toliko nečega. Recimo mene kao Koprivničanca zanima da li to znači da će se prodati Podravka? Na to nema odgovora. Nema niti rokova kada bi to nešto radili, nego se ovlaš spominje bit će digitalizacija, bit će određena transformacija ali nemojte pitati kakva, kada i gdje. Isto tako bi si morali dati odgovor na pitanje što ćemo sa našim obrazovnim sustavom, jer pedagoški standardi se isto tako nisu mijenjali malte ne iz vremena bivše Jugoslavije i danas jedino što imamo je kronično nezadovoljstvo nastavnica, nastavnika, učiteljica, učitelja sa svojim uvjetima i plaća i uvjetima rada i kronično nezadovoljstvo gospodarstva, a posredno samim time onda i roditelja i mališana jer svi znaju da naši obrazovni programi više ne prate potrebe gospodarstva ne današnje Hrvatske nego i Europske unije. Možda bi bilo lijepo da smo imali jasne procjene što se demografski dogodilo, koliko je ljudi iselilo, koliko je ljudi doselilo i kako i što uopće želimo doseći sa demografskim brojevima.

Poštovani zastupniče Spomenuli ste da vladajući govore o tome da je u raspravi sudjelovao veliki broj sudionika. Vi dolazite iz jednog velikog grada koji je razvijen. Dolazite iz županije u kojoj je razvijena poljoprivredna proizvodnja, razvijeno stočarstvo. S druge strane imate razvijenu prehrambenu industriju u svoj gradu. Da li imate spoznaja sa koliko se poljoprivrednika i gospodarstvenika u vašoj županiji odnosno vašem gradu razgovaralo i da li se vas osobno kontaktiralo u vezi ove strategije? Vjerojatno jesu ponešto uključili predstavnike HGK-a koje imamo u našoj županiji, ali s obzirom da se i kod nas vodstvo bira po istom ključu kao i nacionalno možda bolje i da nisu razgovarali. No ono što mogu reći je ne sada sa namjerom da branim i dimenzioniram ulogu Podravke i zato mi je žao da nema kolegice Petir ovdje koja je rekla da eto zbog tri godine Milanovićeve Vlade nam je poljoprivreda propala. Naša poljoprivreda propada već dobrih 30 godina. Iz godine u godine ide u sve gore brojeve, a nije se još uvijek dogodio taj pozitivan okretni momenat jer znam da možemo upotrijebiti demagogiju Podravka bi trebala imati sve proizvode, sve sirovine proizvedene u Hrvatskoj.

I gospodin Hajduković. Kolega Jakšić, spomenuli ste nešto što mislim da treba podcrtati, to je obnova Zagreba. A najbolji primjer vam je novac koji nam je došao iz Fonda solidarnosti europski novac za obnovu Zagreba. Kao što ste rekli skoro godinu dana nakon razornog potresa u Zagrebu uopće nisu raspisani natječaji da bi taj novac koristili u obnovu Zagreba. I bojim se da uz najbolju volju i sa ovom strategijom nećemo znati moći imati kapacitete, volje i vizije iskoristiti novac koji nam se iz Europske unije nudi. O tome vam svjedoči i zapravo porazni rezultati o povlačenju sredstava iz sadašnje financijske perspektive, dakle ne ove koja će stupiti na snagu. I opet moramo demistificirati ugovorena sredstva nisu isto što i isplaćena sredstva. Pa dakle namjerno sam u raspravi spomenuo da naše gospodarstvo stagnira ne zadnjih 5, nego zadnjih 40-tak godina. Jer kada bismo pogledali 40 godina unazad mogli bi napraviti jasnu usporedbu hrvatskoga gospodarstva sa Slovenijom, sa Poljskom, sa Češkom, sa Slovačkom pa čak i Bugarskom i Rumunjskom. Možda da te podatke imamo točno razrađene u ovoj Strategiji bi shvatili dubinu problema koje imamo i koliko nas je naših okolnih ili nama bliskih zemalja u ovih nekoliko desetljeća doslovce ne prešišalo nego pretrčalo, iz godine u godinu nas sve više ostavlja, onda bismo i vidjeli koliko su oni više napravili sa europskim fondovima, nego što smo napravili do sada mi. I naravno sve ono što smo do sada pokazali bez jasnih podataka i planova u Nacionalnoj razvojnoj strategiji ostavlja jedan dojam skepse, jedan dojam upitnika i jedan dojam straha da bi nam se mogao dogoditi kaos sa obnovom Zagreba. Puno ćemo pričati, puno ćemo trviti, a onda ćemo samo odgađati mjesec za mjesec samu provedbu onoga što smo izglasali.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici. Pa ovaj dokument Nacionalne razvojne strategije po meni ima dva problema odnosno problematičan je sa dva aspekta. Kolegice i kolege koji su govorili prije mene već su spominjale sa metodološkog aspekta kako je on što se tiče participativnosti u izradi vrlo siromašan. Neću ulaziti u autore koji su radili ovu Strategiju, niti u cijenu njena koštanja. Međutim, ono što ja vidim kao vrlo problematično jeste činjenica se ovom Strategijom donosi vizija razvoja Republike Hrvatske, a već prije toga čak i dvije godine prije toga su se u nekim drugim strateškim i operativnijim projektima donijeli načini postizanja odnosno ciljevi i načini postizanja određenih ciljeva. Pa valjda bi bilo normalno da se najprije donese krovni dokument Nacionalna razvojna strategija koja predočuje viziju razvoja ove zemlje, a onda da se donose podredni dokumenti koji će kazati kako u kojem sektoru pojedini cilj i ostvariti. Međutim, kako je sve naopako u ovoj državi, onda nije čudo da je i metodologija izrade Nacionalne strategije razvoja najvažnijeg dokumenta razvoja jedne zemlje naopaka. Ono što ćemo mi postići ovime, jeste sigurno zadovoljit ćemo formu odnosno uvjet da možemo temeljem ove Strategije povući ili osigurati koji euro iz EU fondova što nije tako loše ako baš hoćemo ako nam je namjera samo formu ispuniti. Ono što je sadržajno problematično jeste što ova Strategija ne nudi ambiciozan plan razvoja ove zemlje. Ja ću se osvrnuti samo na jedan dio, a on se tiče ekološke i energetske tranzicije koja je u ovom dokumentu predstavljena kao jedan od strateških ciljeva, a on neće biti ostvariv upravo bez tog ambicioznijeg stava i jasnije strategije njegova postizanja. Kaže se u Strategiji da je cilj osigurati pristupačnu, sigurnu i kvalitetnu opskrbu energijom koja će pridonijeti smanjivanju upotrebe fosilnih goriva, emisije stakleničkih plinova i ublažavanju rizika od klimatskih promjena. Postavlja se pitanja kako se to namjerava postići kada se najvažnija strateška poduzeća Republike Hrvatske bave upravo fosilnim izvorima energije i padaju na ispitima promicanja održivih odnosno održivih izvora energije odnosno promicanja energetske učinkovitosti i tranzicije? Ja ću tu spomenuti samo Janaf kao državno poduzeće koje služi za skladište fosilnog goriva za strane zemlje. Ono posluje sa ogromnim profitom koje na žalost ne ulaže u obnovljive izvore energije, nego dapače sumnja se da odnosno postoje osnovane sumnje u izvlačenju upravo tog profita odnosno novca za građenje dodatnih skladišnih kapaciteta upravo za naftu kao fosilno gorivo, a dok postojeći kapaciteti još nisu niti iskorišteni. Tek prije mjesec dana doduše Janaf je uložio u obnovljive izvore energije odnosno u solarnu fotonaponsku čeliju, elektranu za vlastite potrebe, a složit ćete se svi ovdje prisutni da je do danas mogao puno više. E to bi bilo pravo opredjeljenje ove države za energetsku tranziciju i smanjivanje stakleničkih plinova. S druge strane građani plaćaju poticaje za obnovljive izvore energije na svojim računima za struju i onda država to troši na čudnovat način, na način da dodjeljuje povlaštene uvjete velikim proizvođačima obnovljivih izvora energije, umjesto da tim istim građanima vrati upravo ono što su oni platili. Pa za primjer, nitko u državi ne razmišlja da je moguće uspostaviti tzv. kružno gospodarstvo, poštovati javni interes, interes građana Republike Hrvatske na način da se vraćanjem upravo tih nemate koji iznose otprilike oko 50-tak eura godišnje ako govorimo o jednoj klasičnoj obitelji koja baš i ne troši previše struje jer to ne može u ovoj državi, vrati taj dio koji je platila kao poticaj za obnovljive izvore energije u njihove džepove, dodatno potakne angažman štednje hrvatskih građana koji je u bankama jako velik i da ti isti građani primjerice postave fotonaponske solarne elektrane za pokrivanje vlastitih potreba za energijom čime se potiče proizvodnja fotonaponske opreme koju pak mogu proizvoditi hrvatska poduzeća. Nekada su tu istu fotonaponsku opremu proizvodila čak tri poduzeća u ovoj državi, a naravno upravo takvom proizvodnjom mogu se angažirati i hrvatski radnici. Postoje i svijetli primjeri u Europi gdje su se dio brodogradilišta odnosno dijelovi brodogradilišta preorijentirali upravo na proizvodnju ovakve opreme dok brodogradnja nije imala takve potrebe za angažmanom. Ovo je moj prijedlog.

Uvažena kolegice Ahmetović upotrijebili ste jednu zanimljivu riječ „participativnost“ na samom početku. Ja sam gledao jednu televizijsku emisiju prije nekoliko mjeseci kada je jedan gospodin viđeniji kadar HDZ-a poznat iz afere „Pola meni, pola tebi, pola njemu“ izjavio na komentar kako nema oporbe i drugih u izradi ove Strategije on je rekao da, citiram otprilike po sjećanju „da oporbi tu i nije mjesto jer ona i nije u poziciji vlasti“ Dakle, meni se čini da ovo ipak nije nacionalna strategija, nego jedna čisto HDZ-ova strategija. A privatno sam, pa i kao političar uvjeren da je u toj izradi trebalo sudjelovati i svako dijete koje je naučilo čitati i pisati jer se radi upravo o njihovoj budućnosti. Hvala lijepa. Pa opće je poznato da je Hrvatska demokratska zajednica, stranka koja smatra da vrijedi onaj postulat „Država to sam ja“ odnosno „Država to smo mi“ i mene ne čudi ovakva izjava člana te stranke da zapravo oporba nema što raditi u izradi Nacionalne razvojne strategije.

Mislim da itekako imaju. Mislim da su se itekako trebali uključiti i brojni drugi subjekti osim onih koje je gospodin Pavić u jutrošnjoj raspravi spominjao i mislim da je izrada ovakvog dokumenta zahtijevala puno, puno dulju pripremu. Dakle, debelo kasnimo čak i sada.

potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Da bi se postigli čak i ovako nedovoljno mjerljivo postavljeni ciljevi ove nacionalne strategije ona je trebala biti donesena prije više od 10 godina a ne sada. Nećemo mi ovim tempom za 9 godina doći do blagostanja kako bi potaklo naše iseljenike da se vrate nazad, a to blagostanje je u ovoj strategiji definirano oko 70% blagostanja kakvo je u EU. Neće oni desetci tisuća ljudi koji su proteklih godina iseljavali iz Slavonije u Irsku i gore sebi našli bolji život pohrliti nazad zato što će kod nas biti samo 25% gore. I kad već govorimo o Irskoj, oni su primjerice već 2002. godine počeli sa zakonima o zabrani korištenja jednokratne plastike. Hrvatski sabor je u prošlom sazivu takav prijedlog zakona odbio, da bismo se sada doveli u situaciju da nas EU skupa i sa ostalim članicama koje to još nemaju prisiljavaju na takve mjere. Zbog toga upravo sve ovo ostalo što po temi zelene tranzicije u ovoj strategiji piše zvuči utopijski. Kad nismo mogli jedan tako jednostavan potez napraviti prije dvije godine, a želimo uvjeriti građane da će se kroz 9 godina ostvariti svi ovi puno opsežniji ciljevi. Kamo sreće da se varam. U dijelovima strategije u kojima se govori o administrativnim rasterećenjima u poslovnom okruženju reći ću vam samo ovo: U Hrvatskoj trenutno da bi netko otvorio jednostavnu turističku agenciju među raznim tehničkim uvjetima koja mora zadovoljiti većina kojih nema nikakve realne svrhe oni moraju nužno u prostoru agencije imati faks uređaj.

O tome pak ni riječi u ovoj strategiji. Znate li kad je zadnji put ažurirana Nacionalna klasifikacija djelatnosti? 2007. godine. U njoj usput budi rečeno kad se već toliko priča o Baniji i Banovini stoji engleska riječ za kafić i to netočno napisana. Htjela bih se samo kratko osvrnuti na spomen razvoja bioraznolikosti, te napomenuti kako su ti ciljevi navedeni u ovoj strategiji u potpunoj suprotnosti Zakona o sjemenju kojeg čekamo da nam dođe ovdje na raspravu koji je upravo postavljen protiv te iste bioraznolikosti. I na kraju da se osvrnemo malo na ovu bajku o obrazovanju i znanosti. Piše u strategiji, citiram: Središnja točka razvojnih prioriteta u području znanosti i istraživanja bit će povećanje ulaganja radi stvaranja znanja, širenja ideja, inovacija i njihove uspješne komercijalizacije. Šteta što nam to nije bio cilj pretprošle godine kad se profesor Igor Štagljar za isti projekt oko istraživanja lijeka za rak pluća prijavio u Kanadi i u svojoj Hrvatskoj. Njegovoj je Hrvatskoj trebalo 16 mjeseci da mu odgovori odbijanjem. Uz to ću napomenuti da imamo i nekoliko znanstvenika koji su međunarodno prepoznatljivi po svom doprinosu znanosti i koji su članovi tuđih, ali ne i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i to ne zato što oni nisu htjeli, nego Hrvatska nije htjela njih. I onda očekujemo od Hrvatske znanstvene zajednice da nas ozbiljno shvati kad govorimo o potpori toj istoj zajednici. Spuštajući se na razine predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja još jednom citiram: „Razvijat će se cjelovita potpora djeci u učenju osobito onima sa poteškoćama i darovitima, radit će se na podizanju kvalifikacijskih standarda nastavnika uključujući unapređenje sustava stručnog usavršavanja, te nagrađivanje inovativnih kreativnih poduzetnih pothvata onih koji poučavaju i onih koji uče. Kad smo amandmanima tražili da upravo ovo konkretno se podupre proračunskim sredstvima odbili ste ama baš svaki takav amandman. Nema sustavnog poticanja nastavnika na kreativan rad i stručno usavršavanje za rad sa darovitom djecom. Nema kurikuluma za darovitu djecu. Nema obogaćivanja programa za darovitu djecu. Nema nagrađivanja djece s natprosječnim uspjesima, jer naime oni imaju samo medalje znanja, nemaju ni jednu sportsku. Ta djeca posreći li im se kroz van sustavnu potporu završit će kao i malo prije spomenuti znanstvenici unapređujući druge zemlje, a ne svoju. Zaboravljajući na one najdarovitije među njima cijela ova strategija i da je puno bolje osmišljena bila bi upitna. Hvala lijepo potpredsjedniče. Evo kolegica Glamuzina, ne bih se složio sa vama da radi ove nacionalne strategije se netko neće vratiti iz Irske u RH. Osobno sam svjedočio puno primjera gdje su se mlade obitelji vratile. Konkretno mogu reći u grad Vukovar zato što su dobile državni stan na korištenje po povlaštenim uvjetima, gdje je najam 2 kune 70 lipa po metru kvadratnom, odnosno za 50 kvadrata je 130 kuna mjesečno. Sa malom bebom su se vratili i rekli su da zahvaljujući tome su dobili preduvjet ostanka življenja u gradu Vukovaru. Isto tako i na drugim potpomognutim područjima. Prema tome, ako se ljudima pruže preduvjeti bez obzira što su možda trebali biti i ranije vjerujem da će se vratiti. To što je nekome osigurano lakše stanovanje ne znači da su to jedini uvjeti koji su ljudima potrebni da bi na nekom području funkcionirali.

Kolegice Glamuzina, kada ste spomenuli iseljavanje naših mladih iz Slavonije, ja konkretno dolazim iz Slavonije i znam da je taj trend i dalje u rastu. Malo je korona kriza taj dio usporila, ali kada se otvore ponovo granice u pravom smislu vjerojatno će egzodus naših mladih i obrazovanih jako, jako porasti. Što se tiče, kolega je sada spomenuo da su Vukovarci dobili stanove. To je prva stvar. A druga stvar što se tiče visokog obrazovanja.

Slažem se sa vama. Nekome tko radi kao ne znam ni ja pizza majstor to je već malkice teže. Apropo znanosti, pa i sada očito rađamo znanstvenike za svijet, a ne za Hrvatsku pa ne vidim zašto se taj trend ne bi nastavio. Po ovoj Strategiji ne vidim da će se to okrenuti u suprotnom smjeru.

Evo Nacionalna razvojna strategija čuli smo i danas od svih, a i znamo da je krovni sveobuhvatni dokument budućeg razvoja Republike Hrvatske s vrlo jasno postavljenim ciljevima za bolji i kvalitetniji život naših građana u sljedećih 10 godina od 4 osnovna razvojna cilja, definirana su izradi Strategije. Ovdje bih se posebno osvrnula na onaj koji se odnosi na ravnomjeran regionalni razvoj. Ovom razvojnom smjeru doprinosit će politike usmjerene na ostvarenje strateških ciljeva usmjerenih prema razvoju potpomognutih područja i područja sa razvojnom posebnostima, te jačanju regionalne konkurentnosti. Izražavam ovdje podršku činjenici da je upravo u okviru procesa izrade Nacionalne razvojne strategije istaknut i cilj onaj koji se odnosi na poticanje politika investicija koje će regijama omogućiti postizanje punog konkurentnog potencijala i ravnotežu u razvoju. S obzirom da sam otočanka i dolazim i živim na otoku i dolazim sa otoka jako mi je drago da je okviru tog cilja prepoznat i razvoj pametnih i održivih otoka. Ovdje su definirana ključna područja intervencije, pametna uprava, pametno upravljanje resursima, pametno gospodarstvo, pametna mobilnost, pametan okoliš, življenje, sigurni otoci, a glavni cilj je upravo održivi razvoj otoka. Temeljna svrha održivog otočnog razvoja je kontinuirano i održivo korištenje cjelokupnog otočnog potencijala u gospodarskom, tehnološkom, društvenom i svakom drugom smislu kako bi se zaštitila neprocjenjiva prirodna bogatstva naših otoka i odgovorno koristio njihov potencijal samo do one mjere koje ne ugrožava očuvan i osjetljiv otočni okoliš, a s druge strane osigurao gospodarski stabilan rast i kvalitetan život na otocima koji će svakako potaknuti demografski razvoj. Samo postizanje ovakvog balansa i postavljanjem održivog razvoja kao imperativa može se osigurati dugoročni boljitak za naše otoke i otočane. Među prioritete provedbe politike na području razvoja pametnih i održivih otoka istaknuto je kvalitetnije povezivanje otoka sa središtem ekonomskog dinamizma kao nezaobilazna pretpostavka održavanja i oživljavanja života, ali i bolje povezanosti otoka sa međunarodnim tržištima. Strukturnim promjenama otočnih gospodarstava ojačat će se sposobnost i otočni kapaciteti za provedbu inovativnih rješenja i odgovorit će se na ključne društvene izazove na području klimatskih promjena i zaštite okoliša, čiste energije i prometa te zdravlja i kvalitete života na otocima. Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem, borba protiv klimatskih promjena i sprječavanje rizika, održiv razvoj i strukturna preobrazba otočnog gospodarstva, pametna mobilnost i povezanost, razvoj, izgradnja podmorsko-kopnene svjetlovodne širokopojasne infrastrukture i pristupnih elektroničkih komunikacijskih mreža, poboljšanje kvaliteta života razvojem javne infrastrukture, podrška stanogradnje i razvoju javnih usluga sve su to izvrsno detektirani prioriteti za razvoj naših otoka kako bi se dodatno oživjela ta otočna gospodarstva, život na otocima. Naglasak je stavljen i na digitalno gospodarstvo, na turizam, na dostupnost javnih usluga svih otočanima obnovljive izvore energije, ribarstvo, proizvodnja i prehrana odnosno prerada prehrane.

Vrlo je važno da Nacionalna razvojna strategija izrađena na osnovi participativnog procesa u kojem je sudjelovao široki krug građana stručna javnost i svi društveno-relevantni partneri provedbom ove Strategije u idućih 10 godina zasigurno se može osigurati održiv i stabilan razvoj Hrvatske i bolja kvaliteta za naše građane. Gospodin potpredsjednik Škoro ima prvu repliku. Poštovana kolegice od svih floskula poput pametno ovo, pametno ono, održivo ovo, održivo ono meni je najdraža floskuletina, floskuletina svih floskula ravnomjeran regionalni razvoj. To bi značilo da su sve regije jednako razvijene, a nisu. To je recimo kao vlak koji krene, jedan krene iz Zagreba za Osijek u šest u jutro, a drugi krene recimo u deset. Jako teško će oni bez obzira na uvjete koji vladaju na našim prugama zajedno stići u Osijek. Dakle, mene samo zanima kako je predviđen taj ravnomjeran regionalni razvoj u Hrvatskoj, kada znamo da jedna Slavonija uistinu trenutno, a ne bi trebalo bit tako jako zaostaje recimo za jednom evo kod kolege potpredsjednika Radina za jednom Istrom. Evo to me zanima.

Pa upravo zato je naša Vlada uspješna i ovdje ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak koja upravo dolazi iz Slavonije, pa je onda prionula poslu. I kao što znate RH je izmijenila statističku kartu od vije regije i sad imamo četiri NUC dvije regije kako bi se upravo temeljem tih različitosti o kojima ste govorili i nejednakosti u razvijenosti upravo mogli omogućiti državne potpore jače gospodarstvenicima a upravo to govori i ova strategija da ona će pružiti jednake prilike za sve i za one manje razvijenije i one uspješno razvijene, ravnomjerno je. Hvala lijepa. Gospođa Ljubica Maksimčuk. Uvažena kolegice u vašoj raspravi najviše ste govorili o onom dijelu razvojne strategije koja se tiče Otoka odakle i dolazite. Istaknuli ste važnosti poticanja politike investicija koja će regijama omogućiti postizanje konkurentnosti i ravnotežu u razvoju. Uvažena kolegice Maksimčuk, pa ja sam uvijek optimista po prirodi a ovaj dokument zaista donosi ambiciozne ciljeve. Donosi ambiciozne ciljeve koje su sklad upravo sa aktualnim politikama EU, a posebno je to za RH zaista jedna sjajna, sjajna prilika. Ja bih kazala da je to i obaveza za sve nas ovdje da zajedničkim snagama u sinergiji sa državom, županijama, jedinicama lokalne samouprave sa privatnim kapitalom iskoristimo raspoloživa investicijska sredstva iz EU fondova i da zapravo svi ovdje zajedno doprinesemo ostvarenju vizije Hrvatske 2030. upravo ovog sjajnog ambicioznog dokumenta. Hvala lijepa. Poštovana zastupnice izuzetno mi je drago da ste se dotaknuli Otoka. Upravo iz tog razloga velika je kritika sa lijeve strane sabornice da je ovo samo prazna priča, da su to floskule, da to nije ništa. Upravo po pitanju otoka Hrvatska unutar operativnog programa konkurentnost kohezija ima pomoć koju daje Europska komisija putem JASPERS-a. Već sada znajući šta će ući u Nacionalnu razvojnu strategiju po pitanju otoka dali smo zadatak JASPERS-u da razvije tri pilot područja, pitanje zaštite okoliša u južnom dijelu Jadrana, pitanje povezanosti izgradnje trajekata na obnovljive izvore energije za srednjodalmatinske otoke i pitanje obnovljivih izvora pilot projekta. Prema tome, podloge imaju i stvar je ambiciozna, realna i bit će ostvariva iz buduće financijske perspektive tako da mi je jako drago da ste upravo Otoke izdvojili kao temu. Da, stvarno kazali ste dobro da ćemo s jedne strane zaštiti upravo ta neprocjenjiva prirodna bogatstva naših otoka i taj osjetljiv otočni okoliš. I vi ste radili na ovom dokumentu pa i vama čestitam uvaženi kolega. Svakako ovo je jedna sjajna prilika za otoke da povuku po prvi puta u ovoj novoj financijskoj perspektivi europska sredstva. Hvala lijepa. Poštovana kolegice, evo i ja sam potaknuta upravo spominjanjem otoka jer dolazim i sama iz takvih područja. Međutim, ono što valja reći i da li ste vi sa onim zakonskim prijedlozima koji su do sada bili poduzeti a radilo se o poticanju zapravo i otoka i brdsko-planinskih područja, da li su već postignuti određeni pomaci i što će ova strategija zapravo pridonijeti dodatno da se osigura ali kažem i brdsko-planinskim i ovim nerazvijenim područjima kvaliteta i koja kvaliteta koju zapravo svi priželjkujemo za cijelu našu državu? Da i do sada je i Vlada i ministarstvo vodilo računa o otocima i velika ulaganja su u otoke. Čuti ćemo to. Donijela je i nakon deset godina i novi Zakon o otocima koji je zapravo donio bolju među otočnu povezanost, a čuti ćemo to svakako iz izvještaja koji će biti na dnevnom redu uskoro u Hrvatskom saboru. Da, dobro ste kazali održivi, uključivi i inovativni otoci to je nešto što je budućnost. Digitalni otoci, odnosno digitalna pametna tehnologija to je budućnost hrvatskih otoka. U svakom slučaju ovaj dokument jasno ima cilj i kako to

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja ću početi sa nečim pozitivnim. Naime, pozitivnom je da raspravljamo o ovoj strategiji u Hrvatskom saboru. Pozitivno je da o tome što mislimo o toj strategiji mogu čuti naši sugrađani i zainteresirana javnost. Ono što pak nije dobro, nije dobro da o njoj raspravljamo tek sada. Ozbiljne države već odavno imaju svoje razvojne strategije. Imali smo priliku čuti da je to zbog pandemije pa smo radili novu, ali to jednostavno niti je istina, niti opravdanje. Ako se desila pandemija a je, iznenadila nas je postojeća strategija se lako modificira. Međutim, predugo smo čekali. Mislim da smo ovu raspravu trebali imati otprilike u siječnju ali prošle godine i da bi onda već bilo kasno, da bi napravili onaj drugi korak koji je još bitniji, koji je još važniji a to je operativno programiranje. Jer ova strategija je zapravo ako je usporedite sa nekim drugim strategijama, nacionalnim razvojnim strategijama drugih država još i prilično opširan dokument. Njoj nije zadaća zapravo ucrtavati sve mjere koje će se provoditi da bi se ciljevi postigli. To je zadaća operativnih programa. Ali programiranje je prilično netransparentan proces u kojem mi kao Sabor nećemo biti uključeni i zato se zapravo i bojim što ćemo iznjedriti u tom smislu. Ono što moram istaknuti a već jesam je briga kada govorimo o regionalnom razvoju i ujednačenom regionalnom razvoju. Naime, vladajućima su stalno puna usta Slavonije, Baranje i Srijema, istoka Hrvatske itd. itd.

I to se jedanput spominju samo u kontekstu toga da su među nerazvijenim regijama, zajedno sa svima ostalima. Nećete vjerovati u ovom dokumentu piše Banija, a ne Banovina. Irelevantno sada za ovu priču, ali zanimljivo je za podcrtati. Doduše, spominju se dosta potpomognuta područja, a na žalost cijeli istok Hrvatske ali i dobar dio drugih dijelova Hrvatske kao što je kolegica i pokazivala na karti jutros na žalost spada u potpomognuta područja zato što su demografski, gospodarski, socijalno potpuno devastirana. Bojim se da zakonodavni prijedlozi koje već imamo na dnevnom redu u Hrvatskom saboru neće doprinijeti tome da se te depopulizirane regije ponovo revitaliziraju. Jer primjerice, Zakon o sjemenu će sigurno dotući našu poljoprivredu, našu Slavoniju, naše proizvođače ako bude usvojeno u ovakvom obliku kakvoga Vlada predlaže. Što se tiče globalne prepoznatljivosti i jačanja međunarodnog položaja i uloge Hrvatske ja moram tu reći da prvo mi moramo sami znati što želimo. Znali smo do 2013., imali smo strateške ciljeve to je ulazak u NATO, da se osiguramo. Međutim, od tada mi se čini da glavinjamo. Glavinjamo jer ne vidimo jasno gdje se želimo, vidimo u EU, ne radimo dovoljno i ne koristimo alate koji su nam na raspolaganju kako bi ostvarili hrvatske interese. I samim time zapravo ne kapitaliziramo u onoj mjeri kojoj bi trebali naše članstvo u EU. Kaže također strategija da je jedan od strateških ciljeva ulazak Hrvatske u Schengenski prostor i euro područje. O Schengenu sad mogu pričati još deset minuta, to je politička odluka sada, pa ćemo vidjeti koliko naš premijer ima političkog utjecaja da izboksa naš ulazak u schengenski prostor. A euro područje će bit jako zanimljivo gledati iz perspektive pandemije, iz perspektive ogromnog pada BDP-a i kako će se i to odraziti na naš potencijalan ulazak u euro područje. Također ova strategija kaže da joj je cilj poticati i međunarodne investicije. Reći ću vam jednu stvar o investicijama koju sam čuo od međunarodnih investitora, a to je znate li što je ABC investicija odnosno ABC investicija? Bilo što osim Hrvatske. Zašto smo na takvom glasu?

Poštovani kolega Hajduković, s obzirom da ste spomenuli upravo investiranje u Republiku Hrvatsku, a svi smo svjesni da tamo gdje imamo i potpomognuta područja i gdje imamo pojavu da mladi ljudi iseljavaju, da ono najvažnije su upravo investicije i upravo radna mjesta. Da li recimo za Slavoniju iz koje i vi dolazite možemo ustvrditi da sve ono što se provlači kroz nju i u ovoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji, u ostalim dokumentima Vlade je dovoljno ambiciozno, je dovoljno progresivno. Da li ima dovoljno i porezne mehanike i ostalih investicijskih pokazatelja i poticaja koje trebamo imati da bi ona postala atraktivnija i da bi mladi ljudi ostajali živjeti u Slavoniji. Ili je jedino što imamo je urušavanje vjere u institucije kroz brojne korupcijske afere koje na žalost neke od njih nisu zaobišle ni vašu Slavoniju. Hvala lijepo. Kolega Jakšić, ne ova strategija nije ambiciozna u tom dijelu. Ne niti tzv. projekt Slavonija, PR projekt ove Vlade nije dovoljno ambiciozan u tom pogledu. Jer ljudi ne mogu jesti stanove, ne mogu jesti ceste, ne mogu jesti društvene domove niti to osigurava budućnost njihovoj djeci, niti će ta djeca živjeti od tih istih cesta, društvenih domova itd. Naravno da treba stvarati infrastrukturu i preduvjete za gospodarski razvoj, ali sve to ide presporo. I zašto nam investitori ne dolaze? Pa zato što nemaju povjerenja u institucije ove države, između ostaloga. Kada pitate poduzetnika, a jako ih puno uspješnih ima baš u Slavoniji iz IT sektora kako vam možemo pomoći. Kažu vam, samo nas nemojte dirati, samo nam nemojte pomagati. Pa to vam govori dovoljno o povjerenju koje oni imaju u institucije ove države, a koje bi trebale poticati i pomagati a ne srozavati i odmagati. Kolega Hajduković, s obzirom da se ovdje nekoliko puta čulo, ne samo danas nego i prije kako je SDP-ova Vlada ničim izazvana baš ovako postavila regije za svrhu vođenja statistike unutar Hrvatske, možete li molim vas vi pojasniti svima ovdje kako je došlo do ovakve podjele te objasniti kolegici koja je govorila prije vas čemu takva podjela služi s obzirom da je ona u svojoj NUT abrevijaciji preskočila ključno slovo koje i definira svrhu takve podjele. One u pravilu, znači ovisno o populaciji oni u pravilu prate već postojeću administrativnu podjelu određene države. Ali u pravilu, uz preporuke EUROSTAT-a se donose, dakle statističke regije naravno i uz odluku nacionalnih vlasti. Prema tome, NUC regije su izuzetno bitne, to se slažemo.

Pohvalno. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Hajduković, kad već govorite o nekakvim pozitivnim stvarima vezano za strategiju ja isto tako moram nešto reći pozitivno. Druge zemlje u okruženju su svoju strategiju donijele davno prije. Mi smo toliko inovativni, pa našu donosimo toliko kasno da smo uspjeli u nju uglaviti i posljedice corona krize. Toliko kasnimo ali smo inovativni što je pozitivno. Kada već spominjemo napore za ublažavanje krize i ona je navedena u toj strategiji možda se nameće pitanje da HDZ zna nešto što mi ne znamo kada će završiti corona kriza. Možda ovaj put završi pred izbore i to lokalne. Hvala kolegice. Slažem se da je strategija donesena prekasno baš zbog toga što glavni posao je tek pred nama. I dobro vremena ima naravno. Višegodišnji financijski okvir još nije usvojen, ratificiran u svim državama ali bilo bi puno bolje da imamo puno više vremena baviti se ovim stvarnim dijelom, a to je programiranje. Što se tiče corona virusa, da mogli smo postojeću strategiju, da smo je tada imali lako modificirati. Ali isto tako vam mogu reći kad će biti pobijeđen corona virus vjerojatno pred izbore kao što je bio i prošli put.

Hvala potpredsjedniče. Evo kolega Hajduković je dakle spomenuo brigu o potpomognutim područjima, a što apsolutno se slažem i podržavam. Na tragu toga smo i donijeli dva zakona, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima što je donijelo zbrinjavanje 4242 obitelji, odnosno 15000 osoba je zahvaljujući samo tim zakonima u proteklom mandatu ostalo tamo živjeti. Ono što mene muči, zašto 2016. kada sam došao u Državni ured za stambeno je 67 milijuna kuna ostalo nepotrošeno, dakle vraćeno u proračun. Time se moglo 450 obitelji zbrinuti kroz građevinski materijal, a naravno da stambeno zbrinjavanje nije jedino što će zadržati ljude na potpomognutim područjima.

Da kolega tu se slažemo, dakle stambeno zbrinjavanje neće zadržati ljude tamo ali je jedan od elemenata koji hoće. S druge strane što bi bilo zanimljivo pogledati je struktura zaposlenih ne samo u gradu Vukovaru, nego općenito. Koliko je zaposleno u javnom sektoru, koliko je u privatnom sektoru, koliko je u proizvodnji, koliko je u poljoprivredi itd. Na žalost, bojim se da ćemo doći do poraznih podataka, a to je da je većina zaposlenih u javnom sektoru a to su mjesta koja ne stvaraju dodanu vrijednost, koja ne generiraju nova radna mjesta osim, dobro u nekim slučajevima da kada je HDZ u pitanju. Koji neće stvoriti one druge preduvjete o kojima tu pričamo, a to je jedna zdrava gospodarska situacija u kojoj će različiti subjekti zapošljavati i time davati tu dodanu vrijednost koju trebamo da mlade zadržimo ne samo mlade nego sve ljude na potpomognutim područjima, a to je sigurna egzistencija. Predsjedavajući pozivam se na famozni članak 238. državni tajnik ne nosi masku.

Moram vam dat opomenu. To je jasno, jer u najmanju ruku zbog nenavođenja članaka. Gospođa Andreja Marić, izvolite. Jesam, hvala gospodine potpredsjedniče i uvaženi kolega. Dakle, vi ste povrijedili članak 236. hrvatskog Poslovnika. Kolegica Vučemilović je bila u pravu, pozvala se ako niste čuli, čak je i rekla pridjevom „na famozni članak 238.“ Dakle, pozvala se. Međutim, svi su čuli da se pozvala na članak. Dajem vam za pravo, ali međutim opomena ostaje jer je bila replika. Oprostite dajem točno izvan Poslovnika vam dajem još jedanput riječ. Samo malo skinite masku ili govorite jače da čujem. Izvolite. Hvala lijepa.

Ja sam ga promatrala nekoliko minuta, jedno pet dok je govorio kolega Hajduković nije imao masku. I zbog epidemioloških mjera, situacije corone i svega mislim da je moja primjedba bila primjerena. Bila je primjerena.

Ali dobro, povučemo. Kaje se i idemo dalje. Gospođa Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepa.

Molim vas prestanimo s tim maskama! Maske se moraju nositi! Gospođa Marić, izvolite. Poštovani kolega Hajdukoviću, vi dolazite iz Slavonije i najbolje znate koliko je stanovništvo otišlo, koliko je mladih otišlo i visoko obrazovanih, pa i zdravstvenih djelatnika Problemi formiranja primarnih timova za zdravstvenu zaštitu postoje već zapravo godinama. Isto tako i problem broja zdravstvenih djelatnika u manjim bolnicama tipa Vinkovci, tako da se postavlja pitanje ravnomjernosti regionalnog razvoja i dostupnosti zdravstvene zaštite osobito na područjima poput Slavonije. Podcrtavam ovo što ste rekli da se o svemu ovome trebalo razgovarati ranije. Ako ne prije, onda prošle godine kad se pandemija zahuktala.

Nosite maske, možete nekom spasiti život pogotovo kolegicama i kolegama koji nisu preboljeli coronu. Dakle, ima nas koji iz vlastitog iskustva možemo govoriti o tome. Dakle, što se tiče ovoga što ste rekli kolegice. Strateško razmišljanje izostaje u jako puno pogleda našeg života, tako i u zdravstvenom bez daljnjeg. Na žalost iz prve ruke sam vidio kako izgleda funkcioniranje zdravstvenog sustava u ovim teškim pandemijskim uvjetima. I zapravo da nemate entuzijazma i predanosti, samoprijekornosti djelatnika u tom istom zdravstvenom sustavu to bi se odavno sve urušilo pogotovo kao što ste rekli na područjima gdje već postoji manjka zdravstvenih djelatnika. A evo recimo dosta se spominjala migracija i imigracijske politike u ovoj raspravi. Znate li recimo da Hrvatska od 2015. nema Imigracijsku strategiju još uvijek, a sad je bitnija nego ikad. Iako meni i dalje nije jasno zašto vi ne morate nosit masku pred staklom, a ja moram nosit masku pred staklom. Ali nema veze, to su te nelogičnosti dok briše. Gospođa Romana Nikolić, izvolite.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Istaknuti kao konkurentnu, inovativnu, sigurnu zemlju prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlju očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. Bude bolja, uspješnija, uređenija država. Međutim, ovaj lijepo napisani esejski dokument koji nam je prezentiran ne nudi jasnu sliku niti daje naznake koji su ključni prioriteti Hrvatske koji će to i ostvariti. Cijena izrade strategije od 32 milijuna kuna je jedino što zapravo upada u oči, ali se ne zna tko stvarno stoji iza izrade tog dokumenta niti je jasno u što je zapravo utrošeno tih 32 milijuna kuna ugovorenih za savjetovanje sa Svjetskom bankom. Pa samo za usporedbu krajem kolovoza 2020. Objavljena je nova linija siromaštva koja iznosi 2710 kuna za samce. Više od 700 000 umirovljenika ima mirovinu manju od linije siromaštva, odnosno 70% mirovina je ispod linije siromaštva. Prema procjeni, svaka stranica ovog dokumenta koštala je oko 230 000 kuna. Mi ne želimo u ovoj raspravi stvoriti nikakve političke podjele, ali ovo nije rješenje a građani samo i žele rješenje za svoje probleme, žele bolji život za sebe i svoju djecu. Ovaj prijedlog to ne nudi, a to je i ono što zabrinjava.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Nikolić, spominjali ste i nejasnoće tko je napravio strategiju i koliko je ona koštala. Pa vas želim pitati imate li saznanja tko je radio i koliko su koštali slični dokumenti bilo u Hrvatskoj, bilo izvan Hrvatske koji se bave ovom tematikom. Hvala kolega Hajduković. Pa da, ako se usporedi ovaj dokument Vlade sa onim sporazumom koji je naša Vlada SDP-ova izradila 2014. godine vidjet će se koliko je zapravo taj naš dokument bio konkretniji, koji je bio detaljniji u smislu provedbenih mjera vezanih za prioritete Hrvatske i EU.

Zahvaljujem predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Pisati Strategiju razvoja u zemlji koja je 30 godina od osnutka 7 godina nakon ulaska u EU na dnu svih europskih rang lista koje mjere razvijenost države to bi trebao biti najteži, najambiciozniji, najvažniji zadatak odrediti viziju i cilj kojim bi država trebala težiti za 10 ili 20 godina, odrediti što je ono specifično drugačije, što je ono što nas čini posebnima u odnosu na druge zemlje. Dakle, u ovakvim uvjetima u kojima se danas Hrvatska nalazi istovremeno je i težak zadatak i izazov, ali čini se i lagan zadatak. Jer kad si na dnu što može biti vizija nego da ideš maknuti se s dna, je li od dna jedini put je prema gore. Kako bi to Nijemci napravili? Oni bi prethodni strateški dokument evaluirali u postevolution postupku, popisali što je izvršeno, što nije i onda bi ga nadogradili za idućih 10 godina.

Strategija RH na ovaj način je dakle jedna lijepa haljina ali obučena u staro i oronulo tijelo. Da smo na dnu pokazuje evo netko je spominjao malo prije potpomognuta područja, indeks razvijenosti dakle govori nam da je naših 12 županija i 304 jedinice lokalne samouprave trenutno definirano kao potpomognuta područja, a 4 slavonske županije dosežu tek trećinu razine razvijenosti EU. Strategija je dakle napisana kao mnogo puta do sada kao jedan alibi, alibi da bi se formalno mogli prijaviti na natječaje za novce europskih fondova. Loše napisana, puna floskula, parola, nerazumljiva, neambiciozna. Htjela sam reći da bi ovakvu strategiju mogla napisati bilo koja zemlja, međutim moram se ispraviti bilo koja moderna i ambiciozna zemlja ne bi izbacila ni predložila ovakav dokument. U dokumentu je vidljiva jedna sustavna greška. Naime, indikatori koji su postavljeni vežu se za vrijednosti EU iz 2019. godine ne uzimajući u obzir razvoj tih zemalja. Dakle, sebi smo zadali ciljeve da 2030. godine dosegnemo razinu koju je EU dosegla 2019. znači 2030. ako to i uhvatimo kasnit ćemo 11 godina već. Jednostavna, jasna, razumljiva, ambiciozna sa stvarnom željom da Hrvatska bude zemlja iz koje građani ne bježe nego joj se vraćaju. Hrvatska bude predvodnik razvoja umjetne inteligencije u Europi, zemlja sa najčišćim okolišem, sinonim za obnovljive izvore energije, nešto što će svaki građanin prihvatiti kao svoj cilj da 2030. makar budemo na pola tih ciljeva. Rezultati takve strategije bi bili da probudimo i poduzetni duh ove zemlje, da mladi ljudi više ne bježi, da nam se vrati puno onih građana koji su odselili ali da privučemo i recimo sto tisuća digitalnih nomada koji će vidjeti svoju priliku ovdje, dođu živjeti ovdje sa nama i dijeliti sa nama dobro i zlo. U strategiji ste zanemarili Split i Dalmaciju. Zanemarili ste i druga područja, ali evo sad ću samo Split i Dalmaciju spomenuti, jer kako se nekome kome se platilo više od 30 milijuna kuna za izradu ovog dokumenta može dogoditi da se nije sjetio da je Split najprometnija luka u Hrvatskoj, treća najprometnija luka na Mediteranu. Dakle, izostavljeno je iz strategije, ubačena u zadnji čas tek kad su se dale primjedbe. Strategija je najlošija tamo gdje bi trebala biti najbolja u znanosti i obrazovanju. Najnerealniji cilj svih vremena je da će biti povećanje ulaganja u znanost na tri posto BDP-a a o tome slušamo 15, 20 zadnjih godina a nismo niti do jedan dosegli. Sramota je da je Strategija obrazovanja uopće nije navedena na listi dokumenata. Ona je već godinama mrtva.

Poštovana kolegice Puljak, rekli ste u svom izlaganju da je ova strategija lijepa haljina na nekom starom, bolesnom, ružnom tijelu tako nekako ako sam dobro rekla. Hrvatska je država koja ima odlične predispozicije, ima sjajne ljude, pametne, dobro obrazovane.

Ali 30 godina ovakve vlasti dovelo je do toga da evo Europska komisija predviđa da će nas do 2030. Udio stanovništva starijeg od 65 godina 2050. godine će biti skoro 30%

Zahvaljujem se potpredsjedniče. Drage kolegice i kolege, jasno je da su sigurno naši stavovi oko sadržaja koji nudi ova strategija različiti s obzirom na naše političke pozicije i zapravo bi bilo dobro i normalno kad bi ovdje danas mogli razgovarati o političkim razlikama koje se odnose na sadržaj te strategije, ali ovo je prvi puta da ja sadržajno niti ne mogu razgovarati o strategiji. I moram reći da kao netko tko je se dugi niz godina bavio strateškim planiranjem i regionalnim razvojem ovu strategiju i ovaj dan nalazim po tužnim jer sam osvijestila da državni aparat naše zemlje ima manje kapacitete za strateško planiranje nego je imao 2006. godine. Znači suprotno onome što je premijer danas rekao i gospođa Bedeković nije ovo prvi strateški razvojni okvir opći i sveobuhvatni koji je Hrvatska ikad napravila. I tužno je da ljudi koji vode ovu zemlju ne znaju da smo i prije imali takav strateški okvir evo primjerice taj iz 2006. do 2013., radio ga je ZDURF, tadašnje tijelo Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU. Imali smo naime i to tijelo koje se je bavilo zapravo koordinacijom razvoja. I baš se zvao tako dokument i bio je opći i sveobuhvatan i uopće se nisam slagala s njegovim sadržajem, bio je neoliberalan i počivao je na principima koji su i tada već bili zastarjeli.

Dakle, šta još hoću reći, mi smo danas dobili dokument u kojem vidim iste ciljeve, iste prijedloge mjere koje vidimo od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Znači potpuno iste stvari kao što su fleksibilno tržište rada, obrazovanje koje služi potrebama tržišta rada, smanjenje uloge države u gospodarstvu i neshvatljivo mi je da nakon 30 godina neuspješnog koncepta privatizacije, podređivanja kulture i obrazovanja potrebama tržišta, kulturne baštine koja se sagledava isključivo kroz prizmu potreba turizma, prava radnika koja se podređuju navodnoj konkurentnosti. Još uvijek nismo sve dokaze shvatili da taj koncept ne funkcionira za većinu. Funkcionira za malu, malu manjinu. I ta manjina iznosi tu lovu iz Hrvatske nije da ju ostavlja ovdje. Dakle, ne vidimo da vodi stagnaciji zaposlenosti, prevalencije niže plaćenih radnih mjesta u strukturi gospodarstva, da pogoduje razvoju onih grana gospodarstva s nižom dodanom vrijednošću i nikakvoj konkurentnosti i nikakvoj produktivnosti jer jedina konkurentnost koju mi imamo mi ju temeljimo na izrabljivanju bilo ljudi, bilo raubanju resursa prirodnih, bez ikakve dodane vrijednosti. Dakle, 30 godina te i takve strategije nas je dovelo do toga da smo gotovo po svim pokazateljima i to znamo jer stalno to ovdje ponavljamo na dnu EU i nismo se pomakli, nismo se pomakli niti od 2014. od kad dobivamo ta sredstva iz EU. Nismo se pomakli jer da u ovo što mi imamo i u ovakav koncept razvoja ulijete 50 milijardi EUR-a one će proći u podzemne vode jer se ne može ovakvim konceptom razvoja koji se temelji na ovome što sam rekla plus isključivo na ideji da će nas netko drugi financirati temeljiti ono što nama treba, a to je konkretna, dubinska promjena odnosa i prema ljudima i prema ekonomiji i prema društvu. Što se tiče zelenog plana zaista sam očekivala više, dakle imamo 2 cilja ekološka i energetska tranzicija i samodostatnost u hranu i razvoj biogospodarstva. Dakle, prvo upada u oči da se zovemo sami sebe predvodnicima transformacije, zelene transformacije a postavili smo si 10% manji cilj od cilja EU u pogledu smanjenja stakleničkih emisija. Drugo, nema spomena ekološke ili organske poljoprivredne kamoli da smo si zadali koliki udio njen želimo imati, nema spomena nisko ugljičnog brodarstva gdje bi zaista mogli napraviti iskorak. Dakle, nismo detektirali ključne, razvojne grane do 2030 [[Upadica: Vrijeme.]] i vi kažete da je to dobar dokument.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, nacionalna razvojna strategija najznačajniji je dokument Vlade RH na prelazu 21. stoljeća u 20.-to stoljeće da parafraziram našeg velikog suvremenog pjesnika. Svi dijelovi u kojima se strategija dotiče kulture izrazito su generički po svom karakteru i što ukazuje na temeljni problem, a to je potpuni nedostatak vizije o kojoj govori premijer kako je kultura upravo u vrhu vizije. Nije istina, pogledajte, provjerite to uopće nije istina. Spominje se na nekom mjestu kultura i ništa više. To je nedostatak kažem vizije i nedostatak svijesti o relevantnosti kulture u suvremenom svijetu, u suvremenom društvu. Način na koji je pristupljeno ovom području može se dapače okarakterizirati ciničnim, nipodaštavačkim, redukcionističkim i instrumentalnim spram područja kulture stoga smatramo da je barem u ovom dijelu, strategija ali u potpunosti neprihvatljiva. I ovaj dio strategije svakako treba izraditi nanovo. Strategija nema ali nikakvu razvoju viziju u polju kulture koliko god vi nama svi zajedno docirali i držali predavanja o strateškoj razini i o operativnoj razini jer mi to naravno ne razumijemo, a ljudi su radili, ljudi su stručnjaci, ljudi rade strateško planiranje prije nego što su došli ovdje, to im je posao. Strategija ne polazi od objektivne procjene stanja, problema, prilika, niti postavlja ikakve ciljeve. Kultura i mediji stavljeni su okvir isključivo ekonomskog razvoja iako se poziva na važnost tih istih, mislim i kulture i medija za demokratski razvoj, za kreativnost oko čega ćemo se naravno složiti ali o tome ne govori. Ne srazmjerno više pažnje posvećeno je kulturnim i kreativnim industrijama, daleko više nego ostatku kulturnog sektora, a taj ostatak kulturnog sektora ima veći ukupni učinak na zapošljavanje, na ekonomiju, na inovaciju i na međunarodnu razmjenu. Eto, slijedom svega navedenoga može se zaključiti da je ponuđeni dokument u aspektu kulture nerazvojan, bez vizije, bez jasnih konkretnih smjernica djelovanja te paušalan spram mnogih aspekata polja i može se zaključiti da zapravo marginalizira da doprinosi daljnjoj marginalizaciji kulture. Kultura nije postavljena u širem smislu kao sfera u kojoj društvo artikulira viziju svoje budućnosti, u kojoj se odvija antagonizam i dijalog društvenih različitosti. Kultura je zahvaljujući djelovanju prethodnih vlasti na običnog čovjeka svedena zapravo uglavnom na sferu nacionalističke identifikacije s jedne strane ili dokolice i potrošnje s druge strane istodobno za umjetnike, za stvaratelje. Kultura je svedena na sferu nesigurnog rada u neadekvatnim prostorima i neadekvatnim produkcijskim uvjetima i na životarenje. Eto, u tom pogledu nakon pobrojanih svih ovih nedostataka smatramo da je potrebno odbaciti ovaj dokument iz prostog razloga što ne zadovoljava niti elementarne norme svoje forme.

Hvala i provjetravanje sabornice do 18 sati i 10 minuta, izvolite.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, danas je pred nama Prijedlog nacionalne razvojne strategije. U svojoj raspravi osvrnut ću se na nekoliko područja. Ono što je ključno za opstanak Hrvatske uopće to je pitanje demografije. Projekcija EU je da ćemo 2030.g. biti na 3,8 milijuna stanovnika. Usporedno s tim povećava se broj ljudi starijih od 65.g. za 5% Paralelno s tim predviđa se i smanjenje udjela radno aktivnog stanovništva za pola milijuna, pa sad se ja pitam što vlada radi svo ovo vrijeme? Demografska politika postoji, ali vidim da nije prioritet. Kada sam g. Plenkovića pitala kada će delimitirati rodiljne naknade za drugih 6 mjeseci, on mi je slavodobitno odgovorio da je naknada povećana sa 4.000 na 5.000 kuna, zamislite povećana je naknada. To gospodo nije dovoljno. Delimitiranje rodiljnih naknada uvaženi g. Plenković obećavao je u svoja dva predizborna programa ili kako bi u narodu rekli „obećanje ludom radovanje“ Dalje, potičete kupnju stanova uz subvenciju, a niste uspjeli našim mladima osigurati ono osnovno, a to je stalno radno mjesto i kreditna sposobnost. Treća stvar, kažete da ćete ulagati u visoko obrazovanje. Bravo! Da li to znači da će i poslijediplomski specijalistički studiji koji više od jednog desetljeća nisu prepoznati na tržištu rada, to i postati? Moram vas podsjetiti da je to stupanj obrazovanja ispod doktorata, da ispod doktorata. Danas se izvodi na više od 270 studija, a za koje ministarstvo daje redovno dozvole, ali isto to ministarstvo nije si dalo truda da taj studij bude i prepoznat. Tisuće ljudi su očito prevareni. To je skupo obrazovanje, a ljudi nemaju pravo na dodatak na plaću. Kolektivni ugovori još uvijek prepoznaju samo doktore znanosti i magistre znanosti. Pa gospodo titulu magistra znanosti ne može se steći više od jednog desetljeća. Eto koliko kasnite sa visokim obrazovanjem, a cilj vam je da 2030. dosegnemo razinu prosjeka EU. Stvarno ste na pravom putu da to postignete samo kasnite više od jednog desetljeća. Dalje, 9 od 14 županija u kontinentalnom dijelu Hrvatske bilježi pad broja stanovnika od 10 do 20% Županija koja je ogledni primjer zaostalosti po razvijenosti je nažalost moja Virovitičko-podravska županija. To se vidi i u razvojnoj strategiji. Sramota! U 2017.g. BDP po stanovniku u Zagrebu je iznosio 20.850 EUR-a, a moja Virovitičko-podravska je bila na 6.445 EUR-a po stanovniku. Eto gospodo to je slijepo crijevo Hrvatske. Najbrža autocesta nam je na 70 km, prometna izoliranost je napravila svoje. Vi pričate o razvijenoj i perspektivnoj Hrvatskoj, pa onda vas moram napomenuti da je i ova moja Virovitičko-podravska županija dio RH.

Čak je i Slovenija svoju strategiju donijela 2017. svojom pameću, ali mi nismo Slovenija, mi nismo zemlje iz okruženja, mi smo očito bogati, bahati, pa se razbacujemo milijunima kad nam naša pamet nije ni potrebna, ni dovoljna.

Naravno prije svega država mora stvoriti sigurnu klimu i jednakost da bi ublažila negativne demografske trendove. Rodiljne naknade nisu zadovoljavajuće, dječji doplatak daleko je od izjednačavanja s doplacima u zemljama, ostalim zemljama EU koje zapravo postižu pozitivne stope prirodnog prirasta. Također vidjeli smo i u samom nacrtu razvojne strategije da su žene još uvijek u Hrvatskoj manje plaćene od muškaraca i evo recite mi što vi mislite koliko će zapravo ova strategija sama po sebi pridonijeti rješavanju ovih problema? Ne očekujem od strategije apsolutno ništa i ona ništa riješiti neće. Što se tiče rodiljnih naknada, rodiljne naknade su nešto što je g. Plenković dva puta obećavao u svom predizbornom programu i svaki put kad pričamo o tome, svaki put udaramo pljusku svakoj majci koja rodi dijete i idućih 6 mjeseci padne na 4 ili 5.000 kuna, toliko o rodiljnim naknadama. A što se tiče dječjeg doplatka, da neke druge zemlje imaju uređenije taj sustav dječjeg doplatka i zato i jesu daleko, daleko ispred nas. A što se tiče nejednakosti u plaćama između muškaraca i žena moram vam samo reći jednu stvar, imam jedan podatak prosječno u Hrvatskoj godišnje muškarac zaradi 13.572 kune više od žene za jedno radno mjesto na kojem trebaju biti isto plaćeni.

Građani vjerojatno ovo prate koje zanima i moraju znati da na 100-tinjak stranica u koje je uloženo 30 miliona kuna ne spominje se središte drugi grad Dalmacije to je Split. Ne spominje se Splitsko-dalmatinska županija osim nakon što je su date primjedbe onda je se spomenuo malo Split, a što se tiče Splitsko-dalmatinske županije i Dalmacije vrlo malo se spominje. Mi smo se osobno ovdje naslušali ove Vlade, poglavito mi iz tih krajeva, obećanja prije 3 godine gdje su rekli da će napraviti, da će uložiti 3 milijarde kuna u ovome proteklom razdoblju.

Sve šta piše u njoj, svi ćemo se mi složiti, to je deklaratorno, međutim ruralna područja su opet zaboravljena.

Lipo je u strategiji slušat ovdje o poljoprivredi. Trenutno u Hrvatskoj 0,5%, 0,5% poljoprivrednoga zemljišta je navodnjeno, a premijer je najavio da će duplo navodniti što znači samo 1%

Znači mi nismo ambiciozni. Mi umjesto da potičemo selo, seljaka te 2/3 RH šta mi radimo, šaljete u proceduru predstavniče Vlade Zakon o zabrani autohtonog sjemena na tržištu. Pa koga vi varate ovdje, hrvatski narod? I s pravo se bune OPG-ovi i ostale udruge sa sela, to je kraj hrvatskog sela. Umjesto da u strategiji to bude naš potencijal, a ne pogodovanje ne znam kojim industrijama i GMO proizvođačima od Monsanta do ostalih. Što se tiče poljoprivrede, to mora biti samodostatnost, to vidimo u ovoj krizi koji je problem. Od Slavonije do moje Zagore, to je ključni problem. Što se tiče održivog razvoja, maloprije sam rekao Cetina rijeka, bistra, pitka u nju se slijeva kanalizacija. Tko je kriv? Da li je vodovod Sinjski, da, da li su Hrvatske vode, da, da li je ministar okoliša, da, jer svi su oni unutar projektnoga toga tima za aglomeraciju Sinj. A ministar Pavić sad saborski zastupnik je obećavao milione, milijarde ka i Plenković u predizborno vrijeme u Zagori. Pa evo dajte 150 miliona da zaštitimo Cetinu jer javno ste uništili, nema se napajati odakle grad Split, za svake kiše zamućena je voda i opasna za piće. Pa zaštitimo naš biser Krku, zaštitimo našu Cetinu, Zrmanju, a ovdje Cetina teče fekalne vode ravno kroz Sinjsko polje umjesto navodnjavanja fekalne vode odlaze u rijeku Cetinu. I to su problemi koji su ovdje opisani u strategiji, ja nemam ništa protiv, međutim šta je u stvarnosti, ništa. Poništavate javne nabave svjesni da će graditeljstvo sad u porastu, tj. potrebna, potreban je veći za radnicima u građevini i da će poskupljivat cijena, a to ministar kao da ne razumije. Međutim, evo nakon mog govora danas pozvale su me Hrvatske vode na sastanak direktor i nadam se da ćemo riješiti ovaj problem čiste rijeke Cetine. Možemo govoriti i o gospodarenju otpadom, nemojte samo ono što je radio ministar Ćorić da prevozite iz Vrgorca smeće u Sinj dok Lećevica nit je krenula, pare su potrošili i to je štetan projekt koji ne štiti vode. Znači mi imamo mogućnosti, strategiju je najlakše napisati, napisali smo to ko dokumentacija i strategija, al da smo toliko para uložili u poljoprivredu koliko je strategija napisano bili bi najrazvijeniji na svitu. Znači mi naše potencijale nismo uključili da pišu ovo, znači i to ste platiti kod zna koga [[Upadica: Vrijeme.]] i tko zna za čije škude. Hvala lijepa. Ostanite, ostanite. Poštovani gospodine Bulj, moje pitanje upućeno vezano za ovu strategiju koju smo danas imali prilike slušati cijeli dan, predsjednik Vrhovnog suda dok je bio ovdje i davao je svoje mišljenje vezano za izvještaj Vrhovnog suda uspio je izreći da pravosuđe ne koči poduzetništvo i gospodarstvo i da je to obična mantra. Vi ste bili dosta kritički kada je on bio ovdje prisutan, pa evo koje je vaše mišljenje i da li vi smatrate da je pravosuđe dobro obrađeno u ovoj nacionalnoj strategiji i da li je ono vidljivo, dakle gdje ćemo mi biti sa pravosuđem 2030. godine? Pa najveći problem razvoja hrvatskog gospodarstva, konkurentnosti, sigurnosti gospodarstva, poduzetnika za otvaranje radnih mjesta, a uostalom i ulaganja u radna mjesta je 5 stvari jasno rekao kao pravosuđe, pravosuđe, pravosuđe, pravosuđe i pravosuđe i tada sam predsjedniku Vrhovnog suda Đuri Sessi rekao da je u pravosuđu u Hrvatskoj najbitnija kesa. Kesa je najbitnija. Kesa. Znači, dakle dok god bude bitno u hrvatskom pravosuđu bitnija kesa od pravde, prava, zakona, Ustava i onoga sveg što smo mi donijeli dotle će biti nepovjerenje u pravosuđe. Pravosuđe mora biti neovisno i to je pitanje. U nas državni odvjetnik drži tiskovnu konferenciju sa premijerom.

Poštovani kolega Bulj, analiza stanja je zapravo polazište za definiranje bilo kakvog problema, a onda samim time zapravo i samih alata i načina oporavaka. Strateški cilj broj 12. Nacionalne strategije navodi kako je u mnogim slučajevima temeljni uzrok nerazvijenosti i depopulacije zapravo izravno povezan sa ratnim stradanjima i visinom štete nastale u Domovinskom ratu. E sad, moja Imotska krajina dala je nešto više od 240 imotskih sinova koji su dali život za stvaranje ove države i riječ je o području koje nije bilo pogođeno samim ratom, a onda samim time ni štetom koja bi eventualno mogla proizići iz tog. Više od 2500 ljudi je ostalo bez posla zbog opljačkanih i devastiranih pogona Trimota, Agrokoka, Napredak i da ne nabrajam, a strategija kad je u pitanju Dalmatinska zagora nije obuhvaćena kvalitetom zapravo analitičnom polaznom točkom [[Upadica Radin: Vrijeme.]] Što mislite o tom? Da, Imoćani su bili hrabri ka i moji Sinjani od Dubrovnika do Vukovara, iz svih krajeva ljudi su branili slobodu na zajedništvu tada ne pitajući se ni tko su sinovi partizana, ni tko su sinovi ustaša, bili u HOS-u, bili u Hrvatskoj vojsci, bili u policiji ili bili u Hrvatskom vijeću obrane. I štete koje je nanio velikosrpski okupatori, četnici trebala je ova hrvatska Vlada i sve prethodne najprije naplatiti ratnu štetu od Srbije, od agresora a ne im se klanjati i uvlačiti i prozivati najistaknutije postrojbe i sinove u Domovinskome ratu. Hrvatska mora uvjetovati Srbiji bilo kakve razgovore prema EU da plati ratnu štetu koju su zločinci zajedno sa njihovim predsjednikom četnikom Vučićem napravili Hrvatskoj.

Evo u ovih pet minuta cijeli dan gotovo danas evo raspravljamo o prijedlogu Nacionalne razvojne strategije RH. Ja ću pokušati dati neko svoje viđenje kratko koliko vrijeme bude dozvoljavalo i osvrnuti se na neke teze. Dakle, prije svega doista ovo je, danas raspravljamo o prvom sveobuhvatnom strateškom dokumentu od stjecanja neovisnosti RH koji je evo izrađen na pragu 4 desetljeća hrvatske samostalnosti. I dosta je važno uzeti u obzir kontekst, odnosno izazove sa kojima se susreće svijet i sa kojima se Hrvatska susreće u vremenu u kom živim i izazove. Ja čak nosim dvije evo, ali hvala vam lijepa. Dakle i važno je uzeti u obzir izazove koji će obilježiti desetljeće koje je pred nama a to je prije svega digitalizacija, onda jednako tako važni demografski izazovi, jednako važne klimatske promjene a onda na kraju svega toga još i pandemija virusa covid-19 koja je izazvala globalnu zdravstvenu ugrozu, a što se tiče Hrvatske najveću ne samo zdravstvenu nego općenito krizu od Domovinskog rata na ovamo i na to sve skupa još potresi proljetni u Zagrebu i ovaj nedavni na području gradova Siska, Petrinje i Gline. I doista, potrebno je promišljati o kontekstu u kome se ova strategija dovršava, a radi se već neko vrijeme. I naravno uzeti u obzir njenu osnovnu svrhu, a to je odrediti dugoročne razvojne smjerove i dugoročne strateške ciljeve Hrvatske u sljedećih 10 godina. Jednako tako ne manje važno utvrditi smjernice i utvrditi prioritete za, dakle korištenje europskih sredstava. To je ujedno i podloga za korištenje europskih sredstava. I ja doista mislim da je ovo jedan ambiciozan i realan dokument koji je nastao na nizu analitičkih podloga izrađen uz korištenje primjerene metodologije bez pretenzija za voluminoznošću, a s naglaskom na jasnošću, s naglaskom na jezgrovitost i ono što je po meni osobito važno s jasnom opredijeljenošću za ulaganje u ljude. I time ova Vlada samo nastavlja sve one aktivnosti koje su poduzimane tijekom ovog, a i prošlog mandata a vezani su za ulaganja u ljude. Dakle, jedan kontinuitet ne samo povećanja plaća, povećanja mirovine, svih onih socijalnih naknada i svega onoga, porezne politike i svega onoga što je učinjeno u mandatu ove Vlade. Tijekom rasprava provlačile su se teze da je ova strategija trebala biti napravljena prije deset godina, da je trebala napravljena biti puno ranije, ja se slažem s tim, trebala je. Neko je od kolegica i kolega rekao da je vrijeme bilo prije 10, čini mi se kolegica Glamuzina ako, tako je. Da, trebalo je. Po vama, po meni, po svima nama da složit ćemo se bilo je vrijeme prije 10.g. 2011. taman je tada bio na vlasti dakle vaša politička opcija, dakle i ja se sjećam da je to, dakle 2011. kad je mogla biti donesena strategija umjesto strategije bio predstavljen Plan 21. 2011.g. sa 21 poglavljem. U vrijeme predstavljanja plana i stupanja ove opcije na vlast broj zaposlenih je bio 302.000, nakon silaska s vlasti 355.000 nezaposlenih. Broj zaposlenih radnika po umirovljeniku iznosio je 1,2, nakon odlaska ove opcije s vlasti 1,1. O BDP-u, o ostalim pokazateljima ja ovdje neću govoriti. Ja ću samo govoriti o tome kome je hrvatski narod dao svoje povjerenje, govorit ću o opciji koja je prvi puta nakon osamostaljivanja Hrvatske izradila ovaj strateški dokument, koncizan, jezgrovit, ambiciozan, ali po meni realan.

Gđa. Puljak.

Evo iskoristit ću priliku, pa ću vas upitati odnosno komentirati, dakle svi se ja mislim ovdje slažemo sa željom izraženom u ovom dokumentu za efikasnom javnom upravom. Međutim, evo koliko god se trudili nigdje u ovom dokumentu nismo našli reformu lokalne samouprave odnosno teritorijalni preustroj. Spominjali ste i Plan 21, to se i tamo spominjalo, HDZ u svojim predizbornim programima, često o tome govori i g. Karamarko i ministri iz ove vlade. Međutim, evo u strategiji do 2030.g. nigdje spomena i smanjivanja broja od 556 gradova i općina i broja županija. Kako smo vidjeli i u analizi stanja kaže se da je veliki broj tih gradova su i općina potpomognuta područja, čak 12 županija od 20, dakle što mislite o tome? Da, kao što sam vam rekla, dakle… Kao što sam rekla, ovaj dokument je sačinjen od 4, dakle čini ga, temelji se na 4 razvojna smjera, 13 strateških ciljeva i s pripadajućim prioritetima. Jedan od, od strateških ciljeva unutar prvog razvojnog smjera je učinkovito djelotvorno pravosuđe i javna uprava. Dakle, ovaj dokument je podloga za izradu sektorskih dokumenata. Ovo je strateški dokument na temelju kojega se izrađuju sektorski dokumenti u različitim sektorima, a između ostaloga i u sektoru javne uprave, a naravno nakon toga i reforma dakle javne uprave o kojoj ste govorili. Kolegice Bedeković, kad ste me već spomenuli, kad već tjeramo mak na konac, rekla sam prije više od 10.g., dakle u trenutku kad je vaš bivši premijer završavao u zatvoru ako ćemo se tako razgovarat. Pa onda kad je SDP došao na vlast malo je bilo potrebnije gasit požar, pa tek onda počet sadit novu šumu. To nastranu, imali ste i protekli mandat, tvrdite da ste bolji, pa pokažite da ste bolji, pa napravite to na vrijeme ako već tako razgovaramo i da još jednom ponovimo rezultate izbora. Da, HDZ je pobijedio, svi smo vam čestitali, na vlasti ste. Da bude svima jasno, od ukupnog broja hrvatskih glasača dobili ste 16%, nije to baš neka plebiscitarna podrška. Najveći broj hrvatskih glasača je ostao kući i to je na sramotu svima nama skupa. Pa ja bih ovo shvatila više kao vaš komentar nego kao bilo kakvo pitanje. Al ću samo komentirat, samo ste rekli dobro učinite to, za razliku od vas mi ćemo učiniti. Dakle, Nacionalna razvojna strategija će biti donesena i po njoj će se dalje postupati. Žao mi je što mi niste postavili konkretno pitanje, pa vam evo ne mogu odgovoriti… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Sve je u redu. Pa evo prvo komentar, kad bi se nacionalne strategije zbilja implementirale u Hrvatskoj onda bi vi, a i vaš premijer danas znali da je bilo nekih strateških razvojnih okvira i prije ovog i da ovo sigurno nije prvi. Al pošto je to ionako irelevantno tako će se neki od vaših kolega 2031. upitat ili reći da je to prva strategija na kojoj se radi. Međutim, imam jedno drugo pitanje. Dakle, podloge koje smo platili Svjetskoj banci 32 milijuna kuna one su napravljene, napravljene su manje-više korektno kaj se moglo očekivati, daleko da su preplaćene to se mora reći s obzirom da se radi o kompilaciji podataka i preporuka. Međutim ono što je meni zanimljivo da na stranicama strategije 20, 30 su te podloge objavljene na engleskom jeziku i zaista molim da mi objasnite kak je moguće da u 32 miliona nije stalo se odvojiti 100.000 recimo za da se te podloge prevedu na hrvatski jezik nego se objavljuju na engleskom jeziku tako da jedan značajan dio naših građana [[Upadica: Hvala.]] ih ne može pročitati niti razumjeti. Gledajte što se tiče onog vašeg prvog komentara o dakle prethodnom strateškom dokumentu, dokument o kom vi govorite nije dugoročni strateški dokument on je izrađen za razdoblje ako se ja dobro sjećam, ako se ne varam od 2006. do negdje 2013. godine, dakle ne radi se o dugoročnom nego o kratkoročnom strateškom dokumentu i u tom smislu ne mogu se složiti s vama da ovo nije prvi sveobuhvatan strateški dokument od nastajanja, od stjecanja neovisnosti RH i ako ćete to usporediti, a možete i negdje vjerojatno naći i taj bivši dokument vidjet ćete da on nije toliko sveobuhvatan i da ne obuhvaća sva područja kao ovaj, ali na stranu kao što ste i sami rekli, dakle na stranu to nije to sad više tema, važno je da pred sobom imam nacrt, imamo svi zajedno dakle prijedlog nacionalne razvojne strategije.

Hvala lijepo. Poštovana kolegice Bedeković rekli ste da nacionalnom strategijom određujemo i prioritete za korištenje europskih sredstava i tu ste posebno podcrtali ulaganja u ljude. Ja bi se priključila jer ulaganjem u ljude u biti ulažemo u konkurentno i inovativno gospodarstvo, u globalnu prepoznatljivost, sa ljudima možemo dobiti učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javnu upravu, to je ulaganje u zdrav, aktivni i kvalitetni život, u razvoj održivog turizma. Znamo da je čovjek upravo ključ uspjeha svih ovih djelatnosti. Međutim, ne smijemo zaboraviti da trebamo posebnu pažnju obratiti zaštiti okoliša, našeg mora, voda, šuma, tla. Tako da kad se govori o korištenju europskih sredstava ja bih uz ljude stavila akcent i na zaštitu okoliša. Hvala lijepa, hvala vam kolegice evo na ovoj opservaciji vašoj, naravno da je uz zaštitu, uz ulaganje u ljude zaštita okoliša jedan od bitnih prioriteta ove Vlade i sada i u buduće i zato sam na početku svoje rasprave rekla i naglasila da jedan od bitnih izazova koji će obilježiti ovo desetljeće koje je pred nama i koje će obuhvatiti primjenu ove strategije između ostaloga su i klimatske promjene, a to je dakle ulaganje u okoliš, dakle održivi razvoj kao jedan važan, važan momenat o kojeme svi, o kome dakle problem, izazov s kojim se susreće cijeli svijet na globalnoj razini pa tako i Hrvatska i dakako da o toj, toj problematici treba posvetiti dužnu pozornost. Poštovana kolegice govorili ste o ovom dokumentu, mene zanima da li će on kao takav biti dobra podloga za daljnje programiranje da bi sva ona sredstava koja su, koja smo evo, koja smo zapravo dobili odnosno prava na tim sredstvima od preko 24 milijarde EUR-a mogli zaista kvalitetno upotrijebiti za ono što nam je potrebno da bi razvili naše društvo. Hvala lijepa. Naravno, ja sam naglasila, a i evo ne samo ja nego i u svim, gotovo u svim raspravama do sada, ovaj dokument je dakle podloga za izradu sektorskih dokumenata najmanje 16 i jednako tako podloga za povlačenje europskih sredstava. Ponavljam nama je na raspolaganju trenutno nešto više od 24 milijarde EUR-a plus sredstava za prostore pogođene potresom. I ovo je upravo znači podloga da izbjegnemo činjenje pogrešaka koje su činjene u početku dakle u vrijeme vlade o kojoj sam govorila kada smo doživjeli jedan ja bih rekla debakl u području poljoprivrede, imali posla s OLAF-om i naravno doživjeli zapravo jednu veliku neugodnost prije svega zbog nepostojanja strateškog okvira, dokumenata, a onda i zbog uvjetno rečeno nesposobnosti. Hvala. Uvažena kolegice u vašoj raspravi ste se dotaknuli i demografske revitalizacije i boljeg položaja obitelji. Svjesni negativnih demografskih trendova naravno danas smo se svi toga dotaknuli, ali to je jedan od najvećih izazova suvremene Hrvatske. Vidimo iz ove razvojne strategije da se nastavljaju postojeći, ali se oblikuju i nove demografske mjere koje su naravno ovaj usmjerene na poboljšanje položaja obitelji, djece i mladih. Naravno da demografska politika nije izolirana od drugih politika, učinci se samo mogu očekivati u sinergiji sa drugim politikama, posebice sa gospodarskom politikom koje će stvarati bolje uvjete i naravno brži rast. A jednako tako demografski oporavak preduvjet je boljeg i bržeg gospodarskog rasta. Zasigurno da ćemo primjenom svih ovih mjera koje vidimo u nacionalnoj strategiji ubrzati i poboljšati [[Upadica: Hvala.]] vraćanje mladih naravno i obitelji sa malom djecom u one ruralne, u ona ruralna područja [[Upadica: Hvala lijepa.]] a jednako tako i onih deficitarnih zanimanja [[Upadica: Vrijeme.]] oprostite. Pa dakle negativni demografski trendovi nisu problem s kojim se susreće samo Hrvatska nego nažalost i gotovo većina europskih zemalja i upravo ova Vlada je pitanje demografije stavila u vrh svojih prioriteta i pitanjem demografije se počela ozbiljno baviti. Osnovno Vijeće za demografsku revitalizaciju, primjena demografskih mjera od samih početaka rada ove Vlade, dakle govorim o Vladi u prošlom mandatu, dakle ovi prioriteti koji su naznačeni ovdje u strategiji su nastavak svih onih mjera koje hrvatska Vlada već radi, od rodiljnih, roditeljskih naknada, dječjeg doplatka, postizanje ravnoteže između obiteljskog i privatnog života itd. da ih ne nabrajam. Dakle, sve su to mjere koje će svoj učinak pokazati dugoročno.

Poštovane kolegice, poštovane kolege. Moram priznati da neke stvari ne razumijem. Premijer nas je danas ujutro pozvao na konsenzus, velika većina oporbe se trudi da skrene pozornost na stvari koje nisu dobre u tom dokumentu, a sada nas vi uvjeravate da mi pričamo gluposti i da sve što je unutra piše dobro.

Snimka stanja podrazumijeva trenutno stanje, a ne povijesno stanje. I bilo bi dobro da sad neko sluša da čuje što govorim jer se odnosi na njegovu raspravu. Htio sam govoriti o problemima koji su u tom dokumentu, prvenstveno što se tiče IT strategije odnosno područja IT-a i IT sektora. Pričao sam o tome već na gospodarstvu danas i nije se desilo ništa, do nikakvih promjena nije došlo u sabornicu da se nešto mijenja u dokumentu iako su primjedbe stvarno došli i od strane Udruge IT-evaca, došli su od strane ljudi koji se bave tim poslom i ljudi su uočili da ti problemi postoje, nitko na to ne reagira, a želite da donesemo to konsenzusom. Kako? Želimo stvarno imati zdravu i dobru raspravu pa dajte da onda primijenimo to što trebamo promijeniti i promijenimo u samom dokumentu. U dijelu IT-a, IT se spominje samo na jednom mjestu i to u dijelu da će se ulagati u informatičko-komunikacijsku infrastrukturu, ali se o razvoju IT sektora ne govori ništa. Digitalizacija se spominje gotovo u svim područjima, što znači da j IT studija zapravo nigdje.

Smatramo da bi se trebalo definirati točno polazne točke i nakon toga da mjerimo što smo postigli u tom dijelu. Želimo digitalizaciju cijelog gospodarstva, želimo napraviti tranziciju, a nemamo prave mjere, nemamo prave KPI, to moramo promijeniti. Ako govorimo o digitalizaciji pojedinog sektora gospodarstva, razvidno je da će se lakše i brže provoditi digitalizacija u većim i financijski moćnim poslovnim subjektima i postavlja se pitanje što će napraviti sa malim i srednjim poduzetnicima. Da li će im biti na raspolaganju konzultanti, da li će im biti na raspolaganju usluge ljudi koji poznaju problematiku i da li će moći i oni plaćati sredstva na isti način kao i veliki i moćni financijski poslovni subjekti? U tom dijelu mislim da bismo se trebali pozvati i u pomoć pozvati ljude iz naših udruga, znači tu je HGK, Udruga IT-evaca koji stvarno znaju što se dešava u Hrvatskoj, što se dešava u okruženju i mogli bismo zapravo pomoći u izradi kvalitetnijeg dokumenta. Isto tako ne smije se izgubiti iz vida da će se jedino uključivanjem svih sektora u digitalizaciju moći napraviti tranzicija na nove tehnologije koje će rezultirati novim proizvodima i uslugama kao i novim načinima nuđenja odnosno kupnje tih proizvoda. I napominjem, ovdje bi se trebalo govoriti ne samo o uvođenju e-poslovanja u poduzeća, već se mora govoriti o uvođenju informacijskih tehnologija i u COR procese poduzeća što je preduvjet za tranziciju. Između ostaloga u dokumentu se uočava i nedorečenost i nepovezanost definiranih ciljeva za pojedina područja što se vidi i u činjenici da predlagači jesu s jedne strane prepoznali neke trendove u IT-u kao što su recimo Big Date koji je stvarno star pojam, ali s druge strane nisu prepoznali druge značajne trendove kao što su npr. FaceDate, SmartDate i uopće ih ne spominju. Istovremeno za područja koja su spomenuli predviđaju upotrebu, predviđaju obrade, predviđaju uvođenje i korištenje, ali ne predviđaju školovanje stručnjaka koji će te podatke obrađivati npr. big data inženjer, big data analitičar itd., itd., iako na našim sveučilištima i veleučilištima takvih smjerova uopće nema, postoji nešto na dva učilišta na Algebri kao tečaj i na RIT-u. Hvala potpredsjedniče Sabora. g. Paviću u svojem ste izlaganju spomenuli da bi u svim prioritetnim područjima trebao postojati i cilj i pokazatelj ostvarenja cilja u svakom pojedinom području te da se kod ocjene digitalne tranzicije društva i gospodarstva predlagači oslanjaju na DESI i smatrate da to nije dobro. Zašto mislite da to nije dobro i da li imate vi svoj neki prijedlog za ocjenu rezultata za strateški cilj? Naime predlagači se kao što sam rekao u svom izlaganju pozivaju na DESI i cilj je zapravo da postignemo ili dostignemo prosjek EU. Evo da vas pitam, evo sve tu zajedno što se dešava ukoliko u EU uđu recimo tri članice koje imaju jako niski indeks i prosjek padne. Mi želimo dostići prosjek. Što ukoliko je taj prosjek niži od našeg trenutnog sadašnjeg indeksa? Znači ne trebamo uopće ništa raditi? Znači cilj je, postaje malo smiješno, to nije dobro.

Hvala predsjedavajući, poštovana ministrice, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ključni dokument se nalazi pred nama, kažemo općenit bez jasnih definicija i nekakvih naznaka realizacije samih parametara koji su postavljeni za razdoblje do 2030. godine pod postavkom vjerujem evo kako će akcijski planovi biti oni zapravo koji će definirati alate realizacije po kojima ćemo zapravo vidjeti i samu kvalitetu i strateški cilj spomenute strategije. I evo, daj dragi Bože da vidimo i njenu svrsishodnost 2030. godine. Ono čega bih se ja dotaknuo jesu zapravo ruralna područja. Zapravo svima nama je više-manje jasno da je država bogata onoliko koliko je bogato naravno selo. No u Hrvatskoj najveći i najbogatiji dio u prihodovnom smislu ne dolazi niti sa sela, a na žalost ne dolazi niti iz grada, nego dolazi iz iseljenje Hrvatske od doznaka raseljenih Hrvata. Ironično ali prvotno smo se raselili, a sada od raseljenih ljudi živimo. Pa već godinama život u hrvatskom selu rekli bismo mi u mom Imotskom „unde“ E sad što je to „unde“ volio bih da svatko od vas istraži i razmislite i da odgovor. Raseljenost ruralnih područja i definiranje razloga raseljenja treba biti ključno polazište u definiranju same strategije. Ima tu poprilično puno primjera, no ja bih vam rekao sljedeće. Konkretno zadnjih par godina sva novorođenčad, svi mali Imoćani i Imoćanke koji su rođeni u rodnom listu za njihovo mjesto rođenja stoji dionica auto-puta Zagvozd – Dugopolje obzirom da je Imotsko rodilište kao takvo zatvoreno. Nešto slično se događa i sa sudom u Imotskom, pa dalje naravno da i ne nabrajam. Hrvatsko selo počevši od dalmatinske žilave naše Dalmatinske zagore do ravne nam Slavonije nije kvalitetno razvijeno i ni približno nije na razini onog standarda kojeg imaju svi oni koji žive u urbanim sredinama. Prvenstveno tu mislim osim prometne infrastrukture jednako je i na području svih društvenih sadržaja. Zapravo nečinjenje i grijeh propusta svih vlada u zadnjih trideset godina rezultiralo je jednim oblikom snažne depopulacije spomenutih područja, te svojevrsnom gospodarskom devastacijom svih onih pogona koji su kao takvi postojali. Ruku na srce, država smo u kojoj nitko za ništa nije kriv. Nitko nije kriv što su se pljačkom obogatili oni koji su svim tim pogonima upravljali, te opustošili živote i budućnost svih ljudi u najgorim godinama života i ostavili ih skupa sa njihovim nadama na početku stečajnog postupka. Strategija u kontekstu strateškog cilja broj 5. Zapravo kao ključnu točku definira zdrav život, a istovremeno jasno ne definira ono najnužnije, a to su parametri kvalitete prije svega hrane i vode u Hrvatskoj, a s druge strane analitička polaznost spomenutog cilja nije a trebala bi biti prije svega zapravo broj oboljelih od kancerogenih bolesti i s druge strane uzroka istih, te multipliciranim brojem neplodnih parova u RH kao jednim od možebitnih razloga. Konkretni potezi se mogu povući ima ih bezbroj. Ukoliko se osvrnemo na Francusku vidjet ćemo subvencioniranje života na selu kroz električnu energiju i ostale komunalije. Posebnu subvenciju za pokretanje obiteljskih gospodarstava, subvenciju putnih nekakvih troškova za one koji rade u gradovima udaljenima do 150 km od ruralnoga područja. Sve ovo su mjere koje bi ukoliko se inkorporiraju obzirom da već nisu inkorporirane u samoj strategiji vjerujem da će biti inkorporirane jednim dijelom u akcijskim planovima koji će proizići iz ove Nacionalne strategije. One bi trebale rezultirati povratom i iživljavanjem hrvatskoga sela. Uz ovo što sam naveo mogao bih nastaviti nabrajati cijeli niz ostalih mjera koje je uveo netko drugi. Međutim, zaključit ću umjesto ponosnoga i bogatog života hrvatsko selo je dobilo borbu za koru kruha. Vjerujem kako će ova Nacionalna strategija i svi akcijski planovi koji trebaju proizići iz ove strategije dovesti našu Hrvatsku, naša sela i gradove [[Upadica Radin: Vrijeme.]] u stanje koje neće biti „unde“ Svi iz vašeg kluba pa ćete moći nastaviti raspravu. Prvo je gospodin Miro Bulj.

Međutim, ne spominje se ni Split, ni Dalmatinska zagora, ni Imotski, ni Sinj, ni Knin. Jedino ga spominju u predizbornim obećanjima di obećaju milijarde. Zbog toga su oni ugasili rodilišta, zbog toga se ne čuje plač dice, ali je isto tako sramotno da ta ista hrvatska vlada prije 3.g. u Splitu je obećala infrastrukturne projekte za zaleđe za Dalmatinsku zagoru, kao što je spoj Imotskoga Zagvozd-Imotski ceste, kao što je spoj Sinja sa Splitom također, Vrgorac tunel Ravča-Drvenik, Knin spoj na i Drniša na autoput od toga do sada od obećanih 2 milijarde kuna u Splitu [[Upadica: Fala]] znate koliko je ostvareno kolega Kujundžiću, nula kuna, ništa, nula. Poštovani kolega Bulj, na sve ovo što ste izrekli ja bih nadodao zapravo nešto više od 65.000 ljudi u cijeloj Dalmaciji koji su zbog zakonske pljačke stečajnih postupaka upućeni kući u najgorim godinama. Spomenuo sam podatak za moju imotsku krajinu, vi vrlo dobro znate naravno i podatke za sami Sinj ukoliko uzmemo u obzir „Cetinku“, „Dalmatinku“ itd., itd. Ukoliko pričamo o ovoj nacionalnoj strategiji ja i dalje vjerujem i evo prije svega Bogu dragome, a onda i hrvatskome mozgu da ćemo iz ove strategije pokušati izvući barem nešto dobro kroz akcijske planove. Ukoliko ova strategija bude slična onoj koja je obuhvatila obrazovanje 2016.g. mislim da će biti samo mrtvo slovo na papiru, pa evo toplo se nadam da ćemo 2030.g. svi baštiniti i konzumirati i živiti u jednoj puno boljoj i jednoj puno pravednijoj i poštenijoj Hrvatskoj. Poštovani kolega Kujundžić, 2018.g. IPSOS je napravio jednu anketu u našem iseljeništvu i ono što su našli u svom nalazu jest da su naveli da je upravo korupcija i ovi skandali koje imamo prilike svjedočit ovih dana da su glavni razlog iseljavanja iz naše Hrvatske i da to nisu ekonomski razlozi. Kako komentirate ovaj ekonomski model koji se dogodio u Hrvatskoj da su upravo takvi skandali i protjerali naše mlade, evo naše godište jel, koji sad žive u inozemstvu u dijaspori, a onda ti isti mladi odnosno i ljudi koji žive van Hrvatske šalju doznake u Hrvatsku koje je otprilike nekakvih 6% BDP-a koliko je bio i ekonomski rast? Kako komentirate takvu jednu nacionalnu strategiju ekonomsku u kojoj se zbog skandala afera korupcije naši mladi istjeruju van, a onda isti ti mladi još iz iseljeništva financiraju rast gospodarstva u Hrvatskoj, ovdje u matici? Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovani kolega Troskot, dakle istina je da u posljednjih 30.g. mi malte ne na dnevnoj bazi svjedočimo o razno raznim aferama. Jednako tako je i istina da unutar tih afera postoje i pojedinci koji su kao individue zapravo sudjelovali u određenom obliku da li pljačke, da li bilo kakvog oblika svega ovoga što ste vi naveli je manje važno. Međutim, ono što je važno da to ne prestaje, s istom praksom se nastavlja i danas, a na kraju krajeva kad podvučemo gledajmo realno ljudi su odabrali ovakvu politiku, ljudi ovakvoj politici vjeruju, na nama je evo nastojat je učinit čestitom i poštenom. Ono što je nužno jest izmjena kompletnog sustava.

Poštovani kolega Kujundžiću, govorili ste o različitim modelima kako zapravo ljude zadržati u Dalmatinskoj zagori, u Lici, u Slavoniji, u što se može ulagati, što napraviti. Ne znam jeste upoznati s činjenicom da npr. evo sve naše županije, Splitsko-dalmatinska županija npr. daje godišnje oko 400.000 kuna čak i više ja mislim Splitsko-dalmatinska županija kao pomoć za ogrjev našim socijalno ugroženim obiteljima. Zašto se nije išlo u smjeru instaliranja mikrosolara tim socijalno ugroženim obiteljima da imaju znači mogućnost biti energetski neovisni, a ne svake godine iz županijskog proračuna izdvajati sredstva? Mi smo predlagali i zakon takav, gurali smo to, na kraju su nešto od toga prihvatili, al očito da nema nikakve vizije u kojem smjeru ići, kako ljude učiniti energetski neovisnima i kako ih zadržati na tim područjima. Prije svega primatelji socijalne pomoći nažalost u našoj Hrvatskoj primaju socijalnu pomoć između ostaloga i pomoć u ogrjevu, a da evo ja osobno znam xy njih dolazeći s tog područja da nisu niti S od socijale, dakle to je prva stvar koju bismo trebali zakonodavno regulirati i stavit je u jedne okvire onoga što je pravedno i pošteno i što bi zapravo svima nama bilo prihvatljivo. A što se tiče odgovora na drugo pitanje, ako je meni cilj u mom životu moju svakodnevnicu učiniti kvalitetnijom od one koju sam živio jučer onda ću zasigurno naći sredstva i alat kako to postići.

Čujemo se?

Govorite o poljoprivredi i o hrvatskom selu pa ću vas pitati za sljedeći primjer. Vidim u ovoj strategiji kako se zagovara jačanje citiram „samodostatnost u proizvodnji hrane razvojem bio gospodarstva te očuvanje i obnovu eko sustava i bio raznolikosti“, to zvuči divno u teoriji u strategiji, ali što se događa u praksi, oni istovremeno daju zakonske prijedloge koji onemogućavaju proizvodnju vlastitog sjemena koje je najčešće ekološko čime će se uništiti ekološka proizvodnja, a naglasak će biti na uvoznom sjemenu kojeg sada uvozimo 900 tona godišnje protiv čega se opravdano bune brojni naši OPG-ovi.

Kolega Raspudiću, ukoliko pričamo o samoj poljoprivredi ona je čini mi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji na nešto više od 79.000 hektara prostora koji je zarastao u nisko raslinje, prema tome pričamo o turizmu ključna grana koja bi trebala pratiti turizam jest poljoprivreda, kvaliteta hrane, eko uzgoj. Problematika je šarolike prirode od samog komasacijskoga dijela do navodnjavanja polja unutar naravno same Dalmatinske zagore ili diljem Lijepe naše. Ono na što bih se ja osvrnuo i izbjegao pitanje vezano za teoriju i praksu, a smatram ključnim pitanjem dakle osobno sam 11 godina u braku, klince nemam, poznajem jedno šest svojih prijatelja koji imaju sličan ili isti problem, dakle problem kvalitete hrane, problem kvalitete zraka, problem kvalitete vode unutar RH ne znam iz kojeg razloga nekome nije u cilju regulirati jer baštinimo svi ovo što baštinimo.

Nadam se da se ne ljutite zbog maske, pravila su pravila, red je red, jel tako.

Mi često govorimo u Domovinskom pokretu da je države malo previše kod nas i da bi trebalo ipak biti je manje jer regulira i što treba i što ne treba, pa i ova strategija isto tako ističe kako je prisutnost države u gospodarstvu značajna i poradit će se na poboljšanju produktivnosti. S druge strane vidimo to nekakvo političko kadroviranje i onda to ostavlja prostora za sumnju kako će se nešto tu pozitivno desiti i ta konstatacija o poboljšanju produktivnosti postaje pomalo tragikomična. Navodi se dalje u toj našoj strategiji da administracija na lokalnoj razini nema dovoljno kapaciteta. Što to znači? Hoćemo još ljudi zaposliti u jedinicama lokalne samouprave i pitanje je trebali ih još kad znamo da ih je i onako previše u ovom prevelikom broju jedinica lokalne samouprave? Zatim se navodi kako je tehnološka sofisticiranost izvoza ostala niska, tako jedna lijepa sintagma koja u biti govori onako kolokvijalno bi se reklo, male su plaće pa je naš izvozni proizvod konkurentan. Nakon toga opet navodi se kako smo mi previše ovisni o turizmu, naše gospodarstvo ovisi o turizmu to je nešto što smo čuli barem par milijuna puta jer kod nas je rentirski model doveden do savršenstva, pomaka nema i vidimo da i dalje nekako više se oslanjamo na izvoz usluga nego na izvoz roba mada je on daleko bolji, izdržljiviji se pokazao i u ovoj korona krizi. Ova strategija se dotakla demografskih trendova i izazova, predviđa se smanjenje broja stanovnika na 3,4 milijuna do 2050., europske strategije kažu da će nas biti 2070. 3 milijuna stanovnika. Povećava se udio stanovnika kako onih starijih od 65, ali isto tako i ovih starijih od 80 godina. Pa kaže strategija, to će se riješiti povratkom ljudi, privlačenjem poduzetnika, radnika i talenata te demografskom obnovom što jako lijepo zvuči, ali pitanje je zašto već zadnjih deset godina ne radimo na tome jer zadnji je tren da preokrenemo te demografske trendove. A to se može, to su pokazale i Poljska i Irska, znači jednom pametnom politikom se ti negativni demografski trendovi mogu preokrenuti, ali treba najprije imati političke volje za to. Osim toga upravo područja koja bilježe izrazito negativne demografske trendove isto tako su među najsiromašnijima poput Slavonije i Baranje odakle ja dolazim pa je tako BDP po glavi stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji 9.000 eura, a u Zagrebu 20.000 eura što je posljedica u biti prevelike centralizacije koja je dovela do tih ogromnih neravnoteža. Borba protiv korupcije na pola stranice, jačanje međunarodnog položaja na nekoliko stranica, to isto govori zorno o prioritetima. Dio koji se odnosi na strateški cilj 10, održiva mobilnost vrlo interesantan jel u segmentu koji se odnosi na željeznice i prometnu infrastrukturu kao da je pisao netko tko se nikada vlakom nije u Hrvatskoj vozio pa tako brzi vlak iz Osijeka za Zagreb na dionici do naselja Koška vozi 60 km/h, a nedavno se i vlak neposredno prije Našica zapalio. Naši su vlakovi spori, nesigurni i krajnje nepouzdani, da smo u Japanu vjerojatno nijednog strojovođe ne bi bilo već nakon mjesec dana. Na svu sreću u našoj kulturi kašnjenje i nije baš neki problem.

I ne bi bilo loše da smo imali jedan kratki osvrt što nam je donijela strategija za prethodno razdoblje do 2020.

Poštovana kolegice Vučemilović, analizirajući ovu strategiju i njen ekonomski dio gdje ste vi puno stručniji od mene primijetio sam jednu stvar na koju bih volio da se malo osvrnete, a to je nedostatak jedne bitne komponente. Govori se do 2030. o gospodarskom rastu. Međutim, nama nedostaje radne snage. I strategija nigdje ne navodi odakle ćemo dovesti tu radnu snagu. Imamo li neko strateško promišljanje hoćemo li uvoziti tu radnu snagu gledajući kao gastarbajtere koji će onda otići ili kao ljude koji će se tu doseliti, kako će se integrirati, kakva su iskustva Zapadne Europe, odakle ćemo uvoziti tu radnu snagu, hoće li se voditi računa o mogućoj lakšoj integraciji iz određenih kulturnih krugova ili iz nekih drugih itd. Čini mi se da je sva ova priča o ekonomskom rastu manjkava bez ovog segmenta radne snage o kojem nema ni riječi. Pa kako gledate na to? Hvala lijepa kolega Raspudiću. Jako dobro ste detektirali problem. Ne samo da Hrvatska bilježi izuzetno negativne demografske trendove, nego nam određene analize koje EUROSTAT radi pokazuju da mi nismo atraktivna zemlja ni za migrante, ni za migracije tako da ne možemo očekivati pozitivan saldo ni iz migracija, a ni na žalost iz prirodnog prirasta što nas dovodi u vrlo nepovoljan položaj i još više stavlja pod upitnik te djelatnosti na koje se stavlja stalno naglasak kao što su turizam za koji i sada nema dovoljno radne snage ili građevinarstvo gdje bez uvozne radne snage oni jednostavno ne mogu funkcionirati kada je nekakav normalan obim poslova ako ne računamo 2020. godinu kada zbog corona krize i te djelatnosti bilježile poglavito turizam negativne trendove. Toga nema ovdje.

Poštovana doktorice Vučemilović, rekli ste na samom početku da evo previše je države u svemu. Ovdje je 13 strateških ciljeva u ovoj strategiji. Kaže: „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom.“ Država se petlja u sve. Strateški proizvodi naše države su i pekmez i čokolino i puno toga što jednostavno državu ne bi trebalo zanimati. Kako vi u dvije minute ako je to moguće ili minutu koliko imate možete prokomentirati odnos ove strategije posebice prema upravljanju državnom imovinom? Pa hvala lijepa na pitanju. Vidjeli smo iz izvješća o ispunjenju državnog proračuna da država loše upravlja sa svojom imovinom, zato što su prihodi od te imovine na vrlo niskoj razini. Država nije dobar gospodar, a i te strateške tvrtke bira na jedan čudan način pa onda čokolino i vegeta su strateški proizvodi, a recimo zanemari se jedan Imunološki zavod koji bi itekako bio važan u ovakvoj situaciji. Vidimo da Slovenci koji su zadržali, oni već razvijaju proizvodnju cjepiva i rade na tome a naš Imunološki bez ogromnih ulaganja je jednostavno tu gdje je, ne možemo očekivati nekakve pomake. I u strategiji stoji da je država manjinski, ima svoj manjinski udio u velikom broju poduzeća, a to vam ide obično tako da se raspiše natječaj, nitko se ne javi i onda evo ispunjena je ta nekakva tehnikalija ali nema prave političke volje da se toga riješi, pa da se ponudi nekakvo radničko dioničarstvo ili nešto slično.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnikom, cijenjene kolegice i kolege. Evo već je puno sati. Siguran sam da ćemo danas ostati jako dugo u ovoj sabornici. Kažu da ima 77 prijavljenih rasprava pojedinačnih na ovu temu što znači da je veliki interes. O tome sam govorio u jednoj svojoj replici prije nekog vremena upravo danas, jer nisu uključeni svi oni čimbenici, bitni čimbenici koji bi trebali biti uključeni kada je u pitanju ovako važan dokument. I mi bi trebali ovo donijeti konsenzusom. To je nacionalna strategija naše države, Hrvatske države. To je nacionalna strategija koja osigurava budućnost sviju nas i naše djece. To je ono čemu mi trebamo težiti kada je u pitanju ovakav dokument. Međutim, to se nije dogodilo niti u raspravi, niti u pripremi i samim tim vidi se koliko smo podijeljeni i koliko u stvari ova strategija ne čini ono što bi trebala činiti, trasirati put naše zemlje u idućih skromnih 10 godina. Bilo bi normalno da govorimo o nekakvoj strategiji koja će nas trasirati u daleko dužem razdoblju, pa onda i s lijeva i s desna svatko će činiti što može da bi realizirali ciljeve koje ćemo si postaviti. Ja ću govoriti možda mrvicu drugačije zbog toga što dobar dio svih naših zakona i inicijativa na neki način kiksa u provedbi. Ključ svega dame i gospodo je u stvari Izborni zakon koji je mijenjan u nekoliko navrata, a rezultat je da građani biraju liste. O tome se u ovoj strategiji ne govori. I zapravo zbog tog načina glasovanja građani ne znaju tko je njihov zastupnik u Saboru. Kako skupna lista ne može odgovarati nikome, tako ni zastupnici u Saboru ne odgovaraju nikome osim eventualno predsjedniku stranke koji ih je stavio na listu. Dakle, u temeljima našeg demokratskog sustava mi smo onemogućili ključnu odrednicu vrijednosnog sustava, a to je odgovornost. Odgovornosti nema jer kad bi zastupnici odgovarali biračkom tijelu onda bi morala i Vlada morala odgovarati saboru, onda bi ministri odgovarali Vladi, onda bi u krajnjoj liniji i uprave državnih tvrtki odgovarale tamo gdje bi trebale odgovarati. A bez odgovornosti ne funkcionira ni jedan sustav pa tako nažalost ni ovaj naš. Ono što želim reći da je znakovito da su nakon Ivice Račana vođenje vlada u Hrvatskoj preuzeli ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova i u toj činjenici sadržane su važne implikacije. Naime, gospodarstvo nije fokus, nije bilo zadnjih 15 godina i mi imamo situaciju da aktualni premijer pravi i ovaj dokument i govori u javnosti tako kao da se vlast nikada promijeniti neće. Dapače on garantira mašući kao i ja sada prstom da do te promijene neće doći. To je samo na dva načina moguće, ali neću sad s ove govornice lamentirati na tu temu. Dakle, nas vode ljudi koji su formatirani u diplomaciji i nisu nikada bili jednoga dana u realnom sektoru, niti razumiju kako funkcionira ekonomija, ekonomski sustav jer nisu nikada nikoga zaposlili, otpustili, proizveli, prodali, naplatili, platili poreze, skupljali lovu da bi platili radnike početkom mjeseca. Stoga ne čudi da u proteklih 15 godina nismo stvorili uvjete za rast, razvoj, zapošljavanje, zadržavanje mladih ljudi jer premijeri nisu razumjeli ili možda ih to nije jednostavno zanimalo. Veliki propust je učinjen jer je fokus stavljen svojevremeno na članstvo u EU, a ne na prilike koje to članstvo pruža. Nacionalna strategija mora vratiti povjerenje u sustav i vratiti nadu u bolju budućnost za nas i našu djecu. Povjerenje se stječe izborom ljudi i to ljudi s kredibilitetom, a nada proizlazi iz hrabre nacionalne vizije i jasnoće oko ostvarenja takve vizije. Dodatno za pokretanje društva iznimno je važno definirati i promovirati sustav vrijednosti. Dok god u Hrvatskoj postoji sustav vrijednosti da prijatelji i rodbina slave kad netko ode u lažnu mirovinu ili dobije drugu neutemeljenu državnu pogodnost do tada mi imamo nažalost društvo koje je bolesno, a država bi i ovom nacionalnom strategijom i svim našim naporima posebice zajedničkim u ovom saboru trebala postati naša i trebala bi biti vraćena narodu. Evo ja imam toliko. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani potpredsjedniče vi ste se dotakli jedne interesantne teme, a to je društveno-politički okvir, to zna svaki student da je također jedan od važnih čimbenika kada se govori o gospodarstvu. Naime, upravo zbog i tog dijela, a poglavito zbog našeg pravosuđa i stanja u pravosuđu Hrvatska je među državama koje nisu interesantne investitorima i zbog toga investitori zaobilaze Hrvatsku, a nije da ih nema. I govorilo se kad uđemo u EU mi ćemo biti poželjni, ali zašto onda recimo evo Srbija koja nije u EU privlači daleko više stranih investicija nego što ih privlači Hrvatska trenutno. Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice Vučemilović kada bih ja znao odgovor na to pitanje ja bi vjerojatno dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. Naime, to je paradoks hrvatske politike, to je paradoks činjenice da mi živimo u jednoj zemlji koja je uistinu Bogom dana. Mi živimo u zemlji koja ima pretpostavke da bude konkurentnija od svog okruženja, mi živimo u zemlji koja je bila konkurentnija ne samo od svog okruženja nego i u širem području ali su nas prestigle i Rumunjska i Bugarska i Slovačka i Češka. Dakle, prestigle su nas sve one zemlje koje su nam nekada mogle samo puhati za vrat. Ja sam neki dan govorio o toj zarobljenoj dubokoj državi gdje sam u stvari elaborirao činjenicu da je neovisan odabir sudaca i državno odvjetništvo ključ cijeloga problema.

Poštovani gospodine Škoro, evo u ovoj tzv. strategiji nacionalnoj nigdje se ne spominje baš puno mirovinski sustav koji je kod nas neodrživ. Po projekcijama Europske komisije do 2060. godine broj radnika na umirovljenika past će sa 4 na 2, kod nas je sad trenutna situacija da imamo 1,2 radnika po umirovljeniku s tim da je, što sam prošli tjedan pričao u govoru, da je na Baniji stanje 1 na prema 1 sad. Mislim to je nešto što je neodrživo, a jako bitno za hrvatsku državu.

U državama u kojima je taj omjer daleko povoljniji 4, 5 zaposlenih na 1 umirovljenika zvona zvone na uzbunu kada to padne na 3, kod nas eto nažalost se nitko time ne bavi na način da bi vidjeli u budućnosti mogućnost popravljanja toga. Popravljanje bilo čega u bilo kojoj zemlji ovisi isključivo o dvije stvari. Jedno je razvoj gospodarstva, a drugo je moramo definirano i kontinuirano promovirati nacionalni sustav vrijednosti jer nacije se poznaju po vrijednostima. Mi smo nažalost postali nacija bez identiteta i nažalost nacija koju se na vodi na način da bi broj radnika daleko premašivao tu nesretnu brojku od 1,2 po umirovljeniku. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Martina Vlašić Iljkić.

Poštovani zastupnici ja ću ovdje sad iskoristit priliku i govoriti o socijalne skrbi. U strategiji se govori da će se ojačati uloga centara za socijalnu skrb kao ključnih aktera u socijalnoj politici i unaprijediti njihovu ulogu u socijalnom planiranju radi razvoja dostupnosti potrebitih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Posebna pozornost će se posvetiti smanjenju javnih ovlasti koje nisu u uskoj vezi sa sustavom socijalne skrbi i standardizacije i stručnog postupanja uz osiguranje primjerenih uvjeta rada i trajno usavršavanje i kontrolu kvalitete rada stručnih radnika, tako je onaj tekst koji stoji u strategiji. Slične fraze smo imali i priliku ranije slušati i provoditi programe organizacije rada centara za socijalnu skrb po uzoru na neke druge zemlje, tada uzimajući ono dobro no zanemarujući naše prilike i kontekst rada i organizacije našeg sustava socijalne skrbi. Kontinuirano imamo ideju da ulogu centara za socijalnu skrb treba ojačati, smanjiti javne ovlasti koje nisu usko vezane sa socijalnom skrbi. Svaka manja dosadašnja reforma vezana za jačanje te institucionalizacije značilo zapravo povećan obim posla stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb, ali u onom dijelu provođenja upravnih postupaka, a ne u jačanju uloge u socijalnom planiranju i boljoj dostupnosti stručnih radnika u osobnom kontaktu sa korisnicima. Ono što je bilo dobro zamišljeno je bilo izdvajanje određenih novčanih davanja iz centara za socijalnu skrb, a prvenstveno koje se odnose na ostvarenje prava koja su naslonjena isključivo na vještačenja zdravstvenog stanja korisnika. Primjerice, doplatak u punom opsegu je pravo kod kojeg ne ovisi o primanjima u kućanstvu ili osobne invalidnine koju mogu ostvariti i osobe koje su zaposlene. Sadašnji broj korisnika opterećuje administriranje socijalnih radnika dok istovremeno socijalni radnik se ne može posvetiti osobama pod skrbništvom, skrbnicima, obiteljima u potrebi, osobama sa ovisnostima, osobama na smještaju, razvoju udomiteljstva i slično, sve ono što bi trebao raditi socijalni radnik u zajednici u odjelu za odrasle osobe. Najviše raste broj korisnika osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu. Tako smo imali u 2017.g. 27.141 korisnik dok je tijekom 2019.g. taj broj došao do 35.145, a broj korisnika doplatka za pomoć i njegu tijekom 2017. je bio 67.579, a tijekom 2019.g. je došao broj do 78.326. Potrebno je donijeti odluku o organizaciji socijalne skrbi na način da centar zaista postane ključni akter u socijalnoj politici koji će u svojoj nadležnosti imati jačanje izvaninstitucionalnih usluga. Primjerice, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sklapa ugovore sa pružateljima usluga smještaja ili izvaninstitucionalnih usluga. Centri su o tome obaviješteni, no nemaju nikakav nadzor nad radom tih pružatelja usluga, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi se donose rješenja o priznavanju usluga korisnicima. Slučajevi koji se događaju sa smrtnim ishodima u domovima su rezultat lošeg nadzora ustanova kojeg trebaju obavljati zaposlenici i ministarstva za cijelu Hrvatsku. Županije su nadležne za donošenje rješenja o odobrenju rada za pružanje smještaja, također nemaju ovlasti za nadzor rada. Često se prijave o lošem radu određene pravne osobe površno shvate ukoliko se određena postupanja i prijave policiji i jedan policijski izvid policijskih službenika i ispitivanje ljudi koji su na smještaju direktno ovisni o skrbi pružatelja usluga ne urode nikakvim plodom. Nadležno ministarstvo naloži izvide i kontrole objekata što je nedovoljno jer se takav pristup nakon nesreće nije doveo do poboljšane skrbi. Glavna je prevencija ako se reagira na vrijeme. U svakom spornom slučaju stradavanja pojedinih starijih osoba dolazimo do saznanja da je bilo i ranijih prijava, no po tim prijavama se nije adekvatno postupilo. Neshvatljivo je da nakon grubog kršenja ljudskih prava po spornim domovima takvi domovi i neometano dalje rade. Neosporno je da osobe starije žele ostati u svojim kućama dok god mogu i nužno je razvijati izvaninstitucionalne usluge, smještajnih kapaciteta nema dovoljno i nema se ko brinuti o starim i nemoćnima.

Međutim, već se vide neki zabrinjavajući primjeri i vratit ću se opet na ovu priču o diskrepanciji između teorije u strategiji i prakse koja se radi. Recimo kad govorimo o onima koji su potrebni potpore zajednice nas kao društva, ne samo pojedinci iz socijalne skrbi nego evo primjer govori se o razvoju potpomognutih područja, a istovremeno u zakonodavnom okviru oko potresa zaborava na Gornju Stubicu koja je potpomognuto područje, koja je potpuno ispala iz fokusa.

Sustav socijalne skrbi zaista treba korjenito mijenjat, on je kao takav izuzetno administriran i okrenut zapravo rješenjima i upravnim postupcima odobravanje novčanih pomoći, no nije orijentiran na sustav podrške kakvu zapravo treba imati ulogu centar za socijalnu skrb u zajednici.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Žali Bože novca, žali Bože novca, nemam drugih riječi kojima bih započeo ovo 5-to minutno obraćanje u HS. 32 milijuna kuna je ulupano u ovu brošuru od 142 stranice od kojih kad odbijemo grafove i ove neke vizualne prikaze ostaje u pola manje. A i to što ostaje svodi se na nekakvu kompilaciju ranijih lista dobrih želja, a sve skupa je garnirano floskulama i europskim novo govorom u kome je sve puno izazova, vizija a nove hit riječi su otporno i nisko ugljično. Pa čitamo i o otpornom turizmu ili o nisko ugljičnom turizmu. Ima tu i razboritih stvari koje su zdravo razumske i jasne svakom stručnjaku sa odgovarajućih područja, ali to je otkrivanje tople vode, stvari koje više-manje svi govore već 20 ili 30 godina. Ukratko kanistar tople vode naplatili ste 32 milijuna kuna. Svaka riječ košta sto eura okruglo kao sveto pismo, reklo bi se da iz svake riječi Bog progovara. Ova strategija bi bila više nisko ugljična da ste manje plandovali po Dubrovniku, Zadru, Opatiju ili Svetom Martinu na Muri za neupućene riječ je o krasnim toplicama mozgajući o otkrivanju tople vode, a tamo su se održavali i sastanci, seminari, radionice što sami navodite. Čemu svi ti radni timovi, silni sastanci, vikendi, konzultanti? Sve skupa ovo kad se zbroji opet mi nije jasno kako se došlo do 32 milijuna kuna. U ovoj zemlji ima ljudi koji rade za 3200 kuna, ova strategija koštala je 10 000 nečijih plaća, ove 142 stranice tople vode. Za kompilaciju općih mjesta? Ja moram našem predsjedniku Vlade Plenkoviću odati priznanje na hrabrosti, iako bi možda bolja riječ bila bezobraštini. Priznajem ja ne bih imao hrabrosti izaći pred narodne zastupnike i hrvatsku javnost i reći evo ovo smo mi, ovo vrijedi 32 milijuna kuna. To što nam prezentirate nekoliko ministarstava u suradnji sa Saborom i stručnom i širom javnošću moglo napraviti ili besplatno ili da budemo široke ruke ne za jednu desetinu, već za jednu stotinu vaše navedene cijene. Dakle, ne za 32 milijuna nego za 320 tisuća kuna moglo se i uz dnevnice i okrugle stolove i recenzente napraviti isto ako ne i puno bolje. Podsjetit ću da je ovu strategiju začela ministrica Žalac, a porodio ju je premijer Plenković. Priča je počela 2017. godine. Šteta što je niste nakitili odgovarajućim slikama, pa ste ovu priču o otklanjanju svih institucionalnih slabosti, citiram sad „Institucije države će se organizirati. Njima će se upravljati na način koji će pridonijeti kvaliteti stabilnosti politika i koji će biti učinkovit, predvidljiv i pravedan za funkcioniranje gospodarstva. Šteta što ovdje niste stavili recimo sliku gospođe Rimac. Gospodina Tušeka ste mogli staviti uz dio o javnoj upravi, a sliku gospodina Žinića uz citiram „učinkovito upravljanje državnom imovinom“ Temeljni problem Hrvatske kad govorimo o neizvijesnostima koje nose buduće godine što se Hrvatska nalazi unutar okvira kojim upravljaju pa i našim sudbinama u tom čamcu nedorasli i nesposobni ljudi. Govorim o EU koja se raspada uvijek kad se javi problem od gospodarske krize, od Grčke na dalje preko migrantske krize gdje se raspao Schengen, gdje mi žudimo kao ući do sadašnjeg stanja sa cjepivima. Kako to da je Ujedinjeno Kraljevstvo uspjelo cijepiti 10% stanovništva, a EU manje od 2% Je li sada možda premijeru jasno zašto je narod Velike Britanije glasovao za izlazak iz EU? Zašto toga nema u strategiji kako ćemo u tom klimavom okviru EU biti otporniji i nisko ugljični? Strategija pravovjerno slijedi priču o klimatskim promjenama iako je naš doprinos u emisiji stakleničkih plinova zanemariv, nerazvijeni su. Ali se recimo ne spominje hoće li se do 2030. primjerice riješiti eko bombe na Marinščini ili što će biti sa Piškornicom ili sa Jakuševcem koji nam je tu blizu. Hajde to nam obećajte do 2030. da će se riješiti. Premali smo mi da mi tu igramo neku bitnu ulogu. Ili umjesto da se goni ta održiva mobilnost, neka kažu kad će se dovršiti ceste do Siska, do Koprivnice, do Bjelovara ili od Sesveta prema Dugom Selu vozimo se cestom iz 1938. O tome treba govoriti.

Poštovani kolega Raspudiću, savršena vizija, savršena papirnata država ili savršen bilo koji akcijski plan za oporavak bilo kojeg područja nužno ovisi o političkom htijenju i političkoj volji. Što vi mislite koliko unutar RH politički sustav sliči funkcioniranju jednog indijanskog plemena koje zgrabi plijen, pa ga međusobno podijeli. I ukoliko smatrate da je ova analogija slična mislite li ili konkretno kako mislite da se unutar takve političke klime mogu provesti bilo kakve reforme. Ja mislim da je temeljni problem izostanak odgovornosti, političke odgovornosti, odgovornosti prema građanima, a to je jedan proces demokratskog sazrijevanja, to neće ići preko noći. Mi moramo glasno govoriti građanima gledajte što su platili 32 milijuna kuna, pa o nekome razviti svijest. Ja nemam drugog načina pogotovo što u tom finalnom proizvodu fale neke temeljne stvari. Gdje su mikro solari, ali se zato recimo hvalimo sa jedne strane kako smo najbolji u EU po svim statistikama koje se odnose na nasilje u društvu, ali obe ajemo uvesti ove batine protiv govora mržnje.

Dakle, nejasni su prioriteti postavljenih ciljeva kako do njih i kako mjeriti provedbu i nema ni jedne nove ideje. Hvala. Poštovani kolega Raspudiću, dakle spomenuli ste neke od aktera od ovih afera koje smo svjedočili posljednjih dana. Ali što nam znače strategije, što nam znači da je ta strategija dobro napisana, obrazložili ste lijepo da nije, ako nam ključni ljudi države šalju poruke da je netko s namjerom nekoga snimao. Umjesto da pohvale bez obzira na motive onoga tko je snimio nekoga u pokušaju podmićivanja i kaznenog djela da tu osobu pohvale zbog hrabrosti, da potičemo dakle moguće zviždače, jer jedini način zapravo kako se možemo boriti protiv korupcije da vidimo gdje je taj sustav ranjiv, što se događa u javnoj upravi i da to, da to, da se protiv toga borimo, a ljude koji to prokazuju da ohrabrimo, a ne da ih, da im zapravo šaljemo poruku da je problem u njima ako nešto prijave. Pa evo ove stvari koje kažete mislim da su također trebale biti u strategiji. Dakle, indeks korupcije kod nas je jasan, iz godine u godinu kakav je, koja je naša strategija državna borbe, borbe protiv korupcije. Mi opet dolazimo na ovaj temeljni odnos između teorije i prakse. Ustavno-pravni stručnjaci kažu da je ustav Sovjetskog Saveza bio izuzetno demokratičan na papiru, a naravno poslije u političkoj praksi ništa od toga se nije provodilo. Ja se zato bojim da ova preskupo plaćena strategija na kraju će ostati mrtvo slovo na papiru, a da se neće moći ni valorizirati jer instrumenti unutar nje nisu dovoljni da se vidi što je od nje realizirano, a što nije i tko je odgovoran za 9 godina zašto ova dupla petoljetka nije ili neće biti realizirana. Ja bih osobno volio da bude drugačije, da mi možemo reći da je ostvareno i više od obećanog, kako je Staljin govorio petoljetka je ostvarena u 4 godine.

Mislim da prije nekih par godine 2017. smo zajedno sa nekoliko europskih gradova bili u natječaju za preseljenje Europske agencije za lijekove. Ta se agencija selila iz Londona međutim nažalost mi tu kandidaturu nismo dobili. Tadašnje priopćenje Ministarstva vanjskih poslova je bilo da su falili neki dokumenti, ali nekakav opći dojam je bio da mi kao Grad Zagreb i kao država Hrvatska nismo bili spremni za prihvatiti primjerice 5.000 zaposlenika i sve te obitelji koji su se selili iz Londona. Moje pitanje je slijedeće, da li vi smatrate da je u ovoj nacionalnoj strategiji 2030. godine jasno da će se Zagreb odnosno Hrvatska pripremiti možda za takav jedan projekt u budućnosti i da li će recimo takva infrastruktura biti spremna kad recimo jedan Zagreb je jedini grad u EU koji nema željeznicu do aerodroma? Sad smo došli do još jedne stvari koja nedostaje u strategiji. Mi se stalno postavljamo u poziciju unutar EU nekakvog primatelja pomoći. Volio bih vidjeti u ovoj strategiji recimo promišljanje u tom smislu, pa između ostalog i koje institucije se mogu smjestiti ne samo u Zagreb nego i u nekim drugim dijelovima Hrvatske što mislim da bi bilo dobro i za EU, a pogotovo i za Hrvatsku i u funkciji otvaranja radnih mjesta koje to uvijek nosi. Nažalost toga nema. Posljednja replika uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Kolega Raspudiću koliko je kontradiktornosti u ovoj strategiji ne zna im se broj. Evo možemo nabrojiti samo nekoliko, samo nekoliko unutar kako ste rekli za jednu rečenicu 100 EUR-a minimalno je plaćeno, a u biti kad pogledate tu strategiju onda ćete vidjeti evo odnos prema održivom razvoju ili odnos prema Dalmatinskoj zagori, pa i prema Slavoniji. Niti jedan značajan projekt koji je obećan, koji je obećala Vlada RH se ne nalazi u ovoj strategiji. To je toliko uopćeno, ja znam da je ovo strategija i da su postavljeni ciljevi, ali niti jedan nije. Primjer ću vam reći osnovni, spominje se bioraznolikost i da će se poticati bioraznolikost u isto vrijeme ista Vlada zabranjuje svojim zakonom, prijedlogom domaće autohtono sjeme. Ovo je licemjerje, ovo je bačen novac, a tko zna kome. Evo i sami ste rekli maloprije, sam u replici to istaknuo kao primjer kontradiktornosti između ona što se navodi u strategiji, strategija nije nastala u tjedan dana pisala se valjda, vrijedi kao i da se 50 godina radilo na njoj, ali barem da od 2017. godine zvanično se na njoj radi, a onda tijekom tog procesa pisanja strategije se donose ili predlažu zakoni koji su u kontradikciji sa onim za što se zalažu u strategiji. Ovaj primjer domaćeg sjemena je najbolji primjer i mislim da i ne treba dalje od toga.

Gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, evo dugi su sati ponovo će oporba biti optužena da nije kooperativna, da ništa ne predlaže, ovo je ipak značajan nacionalni dokument oko kojega se traži konsenzus ali je pitanje oko čega ste tražili od nas konsenzus i kako možemo dati konsenzus za dokument koji u svojoj viziji koju kad bi svakog od nas pitali ne bismo znali ponoviti, ali tu viziju može potpisati i Finska i Mađarska i bilo koja zemlja i dapače bilo bi dobro kad bi ta vizija bila održiva. Zašto ta vizija nije održiva? Naime, netko je rekao na dokumentu se počelo raditi '17.-te za vrijeme je li jedne od vaših ministara tj. ministrica kojih više nema gospođe Žalac i to stoga što neposredni povod citiram je bio da je Hrvatska imala ozbiljne probleme pri definiranju prioriteta u pregovorima oko EU fondova. I ovdje danas kada govorimo gospođa Bedeković je rekla mi ne razumijemo da je to strategija, da je to samo podloga, da će se raditi dakako prema različitim prioritetnim područjima drugi strateški dokumenti, ali je rekla ovako, zanimljivo, podloga je za rekla je 16 dokumenata i povlačenje EU sredstava. Dakle, da li mi bismo imali ovu strategiju da mi ne povlačimo europska sredstva? Da li Hrvatska zaslužuje strategiju u kojoj su vrlo jasni prioriteti, a ne kao i dosada da svake druge godine ili svake godine mijenjamo prioritete u poljoprivredi, hoćemo li saditi masline, pa ne slijedeće godine su to vinogradi. Kakva je to, kako bi tu, kako bi tu našu prekrasnu kako vi tvrdite, a stoji da će biti ambiciozna i jasna, molim vas što je u ovome jasno? Ja sam izabrala jedno područje o kojem mislim da se danas nije govorilo ili na ovaj način na koji ću ja, a to je dakle revitalizacija dakle demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji. Evo odlomka, demografski oporavak značajan je preduvjet budućeg gospodarskog rasta i stabilnosti društva no djelotvornost sadašnje ekonomske politike i otključavanje potencijala za brži rast i konvergenciju prema europskom dohotku nužni su i nezaobilazne sastavnice povoljnih uvjeta za demografsku obnovu. Onaj koji je ovo napisao sigurno je rekao vau kako sam pametan. Svi koji smo pisali ponekad i kada smo trebali pisati prema EU pisali smo upravo ovakve predivne sintagme otključavanje potencijala. Ne govorimo dakle o jeziku, dakle ambiciozni smo, ali da li smo jasni, nismo jasni. O onome što govorimo npr. u vrlo važnom području za Hrvatsku, čuli smo da će nas biti 3 milijuna do '70.-te, kako je moguće da netko napiše ovakvu rečenicu da sadržaj, dakle osim što ste, što je jezik zavodljiv a ništa ne znači, recite mi o sadržaju, demografski oporavak značajan je preduvjet budućeg gospodarskog rasta. Pa valjda je gospodarski rast preduvjet oporavka. Imate malo kasnije, tvrdite da dakle stvaranje povoljnog okruženja za snažniji doprinos dijaspore. Pa 30 godina je mantra o dijaspori osim nekih neobičnih tranzicija što je bilo o dijaspori, a sada navodite novu dijasporu, pa govorite da trebaju pojačana aktivnost diplomatsko konzularnih predstavništava biti usmjerena u hrvatsko iseljeništvo koje se odselilo prije 5 ili 10 godina. Pa da li su se oni iselili prije 5 ili 10 godina zbog toga što je na vlasti bio ovaj isti HDZ koji im je sigurno omogućio poslove da sad očekuju da se vraćaju i investiraju sa svojim znanjima ili svojim kapitalom. Što ste učinili da ta dijaspora ne ode, da nemamo novu dijasporu ako već niste uspjeli 30 godina dobiti značajniji doprinos dijaspore. I ono što me doista zanima, mislite da je poticanje, uglavnom se govori o poticanju povratka i useljavanja Hrvata.

Kolegice Borić, primijetili ste dobro da se nacionalna razvojna strategija većinom oslanja ne u fondove, dakle ne ESI fondove, pa me zanima kako bi prokomentirali dakle tu jednu korelaciju ako znamo da je do sada, dakle Hrvatska zapravo zadnja ili predzadnja u neiskoristivosti Europskih fondova, svega 40% Hvala vam lijepo. Pa znate kada uvijek to spominjemo onda budući eto ja nisam u vašoj stranci pa mi ne mogu reći da se za vrijeme vaše vlade povlačilo još i manje, ono što je jako zanimljivo da doista se čini, u redu ovdje se govorilo o preskupoj podlozi, pitanje je do kada ćemo mi čuvati ne samo da pristajemo biti margina i ovdje su kolege govorile koji mi utjecaj možemo imati prema toj Europi da bi doista pokazali i otpornost prema krizama. Na predstavljanju same strategije prošle godine je npr. premijer rekao da jedan od razloga je recimo i kako ćemo se nositi sa novom krizom, sa Covid krizom. Nama se ne može govoriti očekivanja da će neki drugi dokumenti sve to donijeti. Ovo je doista samo tekst pisan tako da molim vas neka mi netko evo ovaj odlomak objasni građanima sa svim sintagmama koje su neodržive.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, ja se mogu složiti sa puno toga šta je ovdje danas rečeno i da prihvaćam obrazloženje ministrice koja kaže da ovo je okvir. Nije problem da je ovo okvir nacionalne razvojna strategija i da je to sadržano u tom materijalu. Meni je problem nešto drugo što ja nemam provedbenih planova, što nemam dakle planova po sektorima odnosno po točkama po strategijskim, strategijskim ciljevima.

A mislim da sam, da imam razloga sumnjati u to i jutrošnjim Odborom za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Naime, tamo je rečeno da se ne ide u novu mirovinsku reformu zato što smo išli korak nazad nakon referenduma neodržanog ali smo povukli odredbe zakona unazad, vratili rad do 65 godine, ali da je osnovni problem hrvatskog mirovinskog sustava, pazite, velik broj radnika koji odlazi u prijevremenu mirovinu i prosječan rad hrvatskih radnika od 30.g. staža. A ja vam tvrdim da je to, da je to malo optuživanje ko i u covid krizi građani su krivi što se ne pridržavaju uputa, a ovdje su krivi zato što moraju ić 5.g. ranije u mirovinu i što su doživotno ovaj penalizirani 12% Zbog toga, a oni koji su išli u međuvremenu nije im, koji su imali više ostala im je veća penalizacija. A oni u mirovinski sustav, ti radnici koji idu u prijevremenu mirovinu, unose u mirovinski sustav 38,5.g. staža, dakle ljudi sa najviše staža koji unose u mirovinski sustav su najveći problem. Jeste se vi upitali zašto Hrvatska i zašto uopće Hrvatska barata da ima taj famozni prosjek od 30.g. staža svih umirovljenika? Ma ljudi moji jel vi znate da od 2015. mi sve invalidske mirovine prebacujemo u 65.g. na starosne mirovine. Svaka mirovina koja se prebaci iz invalidske u starosnu u kategoriju starosnih mirovina nosi manje staža jer prosjek invalidskih mirovina je 21-22.g. staža za razliku od ovih starosnih i prijevremenih. Oni ne samo da unose manje staža nego i smanjuju prosjek starosnih, starosnih mirovina zato što one to nisu i kad se to prezentira Europskoj komisiji ona kaže da, morate osigurati dulji ostanak u, ostanak u svijetu rada i rješenje idemo radit do 67, a nismo proučili što nam statistike kažu. Dalje, vi imate 174.000 građana RH koji primaju mirovinu iz inozemstva. Možda 10% njih je razmjernih i znamo za njih kolko primaju iz inozemstva. Ostatak od njih, dakle oko 150.000 prima dvije autonomne mirovine, u Hrvatskoj za 15, 17, 20.g., iz Njemačke, Austrije, Slovenije za drugih 20.g., dva neovisna podatka.

To tako ne ide, mi moramo točno reć da smo specifična zemlja sa velikim brojem radnika koji je radilo u inozemstvu i koji prima mirovine i to nije beznačajna suma, to je oko 4 milijarde kuna koje ulazi iz inozemstva u Hrvatsku svake godine, gotovo 10% mirovinskog, mirovinskog proračuna.

Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Ovo nije Nacionalna razvojna strategija kakvu Hrvatska treba, Hrvatska treba reforme, a u ovom dokumentu reformi nema. Tri stupa svake države su institucije, prostor i ljudi. Institucije su nam slabe i zapuštene, prostor smo devastirali, a ljudi nam napuštaju razočarani u institucije i politiku koja državu vodi. Hrvatska treba razvojnu strategiju kojom se ovakvo stanje mijenja, a ovaj dokument to nije. Nevjerodostojan je bio odgovor Andreja Plenkovića kada me pozvao da iznesem konkretne prijedloge jer ih on sasvim sigurno nije zainteresiran čak niti čuti, a kamoli uvažiti. Zamislite kakve su zaista šanse da ova i ovakva korupcijom kompromitirana vlada i njezina parlamentarna većina prihvati bilo što od antikorupcijskih prijedloga i antikorupcijskih mjera, te šanse su nepostojeće. No ove prijedloge iznosim u interesu RH i hrvatske javnosti kojoj želim poručiti kakva bi naša Nacionalna razvojna strategija uistinu trebala biti. U uvodnom izlaganju naglasila sam da bi trebalo promijeniti koncept, pod time sam mislila da bi trebalo drugačije definirati 4 razvojna smjera i drugačije organizirati prijedloge i ideje koje se unutar njih razrađuju. I referirajući se na grafičke prikaze na stranicama 26, 27 i 28 predložit ću vrlo konkretno što i kako treba izmijeniti. Razvojni smjer nazvan „ravnomjeran regionalni razvoj“ može čak i ostati, ali uz uvjet da se u strategiji jasno naznači da se Hrvatska obvezuje provesti reformu teritorijalnog ustroja spajanjem županija u nekoliko logičnih regija koje će funkcionalno, geografski i razvojno biti povezane cjeline. Teritorijalna reforma početna je točka za sve ostale ključne s ovom reformom logično povezane reforme, a ujedno je i neizostavni preduvjet za ostvarivanje svih onih lijepo sročenih rečenica koje su ostali zastupnici prozvali kao puku listu lijepih želja. Ova strategija kukavički bježi od svega što je uistinu bitno, pa su zbog toga njezini ciljevi nažalost nerealni i neprovedivi. Nema uravnoteženog regionalnog razvoja koji se kao praznu floskulu spominje na nekoliko mjesta ako nema teritorijalnog formiranja regija umjesto nepotrebnih 20 županija. Drugo, razvojni smjer nazvan „jačanje otpornosti na krize“ treba preimenovati u redizajniranje institucija, u reformu izbornog zakonodavstva, reformu javne uprave i pravosuđa i jačanje antikorupcijskih tijela i alata jer otporna je ona država koja je, koja je jaka, ali jaka po snazi vladavine prava, jaka jer je racionalna, ekonomična i učinkovita, sve suprotno od onog kakva nam je država sada. Zbog kratkoće vremena navest ću tek nekoliko konkretnih prijedloga i to tek u natuknicama. Puna fiskalna transparentnost na svim razinama, puna objava svih uplata i isplata sa svih računa javnopravnih tijela, formiranje jedinstvenog ureda za prevenciju korupcije koja će s jačim ovlastima baviti se s onim pitanjima koja su sada u nadležnosti Povjerenstva za sukob interesa, ali DOV-a i DSV-a. Iz članstva u DOV-u i DSV-u maknuti dva saborska zastupnika, promijeniti način izbora predsjednika Vrhovnog suda i glavnog državnog odvjetnika, promijeniti čak i Ustav u dijelu kojem se mandat državnog odvjetnika definira na četiri godine uz mogućnost reizbora i to na način da je mandat dulji, ali bez mogućnosti reizbora, a sve s ciljem smanjenja utjecaja politike na neovisnost pravosuđa. Razvojni smjer koji je nazvan održivo gospodarstvo i društvo, predlažem da promijenimo u naslov koji bi bolje oslikavao promjenu uloge i odnosa države prema gospodarstvu pod pretpostavkom da uopće postoji ikakva politička volja da se bilo što u odnosu na postojeći koncept mijenja. Osnovni problem Hrvatske je u tome što se taj koncept u bitnome nije promijenio u odnosu na društvenopolitičko uređenje u kojem smo bili do raspada Jugoslavije, a taj koncept manje-više isti ili tragično pretjerano sličan u politikama i lijevih i desnih i crvenih i plavih. RH ima u svom vlasništvu 1100 tvrtki koje su i financijski i ekonomski neučinkovite i služe prvenstveno kao odlagalište političkih podobnih kadrova koje javne resurse usmjeravaju u stranačke džepove. Broj tih tvrtki treba značajno smanjiti i zadržati samo ono što je za državu strateški bitno, infrastrukturu, promet, energetiku, šume i vode. Za tvrtke koje ostanu treba uspostaviti kontrolu upravljanja i odgovornosti koja danas ne postoji jer sve dok je omjer javnih tvrtki u gospodarstvu ovakav kakav je danas, a način dobivanja poslova s tim tvrtkama pretežito namješten i koruptivan, nikakve održivosti, a kamoli razvoja i napretka nema. Uloga države trebala bi biti da uspostavi jasan, čvrst, pouzdan pravni okvir, dakle treba nam jaka država u području pravosuđa, a slobodno i poletno poduzetništvo u području gospodarstva. Jedino takva država može stvoriti veću akumulaciju sredstava kojim će financirati kvalitetne socijalne i javne usluge. Posljednje područje trebalo bi biti razvoj civilnog društva i [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] tu ćemo govoriti o većem ulaganju u obrazovanje, znanost, istraživanje, inovacije, kulturu i sport.

Nećemo se vjerojatno složiti oko ovoga kako vidimo gospodarski okvir, ali sigurno ćemo se oko pravnoga okvira, a bojim se da će vam kolege, čudo da vam netko nije replicirao oko kad nam kažu da ništa ne predlažemo od cijele vaše liste kako vidite da bi mogla izgledati strategija koja bi bar spriječila koruptivne radnje u budućnosti. Pa evo dat ću vam samo priliku reći će vam da će … kako biti u nekim drugim dokumentima, da je ovo ipak samo okvir i ne treba biti tako detaljan. Ali doista vidimo da ne vidimo nikakvo uporište koje će garantirati da se neće sve strategije i svi dokumenti upravo prekriti priču oko korupcije. Ali dat ću vam vašu minutu da nešto, vidim da je to običaj i drugih, a kako nemate ko da vas podrži recite nešto o civilnom društvu. Pa problem ove strategije je u tome što unatoč ima 150 stranica zapravo je sadržajno potpuno promašena i prazna. Činjenica je da se nakon ove strategije planira raditi čitav niz drugih koje će biti podjednako takve bez sadržajne, koje nemaju jasno definirane ciljeve rokove provedbe pa se onda ne može niti pratiti što se od njih zapravo izvršava. Moja specijalnost je borba protiv korupcije, tu sam već nekoliko puta za ovom govornicom govorila o tome što je potrebno poduzeti i sasvim je jasno da to ova Vlada neće poduzeti nikada pa ni tada. A što se tiče razvoja civilnog društva, mislim da se o tome nedovoljno govori, mislim da prije svega moramo drugačije definirati na koji način ćemo puniti državni proračun, kako ćemo ga trošiti i kako ćemo nadzirati njegovo trošenje, a bez jakog civilnog društva zapravo nemamo onaj kontrolor vlasti koji je nadopuna jakim, učinkovitim i neovisnim institucijama. Gledajte, nije toliko bitno kako će se poglavlja zvat, kako će se zvati strateški ciljevi bitan je sadržaj. Dakle naravno da kao i vas i mene smeta kada netko govori tehnološki dinamično izvozno orijentirano društvo. Ja bih rekao da prije moramo supstituirati uvoz kad smo već izvoz uništili, barem jedne velike grane koja je bila izvozno orijentirana. Naravno da bih htio što prije znati koji je plan nacionalni plan za doć do djelotvorne javne uprave i pravosuđa, ja bih to volio znati. Dakle, ne mogu a priori reć ovo ništ ne valja, priklanjat … ja to mogu napravit radi simpatija, ali sasvim je svejedno za koji naslov se zakačim ako ja nemam sadržaj. A ovdje ja još sadržaj ne vidim u tome mi je problem. Pa slažem se s vama problem je sadržaja, ali sadržaj treba nekako i organizirati, zato sam rekla meni je najlogičnije da to bude institucije kao jedan stup, gospodarstvo kao drugi stup, civilno društvo i sve ono što je sustav socijalne sigurnosti i javnih usluga kao treći stup i time dobivamo cjelinu, tako je to u svim drugim pristojno i dobro uređenim državama i društvima. A problem ove strategije je što je ona naprosto jedan košmar, jedan kaos, tu se vidi da ne postoji sustav razmišljanja, tu ne postoji vizija i tu se ne zna što se pod koje poglavlje, pod koji naslov uopće treba staviti. Evo ako pričamo o održivom gospodarstvu i društvu u tom poglavlju se navodi izgradnja društva zasnovanog na vladavini prava. Tome tu nije mjesto. I tako mogu pričati o svakom poglavlju da naprosto sadrži nešto što je trebalo biti definirano ili razrađeno negdje drugdje. O tome sam govorila. Ovdje je promašen koncept na temelju kojeg je strategija pisana i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

Nacionalna razvojna strategija RH trebala bi biti strateški krovni dokument svake ozbiljne suverene države koja nastoji ispuniti svoje temeljne zadaće. One bi u grubo trebale biti pod broj jedan razvoj, zaštita i prosperitet svoga naroda i svih žitelja RH a pod broj dva sveobuhvatno jačanje svih svojih potencijala, kapaciteta i konkurentnosti. Ako ćemo biti iskreni i reći da je motiv za izradu ove strategije bio stvaranje podloge za korištenje financijske omotnice za period 2021.-2027. govori dovoljno neozbiljno shvaćamo ovaj dokument, koliko neozbiljno shvaćamo sebe osobno ali i svoj narod i svoju državu. Jer ovako ispadne da Hrvatska svoj strateški razvojni pravac definira dominantno u okviru iskorištenja bespovratnih sredstava EU. To je ponižavajuće. To ozbiljni ljudi, ozbiljni državnici i ozbiljne države naprosto ne rade. Sredstva EU-a bi trebala biti alat s kojim se potpomažemo, jedan odličan primjer kako je to RH napravila Pelješki most, ali da nam to bude glavni pravac, glavno sredstvo je naprosto sramotno. I to kad pričam govorim o RH koja je svoj put izgradila u nemjerljivo težim okolnostima unatoč lošim izgledima, unatoč nesklonosti Međunarodne zajednice, ali prepoznajući i oslanjajući se na vlastite snage i to usred rata.

Raspravljati o detaljima iz ovog dokumenta je naprosto besmisleno, jer osobno sam se nagledao izuzetno dobrih dokumenata, strategija, planova. Međutim i na žalost oni su ostali mrtvo slovo na papiru, jer nije bilo dovoljno ozbiljnih ljudi i ozbiljnih politika koje bi ih provele u djelo. Odluku za ovakav stav sam donio prije neki dan, točnije u subotu u jutro u Makarskoj ispijajući jogurt za doručak i gledajući proizvođača jogurta taj jogurt vjerovali ili ne, dobar jogurt, dobar proizvod došao iz mljekare u Šabcu. Odmah mi je sinulo i sjetio sam se jedne odlične ideje, odličnog dokumenta a ticao se povezivanja plave i zelene Hrvatske. Pričali smo o tome cijelo jedno desetljeće da bi na kraju dočekali situaciju da nemamo svoj jogurt u svojim hotelima, nego pijemo evo u ovom slučaju jogurt iz Republike Srbije kojeg usput pohvaljujem. Vrlo slična situacija proizvodnja, prerada nafte INA otišla u ruke Mađarima. Je li to strateški proizvod i strateška grana proizvodnje za ovu državu? Telecom neću ni spomenut ga neću, jer bojim se da nema dovoljno autoriteta u ovoj državi, dovoljno suverena koji bi bio u stanju uopće postavit to pitanje. Je li grijeh imati svoj telekom u jednoj suverenoj državi i nadzor nad svemu onom što danas telekom znači? Dogodila nam se na žalost corona, dogodila nam se situacija da smo imali nedostatak kvasca. Imali smo dvije tvornice kvasca, jednu Podravkinu, jednu Plivinu. Prodali Francuzima, Francuzi zadnju zatvorili prije dvije godine. I sad ja vas pitam je li kvasac strateški proizvod za ovu državu? Jel' se usudi itko postavit pitanje Francuzima odakle im pravo u našoj državi zatvoriti tu tvornicu? Na žalost ne. Nemamo takvu osobu i ne vodimo takvu politiku. Ukratko i za kraj, čekamo kvasac od Europe, čekamo maskice od Kine, čekamo kontejnere od Europe. Evo danas imamo blamažu i sa cjepivom pokraj desetljetne agonije sa Imunološkim zavodom [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] sveli smo državu na žalost na puku koloniju i protektorat. rasprava uvaženi zastupnik

Samom činjenicom poštovani kolege i kolegice, uvaženi potpredsjedniče da u biti uopće imamo strategiju u raspravi može biti i povod za, moglo bi biti povod za čestitanje. Ali tu ću stati, jer kasnimo. Ono što međutim zašto kasnimo i ono što je bitno a to je i pitanje provođenja samog, jer to znači da će nam konkretno županije najvjerojatnije ako stignu imat svoje razvojne strategije tek koncem 2021. godine, a već se moralo prošle, dakle tijekom 2020. smo se već morali donositi odluke koje su vezane za produženje važeće stare strategije. To se da, to se događalo i u nekim davnim vremenima o kojima se govorilo, međutim to je bilo riješeno jer je barem bila donesena, bile su donesene smjernice za izradu strategije.

Kada bi govorili o konsenzusu, mnogo toga je pričano, ali to je govorilo puno kolega prije mene, međutim htio bih onda ja sam se usredotočio na onaj dio koji je vezan za javnu raspravu i ne samo u javnoj raspravi nego i kroz socijalni dijalog itd., bilo je riječi ovdje o mnogo i primjedbi, ali i puno sugestija i prijedloga. Većina odgovora kada analizirate od nadležnih ministarstava je bilo da sve te primjedbe stoje, da su one ok, ali da će ona biti predmet strategije unutar dokumenata njih 79 koja moraju donijeti i izraditi razna ministarstva. A o skepticizmu oko te izrade tih 79 dokumenata je mislim puno toga rečeno, a ne bi se htio u toj raspravi ponavljati. World Economic Forum koji je tijelo takvo kakvo je, govori da je prestalo doba shareholdersa i da je došlo doba stakeholdersa dakle svih zainteresiranih strana, a ne samo onaj dio koji je zadužen ili koji ima kapital. Što se tiče samog prijedloga strategije kao teksta, prijedlog nije ni formalno, ni sadržajno cjeloviti dokument. Stječe se dojam da je njega napravilo Ministarstvo regionalnog razvoja za potrebe povlačenja financijskih sredstava EU i toliko je fleksibilan da de facto se može definirati da je popis pustih želja s time da svaka želja je opravdana, svaki od nas može imati snove i želje, samo je pitanje kako ih realizirati na temelju nekih realnih mogućnosti. Ovdje nema popisa izvora podataka, a literatura popisa tablica, kartograma, nema opisa metodologije izrade niti popisa izrađivača vanjskih sudionika i koje su njihove reference i opisa njihovih zaduženja. Nema uvodne analize demografskih kretanja i projekcija, nema gospodarske analize, nema analize položaja države geostrateški promatrano između ostaloga, nema obrazloženja kako se došlo do strateških ciljeva i posebno nema obrazloženja kako su postavljeni ti ciljevi, jednostavno nema i zašto su definirane ove vrijednosti koje su u njemu definirane. I kao što sam već rekao ponavljam, kao da smo počeli od nule. Dakle, prije toga nismo imali apsolutno ništa, a nedostaju polazišta, pregledi prethodnih strateških dokumenata i njihovi zaključci. Nije da ih Hrvatska nije imala u prošlosti, imala ih je. Tako da evo zaključit ću jer vidim da mi curi vrijeme, s time da bih htio reći još samo jednu stvar u onom konstruktivnom dijelu svoje rasprave da mi bi trebali ipak malo više angažirati u realizaciji, pa makar i ovakve strategije ono što su županije ili ono što je NUC3 razina [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] o kojoj ovdje ima jako malo riječi. Naravno da socijalni dijalog je u izradi ovakvih nacionalnih razvojnih strategija jako bitan, mi ćemo govoriti o jednoj drugoj instituciji koja ima obavezno članstvo večeras to je HGK, ali ona nije socijalni partner, socijalni partneri su udruge poslodavaca i sindikata i to udruge više razine su pozvane da ovdje radi itekako da trebaju biti uvažene i preuzeti odgovornost. A što se tiče onog drugog dijela vašeg izlaganja vezana uz demografska kretanja, ja moram reći da sumnjam u strateški cilj ovdje koji govori o očekivanom broju godina zdravog života za muškarca i žene. Naime, predviđa se u ovim našim uvjetima siromaštva, male zaposlenosti da će muškarci i žene imati 64 godine zdravog života 2030., to mi je malo pretjerano, šest više nego što imaju sada. Odgovor. Slažem se s vama. Inače postoje i unutar EUROSTAT-a koji je isključivo pa citiran u ovoj nacionalnoj strategiji ono što je doživljenje i na temelju toga Hrvatska se u prošlosti uspjela izboriti iako daleko toga da EU ne pritišće da povećamo dobnu granicu, ali baš zbog našeg doživljenja time smo se uspjeli obraniti baš u onom dijelu u kojem se govori o povećanju dobne granice za starosnu mirovinu sa 65 na 67 i mislim da sam vam time sve rasprava uvažena zastupnica Zdravka Bušić.

Poštovana ministrice. Kolege i kolegice. Evo ja ću nastojati biti kratka, ali sam htjela samo nekoliko riječi reći o dijelu strategije koji se odnosi na jačanju položaja Hrvata u BiH. Pa evo dopustite mi reći samo nekoliko riječi o tom dijelu strategije. Znači strateške ciljeve iznesene u ovom dokumentu mi promatramo i u kontekstu jačanja povezanosti naših sunarodnjaka u susjednoj državi s RH. I Vlada i parlamentarna većina kroz čitavi su prošli, a i ovaj mandat pokazali predanost tom cilju pri čemu smo poseban napor uložili kako bismo pitanje konstitutivnosti i jednakopravnosti vratili kao temu na važne europske i svjetske forume. Ja bih rekla da smo u tome, usudila bih se reći evo bili više nego uspješni. Učinjeno je puno više nego u mandatu bilo koje ranije Vlade. Na žalost kažem i podvlačim to pitanje političkog položaja Hrvata u BiH godinama je bio izvan fokusa Međunarodne zajednice među ostalim zato što, evo već sam rekla prethodne vlade nisu pokazale baš pretjeranu osjetljivost prema tom pitanju od iznimne nacionalne važnosti. Članstvom u EU i NATO savezu Hrvatska je dobila prigodu senzibilizirati Međunarodnu zajednicu za hrvatsko pitanje u BiH čemu je Vlada Andreja Plenkovića posvetila posebnu pozornost i poduzela odlučne korake u tom smjeru. Podsjećam da se na razini ministara vanjskih poslova EU najmanje dva put, a jednom i na razini šefova države na dnevnom redu našlo se pitanje izbornog zakonodavstva BiH odnosno nametnutog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića što je donedavno ja se nadam vi ćete se složiti bilo skoro nezamislivo. Ne znam možete li zamisliti koliko je truda naše diplomacije i drugih službi moralo biti uloženo i zapravo koliko smo morali uložiti da bi to postigli. Ja sam bila u Ministarstvu vanjskih poslova pa sam i svjedok toga koliko je trebalo napora u to uložiti. Trebalo je prije svega osvijestiti činjenicu da je temeljno ustavno načelo konstitutivnosti triju naroda u BiH na žalost danas više nego ikada u pitanju. Predstavnike Hrvata u ključnim političkim tijelima ponovno je birao netko drugi što se ne trebam vam posebno naglašavati protiv temeljnim postulatima svake demokracije. Danas su europske institucije države više nego ikada ranije svjesne tog teškog položaja Hrvata u BiH. Zahvaljujući našem angažmanu problem nejednakopravnosti Hrvatskoga naroda u BiH organizacije UN-a prepoznale su kao kršenje temeljnih ljudskih prava o čemu svjedoči i periodično izvješće za BiH, Vijeća za ljudska prava UN-a iz 2019. godine s kojom se BiH mora podvlačim mora uskladiti. Uspješnim predsjedanjem Vijećem EU u prvoj polovici prošle godine Hrvatska je stekla dodatni ugled i dodatni utjecaj koji osnažuje naše napore po pitanju političkog položaja Hrvata u BiH, a to ćemo pitanje i dalje u ovom mandatu imati u fokusu kako Vlada tako i Sabor. Poštovana gospođo Bušić, budući da ste i sami spomenuli naravno znamo da ste radili u Ministarstvu vanjskih poslova htjela bih poručiti da nema ovdje, gdje vidite Hrvatsku za 10 godina vezano upravo uz politike migracija i stanovništva, izmjena i promjena. Dakle uopće kako vidite politiku o kojoj nismo stvarno čuli niti riječ kako ćemo upravljati migracijama? Hvala lijepo gospođo zastupnice. Kolegice Borić, da ja pratim i tu temu.

Tako da ja sam sigurna da nećemo imati problema.

Rekli ste da prethodne vlade nisu pokazale pretjeranu osjetljivost prema političkom položaju Hrvata u BiH. Mene smeta što HDZ kao politička stranka nije pokazala apsolutno nikakvu osjetljivost na koruptivno djelovanje, koruptivan predznak Dragana Ćovića kojeg eto toliko protežirate na sve moguće i nemoguće načine. I sve dok je tome tako smatram da će i politički položaj Hrvata, a i njihov životni standard biti loš i sve lošiji unatoč značajnim političkim sredstvima iz proračuna RH koji se eto za BiH izdvaja, a često se način na koji se to radi može interpretirati kao specifičan oblik kupovine glasova. Ja doista mislim da je ova vlada učinila jako puno na poboljšanju položaja hrvatskoga naroda i to je apsolutno nepobitno. Osim toga, na međunarodnom planu smo učinili to pitanje vidljivim. Ja mislim da ste se i uvjerili da za vrijeme prošlog mandata je Vlada učinila doista veliki korak u tom pogledu i da smo pitanje položaja hrvatskog naroda o kojem ja trenutno gospođo zastupnice govorim doista učinili vidljivim i imamo određene rezultate.

Sigurno je da je ova Vlada napravila puno i na osvješćenju prema Hrvatima u BiH, a i sigurno prema politikama iz Zagreba koje su u bivšim vladama bile krive. I sigurno je na Vladi Andreja Plenkovića jedan veliki teret i vjerodostojnost koju radi na opstanku Hrvata u BiH, koliko je bitno za hrvatsku državu, za snagu naših ljudi u BiH i sigurno da i naše kolege ko i danas morali bi se osvijestiti i sa punim poštovanjem uistinu razumjeti što je to biti Hrvat u BiH.

Doista je položaj hrvatskoga naroda vrlo, vrlo nezavidan.

Vjerujte mi jer puno puta sam probala dok sam bila u Ministarstvu vanjskih poslova objasniti kad vi dadnete jedan, jedan, ja bih rekla plastičan primjer onda im bude jasno, ali svejedno ti ljudi, jednostavno to je za njih velik teret, to je za njih previše komplicirano pitanje zato se doista nadam sada da smo, pa da smo učinili veliki korak naprijed i da ćemo imati potporu i naših zastupnika [[Upadica: Vrijeme]] u, u oporbi i naravno, a mi ćemo biti, mi ćemo ustrajati u tom pogledu.

Hvala poštovani potpredsjedniče sabora, dragi kolegice i kolege. Mislim da preko sat i 45 nije bilo dovoljno samo cijenjenim kolegicama i kolegama iz Kluba zastupnika SDP-a da ukažu na manjkavost ove strategije i zapravo na one ključne odgovore, bolje reć na koji nisu dani u strategiji. Dakle, što je to hrvatsko društvo sutra, što je to društvo za 5 ili čak za 10.g. iako, usudio bi se reći, da pod navodnicima normalne zemlje čak se i teško usuđuju raditi strategiju koja je zapravo duža od 5.g. jer se svijet rapidno mijenja. No ipak naglasit ću u ovih zadnjih 4 minute nekoliko stvari kojima bi se trebala poboljšati ova Nacionalna razvojna strategija, ali bolje rečeno na ono što ona nije prepoznala kao ključne razvojne izazove RH. Prije svega za mene je to problem alokacije resursa ili zapravo problem upravljanja prostorom vodeći se pri tome postulatom da Hrvatska još uvijek ima vrlo veliki udio u uslužnom sektoru, a posebno nažalost u uslugama s niskom tehnologijom i niskom produktivnošću, znači to je i prerađivačka industrija, to je naravno i turizam, to je i građevina i dalje nam je slaba poslovna sposobnost zemlje i dalje su nam vrlo niske grinfild direktne strane investicije u proizvodnji, a posebno ću naglasiti s naglaskom na prostorni razmještaj jer upravo investicije s naglaskom na prostorni razmještaj mogu možda odgovoriti na neke demografske ili prostorne probleme s kojima se Hrvatska susreće. Drugo je bilo obrazovanje koje sva empirijska istraživanja pokazuju da samo i isključivo samo veći udio kvalificiranog ljudskog potencijala može pomaknut tu granicu proizvodnih mogućnosti, može podići razinu investicija, što u konačnici može dovesti do većeg gospodarskog rasta. Hrvatska nažalost ima još uvijek jedan od najnižih udjela u ljudskom kapitalu u tercijarnom obrazovanju, što pokazuju dakle naš problem je u obrazovanju i svi relevantni međunarodni testovi potpisuju do Timsa. Nedostatak je i vidljiv što u strategiji nije u dovoljnoj mjeri posvećena pažnja ili pozornost ranom i predškolskom obrazovanju i osnovnoškolskom obrazovanju. Isto tako nije stavljen naglasak na cjelovitu kurikularnu reformu, a reći ću da nije ni prepoznat ili prepoznata važnost građanskog odgoja, a on vam je ključan za razvoj ne samo civilnog društva nego i za razvoj svih inkluzivnih institucija, a vjerujte mi da bez inkluzivnih institucija, zapravo neovisnih institucija, nema ni razvoja hrvatskog društva. Nadalje, nismo baš primijetili u Klubu zastupnika SDP-a da je spomenuto nekoliko konkretnih razvojnih izazova. Dakle, pitanje urbanizacije ne samo u Hrvatskoj koje je povezano s urbanizacijom dakle u Europi znamo da će se i dalje nastaviti ako ostanemo u ovom, u ovoj kuti, u ovom boksu, kontinuirano smanjivanje dakle hrvatskog ruralnog prostora. Drugo, nisam baš ni primijetio jedan postulat koji se zove „pametni gradovi“, znači to je danas, to čak nije ni sutrašnjost, dakle to nije prepoznato u ovoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji. Nije dovoljno stavljen naglasak ni na istraživanje, razvoj i inovaciju jer nas je većina zemalja u susjedstvu preskočila, a recimo Poljska, Slovačka, Mađarska i Litva koje su 2008. bile na jednako hrvatskoj razini 2016. su nas preskočile, a bez inovacija i indikatora kao što su znanstvena proizvodnja, novi zaštitni znakovi, industrijski dizajn i patent dakle nas guraju na samo začelje EU-a. Što smo s turizmom? Da li je on naše holonsko prokletstvo? Da li je on naša blagodat? Ili zapravo nisam vidio jasan odgovor kako naš turizam učiniti inovativnijim i kako pola kao samo polako rješavati veliku sezonalnost i zapravo dakle smanjiti te pikove koji se onda događaju u hrvatskoj ekonomiji. I na kraju, nema ovdje odgovora što nas kao socijaldemokrate, reći ću, možda ekonomski najviše muči, a to je zapravo porezno opterećenje ili kako staviti veće opterećenje na kapital, imovinu, a manje opterećenje na rad.

kolege. Pažljivo sam slušala danas raspravu svih zastupnika, a evo koje detalje sam odabrala za kraj. Na stranici 29 kaže se u dijelu koji govori o održavanju makroekonomske stabilnosti „važni prioriteti bit će i razvoj financijskih tržišta i Grada Zagreba kao financijskog centra“, pa zatim dalje kaže „podupirat će se i promicati informiranje i znanje poduzetnika o različitim izvorima financiranja od zajmova garancija europskih fondova do tržišta kapitala, tržišta fondova, rizičnog kapitala i finetech mogućnosti, aktivno će se promicati Zagreb kao financijski centar Jugoistočne Europe“ Postavljam pitanje, a kako ćemo to izvesti ako će nam Zagreb ostati derutan i klimav kakav je sada? A takav će ostati zbog promašenog modela obnove po kojem će država provoditi javne natječaje i sklapati ugovore sa izvođačima radova za obnovu nekretnina u privatnom vlasništvu. To je model kojeg više ne primjenjuje niti Turska. Za kraj želim reći da iz svega što smo vidjeli po načinu kako je ova strategija stvarana, kako je pisana, jasno je da se taj dokument donosi radi Europe, zato da se zadovolji forma ne zato što je vladajućima do razvojne strategije uopće stalo. I nije to niti prvi, niti zadnji, niti jedini dokument koji se donosi radi usklađivanja nekakvih potreba koje dolaze iz Europe. To govori o tome da ova Vlada nema kompas, nema vlastiti cilj, nema poriv upravljanja, ima želju opstanka na vlasti i vladanja jer takav pristup omogućava da javne financije i sve ostale javne resurse koristi kao neki svoj oblik hranidbenog lanca. To su sve za njih resursi na koje se kao krvopije nakače i tako ćemo doći do još četiri promašene godine kao što bile promašena i izgubljena cijela desetljeća u kojima je HDZ na isti način upravljao državom kao što to radi sada. Kada bi u jednoj riječi mogla reći što nam je činiti jel jasno je da od provedbe ovog dokumenta neće biti ništa, na kraju krajeva toliko je loše koncipiran da se tu i nema bog zna što za provesti, te riječi bile bi obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje i nakon toga ponovno obrazovanje, iako cijelo vrijeme pričam da je prvi korak kojeg Hrvatska treba poduzeti izgradnja i jačanje institucija, pogotovo neovisnih i kontrolnih državnih tijela. Vrlo teško će i takve institucije moći obavljati svoju ulogu ukoliko nema obrazovanih građana koji će vršiti onu ulogu koju u demokratskim društvima civilni sektor ima. A da bismo to postigli potrebno je izvršiti snažna ulaganja upravo u ljude, prvo u one ljude koji zapravo čine obrazovni sustav, koji su nastavnici, znanstvenici, učitelji, profesori oni koji prenose svoje znanje na neke nove generacije.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana ministrice, državni tajniče, kolegice i kolege. Sumarno u ime kluba želio bih sumirati odnosno želio bih sažeti što smo danas sve imali oko Nacionalne razvojne strategije, otkloniti sve kritike koje su došle od strane oporbe i pokazati još jedanput da je ovo kvalitetan, dobar tekst koji će itekako u praksi značiti viziju i razvoj RH do 2030.g. Ovo je krovni strateški dokument sa dugoročnom vizijom, sustavan je i strateški iskorak u planiranju. Preko 2000 ljudi sudjelovalo je u njegovoj izradi, tri godine se radio, Svjetska banka je napravila podloge koje su u ovim folderima, bilo je govora o slovenskoj strategiji, slovenska strategija do 2030., ima otprilike sličan broj stranica, podloge je radio OECD. Hrvatska nacionalna razvojna strategija podlogu je radila Svjetska banka, samu strategiju su radili hrvatski stručnjaci. Trošak svega platila je EU, prema tome nema govora da tu je bilo nekakvih problema, a isto tako ta sredstva su iskorištena za 16 analitičkih podloga koje će se koristiti za 79 ostalih strategija. Vizija koja je u Nacionalnoj razvojnoj strategiji istaknuta je Hrvatska je u 2030.g. konkurentna, inovativna i sigurna zemlja, prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. U centru svega je ulaganje u ljude i četverostruki heliks kojeg povezuje s jedne strane Vladu odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave, poduzetnike koji imaju itekako velik dio u strategiji, akademsku zajednicu, istraživanje i razvoj, visoko obrazovanje i civilno društvo, bilo je nekih kritika dobar dio ima isto tako opisa i o ulozi civilnog društva. Taj četverostruki heliks stavlja ulaganje u ljude u fokus. Evo pratio sam sada mail sabora nisam vidio ni jedan do sada amandman oporbe na tekst što samo govori da je tekst dobar, da oporba cijeli dan nije iznjedrila bilo da je nešto višak ili da nešto treba nadopuniti. A najbolje što govori da ova strategija će iznjedriti nešto konkretno da danas je priopćenje Europske komisije koja je odobrila 2,9 milijardi EUR-a javne potpore za 12 država članica za drugi Paneuropski projekt istraživanje inovacije duž vrijednog, vrijednosnog lanca baterija. Jedna od 12 država je Hrvatska, to će omogućiti davanje državne potpore od 100 miliona EUR-a Rimcu, nova radna mjesta, istraživanja baterija i to će biti jedan od doprinosa za istraživanje i razvoj gdje smo rekli da do 2030. želimo 3% Hvala ministrice da ste doveli taj projekt do kraja, to je uspjeh Vlade Andreja Plenkovića, hvala i državnoj tajnici Spomenki Đurić, cijelom timu u Ministarstvu regionalnog, projekt je započeo još dok sam ja bio ministar, ministrica je završila i to je uspjeh Plenkovićeve Vlade. Netko je rekao da ova strategija ne govori o gospodarstvu jer Plenkovićev je ekipa iz vanjskih poslova. Ovaj projekt i ovakvi projekti to demantiraju, projekti zapošljavanja, socijalne inkluzije to sve demantiraju i jasno pokazuju da Plenković i njegova Vlada ima viziju, zna napraviti projekte, a na kraju krajeva to pokazuju i zadnje ankete gdje upravo u krizi 31% građana daje potporu Andreju Plenkoviću.

Za razliku od kolege Pavića koji kaže da cijeli dan nije čuo apsolutno ništa sadržajno s ove strane sabornice ja se s tim ne mogu složiti, čak se citiralo rečenice problematične, čak se citiralo problematične ciljeve, o mirovinskoj politici da ne govorimo, al ne znam … [[Upadica: Ne razumije se.]] kakve amandmane, kakve amandmane se može podnositi na strategiju, ja to ne razumijem [[Upadica: Molim vas nemojte komunicirati međusobno.]] Dobro, ja ću u ime završno, završno u ime Kluba zeleno-lijevog bloka finalno još reći nešto prvenstveno o problemu kako smo došli do ovako lošeg dokumenta koji čekamo 3 godine. Znači više od 3 godine čekamo nacionalnu razvoju strategiju, a dobili smo ciljeve bez strategije kako ih ostvariti. Više od 30 milijuna kuna je koštala, a dobili smo slikovnicu koju su nam oslikali stručnjaci iz međunarodne organizacije. Više od 3 mjeseca čekamo u saboru najavljenu raspravu o ovoj strategiji i čekamo da nas se uključi u finalizaciju ove strategije nakon javne rasprave, a sada premijer nakon što nas nije uključio zaziva konsenzus. Znači 75 zastupnika je oporbi, 76 u vladajućoj većini. Znači dobili ste tek nekoliko glasova, nekoliko tisuća glasova više od ove strane, a ovu stranu ste potpuno isključili, a tražite konsenzus. Imali ste 3 godine kao Vlada kontinuiteta vremena kad kažete da ste tisuće ljudi uključili u izradu ove strategije da uključite parlamentarne političke stranke, da uključite saborsku oporbu i niste to učinili, a sada daje nam strategiju uzmi ili ostavi kako se uopće formalno može ovo amandmanima mijenjati, nek mi neko objasni. Kako se formalno uopće može dorađivati ova strategija u saboru? Ne može, znači ovo je uzmi ili ostavi, a traži se konsenzus. Znači barem u ovoj završnoj fazi, ako niste u 3 godine, imali ste 3 mjeseca da nas uključite nakon što su došli komentari iz javne rasprave, niste to htjeli. Zato što i vi znate i ja vjerujem da će tako nažalost biti, da će to biti prazno slovo na papiru i da od provedbe ionako neće biti ništa i zato vam se nije ni dalo baviti sa saborskom oporbom. Po meni je sramota bez obzira što sam čuo ovo obrazloženje, bez obzira što je taj novac za podloge plaćen iz EU fondova, ali i iz državnog proračuna sa 15% sufinanciranja, po meni je sramota da nacionalnu razvojnu strategiju bilo koje europske zemlje podloge radi međunarodna organizacija kao što je Svjetska banka. Ja vam to mogu reći kao netko tko je kao konzultant u 20-tim svojim godinama radio s preko 30 država svijeta, radio za više od 10 međunarodnih organizacija, ja ne mogu zamislit iskreno na simboličnoj razini, nije problem novaca i šta je taj novac mogao ići drugo iz Europskih fondova u Hrvatskoj se potrošio, nego ono što je problem je simbolična razina. Ja ne mogu zamisliti ni jednu europsku, zapadnoeuropsku zemlju koja bi dozvolila si da pripremu razvoja te zemlje u slijedećih 10 godina radi Svjetska banka, ja si to ne mogu zamisliti. I iz te perspektive ono što je apsurdno da strategija u svom uvodu kaže da treba koristiti više domaćih kapaciteta, više samodostatnosti, a već na ovoj simboličnoj razini nije iskoristila svoje domaće kapacitete na svim institutima i fakultetima, nego je na simboličnoj razini na prvom koraku odlučila da analitičke podloge za te novce radi Svjetska banka, po meni je to, već na simboličnoj razini pokazuje se da od toga neće biti ništa. Isto tako, u upravljačkom odboru toliko, ne, ne znam tko nije u upravljačkom odboru, svi sindikati, Hrvatska gospodarska komora, HZU, HUP, obrtnička komora, svi živi i jedan predstavnik sabora naravno iz vladajuće većine. Znači imali ste vremena da ste nas htjeli uključiti, da ste htjeli bolju strategiju, da ste htjeli stvarno konsenzus. I meni je žao što do toga nije došlo jer da smo imali stvarno konsenzus, da smo imali i prilike poboljšati ovu strategiju onda bi stvarno imali nešto oko čega se svi slažu i to bi i vas sada u poziciji odnosno u vladajućoj većini, a možda ćete biti u oporbi već za nekoliko godina i nas koji ćemo možda biti u vladajućoj većini ili ćemo biti u oporbi tjeralo da se toga držimo slijedećih 10 godina. Ali to se nije dogodilo, vi ste to tako odlučili, ne mi. I zato mi je žao i mislim da je to šteta jer je propuštena jedna prilika možda i zadnja prilika za razvojni zaokret ove zemlje. Mogu sad pričati sadržajno šta mi sve smeta od ciljeva, mogu pričati o tome kako ova strategija čak nije u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja, ona nema financijske učinke, ona nema strateške projekte, ona je čak u suprotnosti sa člankom zakona koji kaže da je treba biti u ožujku prošle godine usvojene u saboru. Mogu pričati o problematičnim ciljevima oko privatizacije u zdravstvu, u obrazovanju, o nevjerojatno kako ste rekli da treba upravljati javnim poduzećima i da su neproduktivna jer su korumpirana.

Evo na kraju bi mogao reći da me zadivljuje neznanje našeg kolege bivšeg ministra zastupnika Pavića koji kaže oporba nije dala niti jedan amandman na strategiju. Na strategiju se ne daju amandmani. I to ste u više navrata ponovili, koji je razlog da vi to na taj način govorite nemam poima, samo znam da je 32 miliona kuna potrošeno za ovu strategiju u kojoj je napisano, ja ću vam ponoviti nekoliko bitnih stvari koje će lako građani koji ovo slušaju moći usporediti. Kažete da ste za bioraznolikost i to svak podržava i to bi trebalo biti u strategiji i to se nalazi, međutim u isto vrijeme ministrica poljoprivrede je u proceduri je Zakon o zabrani autohtonog sjemena na tržištu, mora biti modificirano kako vam nacrtaju tamo vaše gazde, tako mora biti veličina.

Osobno što se tiče okoliša održivog razvoja apsolutno tu su ciljevi napisani, to bi napisao svak za puno manje para, ništa tu nije ovaj specijalno napisano osim toga šta gospodarenje otpadom imamo probleme neriješene centre za gospodarenje otpadom od Marišćine nadalje pa do Lećevice u Splitsko-dalmatinskoj županije gdje ćete napraviti najveći problem ovaj otpada koji se ikada dogodio, taki nije bio ni u Napulju u Italiji zato šta otpad ćete morat prenositi, prevoziti iz jednoga odlagališta na drugo odlagalište, ko što ste pokušali iz Vrgorca u Sinj ili obrnuto, nebitno uglavnom šteta i Vrgorcu i Sinju i Cetini. Znači jednostavno vi nemate ovdje, o poljoprivredi pa 0,5% poljoprivrednih zemljišta u RH je samo navodnjeno. 7.000 hektara je navodnjeno u RH od milijun i po hektara, a od toga je polovicu neobrađeno poljoprivredno zemljište.

On je sudionik projekta aglomeracija Sinj, a Cetina rijeka je gdje su pola Dalmacije pije vodu iz Cetine i sad sa Jadrom će i više i moramo zaštiti naše vode. To je osnovno ljudsko pravo, ko što je i autohtono sjeme osnovno ljudsko pravo. Mi sad imamo banke da ste vi dali tu strategiju da povlačite sredstva iz EU, u biti Hrvatska je najmanje povukla sredstava iz EU u ovome proračunskom razdoblju, a od pustih strategija koje ste napisali koliko će ih se napisati, što će se ostvariti budete li produktivni kao što ste dosada. Ponavljam, prije 3 godine na sjednici Vlade u Splitu ključni projekti za Splitsko-dalmatinsku županiju su spojne ceste, govorim o prometnoj infrastrukturi, Imotskoga Imotski, Vrgorac tunel Ravča Drvenik koji je 5 puta otvaran, Sinj Kuzovac-Križice, za Drniš je vrlo bitan spoj, za Knin je vrlo bitan spoj.

Realnost je da Hrvatska povlači najmanje EU sredstava u RH, da su rezultati od kad smo ušli u EU da imamo rezultate da 6% BDP-a od iseljenih Hrvata, da više ti ljudi šalju novca u Hrvatsku nego šta ćemo dobiti iz EU fondova zajedno sa socijalnim fondom ovim fondom koji spominje Plenković i hvali se. I također vrlo bitno da je RH prije što se tiče telekomunikacija oprostila u 2018. i 2019. 700 miliona teleoperaterima naknada za frekvencije, 700 miliona. A imamo najsporiji internet u Europi, ne u EU, u Europi, a najveću dobiti imaju teleoperateri u RH. Isključivo samo pogodovanje.

I još jednom nije samo Zagreb Hrvatska, 2/3 Hrvatske su prazne. Hvala lijepo. Posljednja završna rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović.

Poštovana ministrice, kolegice i kolege, potpredsjedniče Sabora. Govorim o Nacionalnoj razvojnoj strategiji i stalno se ovdje govori o tome kako ova strategija plaćena jako skupo. I plaćena je jako skupo. Stvarno 30 milijuna kuna nije malo novca, ali ja bih ovdje istaknuo jednu stvar koju danas nisam stigao reći ministru Ćoriću, na žalost više ga nema ovdje. Nisam nigdje pronašao ni u onim aktima koji su prilog, a niti u samoj strategiji iti jednu informaciju o nužnosti zaštite hrvatskog dijela Jadranskog mora u udjelu od 30% do 2030. godine, a to je ono što moramo napraviti prema Europskoj komisiji. Dakle, ključna stvar a to Europska komisija nama neće oprostiti, nije navedena u strategiji, čak ni u aktima koji prate strategiju. A opet ću napomenuti evo da predlagatelji čuju i kolege iz vladajuće stranke, odnosno stranaka iako ne vidim nikoga iz SDSS-a na primjer ovdje. Svi oni popratni akti mahom nisu doneseni za razdoblje do 2030. Godine. Dakle, radi se o aktima koji su doneseni za razdoblje do 2024., neki samo do 2022. godine, 2025., 2026. Velika većina tih akata na osnovu kojih se radila strategija jednostavno ne vrijedi. Onda me zanima na osnovu čega se strategija napravila?

Ako taj dokument stvarno nije usklađen, odnosno visi, nemamo akte na koje se on mogao nasloniti. I ovo je ključno pitanje stvarno gdje je taj novac otišao, kome je taj novac dan i što su ti ljudi koji su izrađivali ovu strategiju radili nekoliko godina. Tri godine koliko ja znam se radi dokument koji je ponovit ću jedan srednjoškolski, hajde neka ipak bude to uradak jednoga gimnazijalca, odnosno gimnazijalke. I to je ono što je totalno naopako. Jedini egzaktan podatak koji sam ja čuo ovdje od Andreja Plenkovića za ovom govornicom je bio da će Hrvatska nastojati do 2030. godine stope fertiliteta sa 1,47 djece po majci, po ženi dovesti na 1,8. A ono što se zaboravlja i 1,8 djece po majci je debeli prirodni pad. Drugim riječima, Andrej Plenković je spreman na uništavanje, nestanak hrvatske nacije jer je to izgovorio za ovom govornicom, a vjerojatno je to u popratnim aktima i to navedeno. Ponovit ću. Andrej Plenković je spreman i potrudit će se i to mu je strategija da Hrvatska država, da Hrvatski narod nestane. Jer 1,8 fertilitet to vam znači u prirodnom kretanju stanovništva na današnjoj razini oko 15 000 djece manje nego što će ljudi umirati u Hrvatskoj na godišnjoj razini. Ako je to ono što je naša strategija, e onda je to katastrofa. Ako predsjednik Vlade nije kadar makar u strategiju staviti nešto što bi mi svi trebali željeti, a to je da fertilitet bude makar na nuli, a to je 2,3, 2,4 djece po obitelji, odnosno pardon po ženi, po majci. E onda ja mislim da smo pogriješili oko najvažnijeg pitanja za hrvatski narod. Naravno ova strategija će proći kao što prolaze drugi dokumenti bez obzira davali se amandmani koji se ne mogu dati na nju ili se ne davali amandmani s obzirom da se ne mogu dati na nju. Ona će proći, dakle to je jasno. Ali evo vama ipak postavlja, stavljam to malo crvića da malo razmislite o tome što je danas predsjednik Vlade izgovorio za ovom govornicom.

Možda se u toj brojci očitava sav jad i bijeda ove hrvatske Vlade i naravno trenutne hrvatske politike, nadam se ne i buduće. Završna rasprava u ime predlagatelja, uvažena ministrica Nataša Tramišak. Izvolite.

Poštovani saborski zastupnici i saborske zastupnice, zahvaljujem se na današnjoj aktivnoj raspravi i svim iznesenim komentarima o ovom krovnom strateškom dokumentu kojim ćemo dugoročno usmjeriti razvoj cjelokupnog društva i gospodarstva po svim važnim pitanjima. Već iz same vaše rasprave i svih pitanja, odnosno širini pitanja koja ste postavili, a vidimo da je Strategija jedan sveobuhvatan dokument i da se dotaknuo svih važnih pitanja u društvu. I to nitko od zastupnika nije doveo u pitanje. Cjelokupan proces izrade strategije bio je uključiv, transparentan i participativan. Samom i činjenicom da je trajao više od 2 i pol godine uključivao je predstavnike tijela javne vlasti, jedinice lokalne i područne (samouprave) na više od 186 različitih događanja, 2316 sudionika. Svi oni sudjelovali su svojim sugestijama, prijedlozima i različitim imputima u kreiranju ovih razvojnih smjerova, strateških ciljeva pa možemo reći i samoj formulaciji, jasne vizije koja se nalazi u ovom strateškom dokumentu. Po nekima od vas neki pokazatelji previše ambiciozni, po nekima malo manje ambiciozni. Ono što vam mogu reći da su utemeljeni kako na analitičkim podlogama o kojima smo dosta čuli tijekom današnjeg dana, analitičkim podlogama koje je izradila Svjetska banka, ali ne samo i njima već i svim relevantnim izvorima podataka koji se koriste u RH i Eurostatu, ali i Državnom zavodu za statistiku isto tako izvorima Ministarstva financija kao i svim resornim ministarstvima koje prate određene javne politike u određenom pitanju. Dana je prilika svima za uključivost u izradu ovog strateškog dokumenta upravo i s razlogom kako bi ovo bio jedinstven strateški dokument u RH koji ima širi konsenzus, ne samo vas kao saborskih zastupnika nego širi konsenzus društva u cijelosti. Ono što možemo reći da je i prilikom javnog savjetovanja koje je trajalo 30 dana zaprimljeno 181 komentar, da su se osim gradova, općina, županija osim drugih tijela državne vlasti uključile i fizičke osobe, dakle ovo je dokument kojeg prati šira javnost RH i posvećuju mu pozornost. Svi komentari koji su bili relevantni koji su se mogli usvojiti, usvojila su ih 25 tijela državne uprave. Određeni dio komentara prihvaćen je na znanje i biti će obrađen i u sektorski nadležnim dokumentima. Spomenuli ste i tih 79 sektorski nadležnih dokumenata, neki od njih odnosno većina njih je srednjoročnog karaktera, oni će dijelom pokrivati i ono što je već započeto u ovoj strategiji. Nisu iscrpan popis, što znači da se daje prostora i za kreiranje određenog dijela dokumenata koji druga tijela državne vlasti ali i lokalne i regionalne razine budu smatrala da su im nužna. Strategija se usredotočuje ne samo na gospodarska pitanja, uključuje društvena, znanstvena, sigurnosna, ali i kulturna pitanja, pravosuđe, javnu upravu i fiskalnu stabilnost, ali i Hrvate izvan Hrvatske kako bi se odredili glavni razvojni smjerovi kao što je već spomenuto i određivanje ključnih područja intervencija opsežna analiza po sektorima uz savjetodavnu podršku Svjetske banke. Tih 16 analitičkih podloga su javno dostupni na stranici nacionalne razvoje strategije, sadržavaju 1092 stranice, različite analize statističkih podataka. Ukupna cijena 32 milijuna 544 tisuće kuna. Na temelju strategije partnerstva RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj iz 2013. godine ovakav pristup i ovakav princip konzultacija i rada sa Svjetskom bankom ima i sama EU, a i sve druge države članice EU i time se ti dokumenti plaćaju iz tehničke pomoći EU koji su dostupni državama članicama. 23 pokazatelja učinka u ovoj strategiji jasno su mjerljivi i biti će potvrda da smo na pravom putu ostvarenja zacrtane vizije. Svaki od njih ima svoje početne ciljane vrijednosti i prema kojima ćemo na godišnjoj razini pratiti učinak u provedbi i o tome izvještavati Hrvatski sabor. Održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, digitalizacija, zelena tranzicija i ravnomjerni regionalni razvoj u središtu imaju polazište i temelj, a to je svaki stanovnik RH. Smjer kojim idemo je da Hrvatska u 2030. godini bude konkurentna, inovativna, sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve, a ja vjerujem da tome težimo svi mi ovdje. Jasan je prikaz gdje smo pozicionirani danas sa svojim prednostima i manama, ali odgovara na ono gdje želimo biti u budućnosti. U raspravi smo se dosta dotakli teme inovacija i tehnologija. Inovacije i nove tehnologije, novi proizvodi povezivanja istraživača i privatnih inicijativa su garancija postizanja dinamike rasta BDP-a koji smo si zadali, a nastavno na to uz podršku transformacije postojećih osnova spominjem da je i danas evo kako je i saborski zastupnik Pavić spomenio odobrena dodjela državnih potpora jednom vrlo važnom projektu za razvoj električnih baterija upravo tvrtci Rimac automobili koji su predvodnici u RH po pitanju razvoja električnih automobila, a ovim projektom čine i korak naprijed. Pokazatelj je da Hrvatska plati globalne trendove i napredak. U prošlost se nećemo vraćati. Ovakav projekt i slični imaju punu potporu Vlade RH te ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije u cijelosti kao takvo se uklapa i prepoznato je u ovom strateškom dokumentu. Procesi digitalizacije i digitalne transformacije nas okružuju, prisiljavaju nas na promjene životnih navika. Dodatno je i pandemija ubrzala određene procese i promijenila svijet oko nas i u tom smislu. Prateći …/nerazumljivo/… gospodarske i društvene digitalizacije želimo dostići i prosjek država članica EU, a trenutno imamo u provedbi i projekte vrijedne više od 2,5 milijardi kuna upravo ulaganja u digitalno društvo, širokopojasnu infrastrukturu i sve ono što je nužno kako bismo dostigli taj cilj. U području regionalnog razvoja gdje je također važno istaknuti i napredak u razvoju digitalne tehnologije pratiti ćemo i napredak konkurentnosti hrvatskih NUTS-2 regija, a znamo da smo od 1. siječnja ove godine ispravili i kartu NUTS-2 regija koja je nas je pratila nepravilno od 2013. godine čime su poduzetnici s područja Panonske Hrvatske izgubili 25% potpora tijekom provedbe svojih projekata iz EU sredstava. Započeli smo i novi pravedniji proces izračuna indeksa razvijenosti jedinice lokalne i regionalne samouprave. Predano radimo na ravnomjernom regionalnom razvoju i učinkovitijem korištenju sredstava iz fondova EU. Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem dodatno je osnažen u listopadu prošle godine sa pripremljenim kvalitetnim strateškim projektima u komunikaciji sa slavonskim županima. Pripremamo razvojni sporazum za sjever Hrvatske. Nadalje, pripremamo razvojne sporazume za Banovinu, jadransku Hrvatsku gdje će se uključiti projekti za Dalmatinsku zagoru, Liku i Gorski kotar. Jedno participativno sudjelovanje županija s tog područja. Upravo ovim dokumentom dat ćemo i smjernice i utvrditi prioritete za pregovore sa Europskom komisijom o korištenju sredstava EU dostupnih u novom višegodišnjem financijskom okviru. Bitno je i ovdje istaknuti da smo u ovom financijskom razdoblju ugovorili 113,07% dodijeljenih sredstava. Dakle, više od 92 milijarde kuna. Do sada je isplaćeno 38 milijardi kuna odnosno 46,81% Ovjereno prema Europskoj komisiji više od 33 milijarde kuna odnosno više od 40% Ukupna razlika trenutno je između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH 37,68 milijardi kuna, a na tom putu radimo i dalje. Najveći operativni program bio je operativni program konkurentnost i kohezija. Za unapređenje prometne povezanosti do sada je ugovoreno 10 milijardi kuna. Za ulaganje u poduzetništvo više od 9 milijardi kuna, znanost, zdravstvo, prirodnu, kulturnu baštinu sve su to projekti koje pratimo sljedeće tri godine. U idućem razdoblju kao što sam spomenula koristit ćemo ovaj temeljni dokument kao podlogu za programiranje i bit ćemo usmjereni u pet glavnih ciljeva kohezijske politike. Pametnija Europa, dakle i pametnija Hrvatska. Usmjeravanje na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu, veće potpore malim i srednjim poduzećima, zeleniju Europu bez ugljika, energetska tranzicija, obnovljive izvore energije, borbu protiv klimatskih promjena, povezanija Europa. Strateški promet, digitalne mreže, socijalnija Europa, provedba europskog stupa socijalnih prava, kvalitetno zapošljavanje, obrazovanje, socijalna uključenost i jednak pristup zdravstvenoj skrbi. Europa bliža građanima, te podupiranju strategija vođenih na lokalnoj razini. Zaključno dokument koji je pred vama ocrtava sliku Hrvatske u 2030. godini, sliku Hrvatske koja je zemlja kvalitetnog života za sve koji u njoj žive, koja pruža jednake prilike svima za razvoj, sliku ponosne i inovativne Hrvatske u srcu Europe. Takvu Hrvatsku možemo ostvariti ako svi zajedno provedemo ciljeve koje si danas zadajemo. Na samom kraju još jednom bih se zahvalila svojim prethodnicima koji su pokrenuli izradu ovog strateškog dokumenta, svim ministarstvima koji su sudjelovali u jasnom formuliranju dokumenta sa svim ključnim, javnim politikama.

Jedno je recite mi vaše mišljenje, vaš stav o tome što se ovom strategijom planira da će 2030. godine približno jednakom brzinom izumirati hrvatsko stanovništvo, što će Hrvatski narod nestajati na sličan način jer je to i predviđeno ovom strategijom. I drugo pitanje je što imate reći na to da je ključna stavka vezana uz zaštitu Jadranskog mora od strane znači Ministarstva zaštite okoliša, odnosno hrvatske Vlade do 2030. godine nije uvrštena u ovu strategiju, a to je uvjet Europske komisije da se to napravi do 2030. godine. Kad govorimo o pokazatelju totalne stope fertiliteta od 1,8 do 2030. godine. Ono što sam spomenula na početku dokument sam po sebi mora biti realan. Projekcija je napravljena uz pretpostavke početne dobno spolne strukture pred kraj 2019. godine netom migracije koje se nalaze na nuli i svi ostali inputi preuzeti od strane UN-a.

Dakle, mi predviđamo povećanje. Nije pesimistična projekcija. Naravno da će sve obiteljske politike, demografske politike, a isto tako i sukladno Strategiji demografske revitalizacije RH biti usmjereni na povećanju.

Dakle, poštovana ministrice, ovdje imamo jednu činjenicu koju ste vi na krivi način interpretirali. 1,8 stopa fertiliteta nije rast nego je pad broja stanovnika, odnosno negativni, odnosno prirodni pad, odnosno negativni prirodni priraštaj kako ga neki zovu. Dakle, ako se u jednu strategiju stavi da ćemo nestajati kao narod i za 10 godina, ne za dva mjeseca nego za 10 godina e onda sam ja jako veliki pesimist. Jer kako je u strategiju stavljeno vezano uz stope nataliteta, odnosno prirodnog priraštaja, odnosno fertiliteta isto nam se piše i po svim drugim aspektima. Ja ću ovdje spomenuti gospodarstvo. Dakle, Hrvatska je zadnja u EU ponekad predzadnja, trenutno zadnja po BDP-u i siguran sam s obzirom na stav hrvatske Vlade da to i nije bitno toliko da ćemo tamo i ostati. Druga stvar, odnosno drugo pitanje koje mi niste odgovorili, a jednako je važno a tiče se hrvatskog suvereniteta a radi se o famoznom isključivom gospodarskom pojasu koji smo proglasili, ali nismo zaštitili. I to jedan golemi, golemi propust i ja vas sada kao ministrici upozoravam da se to ispravi na neki način i da se taj prostor zaštiti, a čak i u temeljni dokument koji se donosio 2,5 godine i koji je koštao 30 milijuna kuna nije stavljena ta ključna informacija i ključna obveza hrvatske države da se 30% hrvatskog dijela Jadranskog mora kojim Hrvatska upravlja, znači skoro 50.000 km2 ne skoro, nego više od 50.000 km2 mora zaštititi. Žao mi je što niste dali odgovor kako ste trebali i ja sam kao i hrvatski narod jako veliki pesimist po pitanju onoga što radi